Evo kolegice i kolege, mi nastavljamo sa sjednicom i sa istom točkom. Još imamo jedan klub zastupnika, to je Klub nezavisnih lista i HSU-a, u ime kojega će govoriti uvažena Nada Turina Đurić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Državni tajniče iz Ministarstva financija, gospodine državni revizore. Pa nekoliko općih ustvari opservacija o izvršenju proračuna, odnosno o proračunu kao takvom, budući da je proračun temeljni dokument jedne Vlade, i jedne politike koja vlada.

Naime, mi u Klubu nezavisnih zastupnika i HSU-a možemo reći uvodno samo riječi pohvale na račun toga da je proračun kao takav izvršen u vrlo visokom postotku i da pokazatelji koji govore o prihodima i rashodima proračuna su takvi da možemo reći da je proračun stabilan i da su polučeni određeni rezultati na način da su postotci gotovo na skoro svim stavkama negdje 100% izvršeni uz neke iznimke. Međutim, moramo podsjetiti da je taj proračun, znači proračun 2016. godine, proračun koji je donijela Vlada HDZ-a i MOST-a na čelu sa premijerom Oreškovićem i koja je već negdje polovicom godine, odnosno već početkom ljeta odnosno krajem proljeća te iste godine zapala u probleme i bili smo prisiljeni raspustiti Sabor te je upravo ta Vlada izabrana, iz legitimno izbrane Vlade u RH, postala ustvari tehnička Vlada i gotovo pola godine, te proračunske godine mi smo imali tehničku Vladu. Tako da taj dio o kojem bi htjeli nešto reći, znači o političkom djelu težine tog proračuna, nema se šta pretjerano reći, osim da je tehnički, knjigovodstveno, računovodstveno ili kako god hoćete, on solidno priveden kraju kao takav izgledao je stabilan i mislim da je sasvim jasno da tu nema nekih bitnih političkih poruka što nas najviše ustvari žalosti. Znači mi od 2015. godine, kraja 2015. godine do danas nemamo, ustvari još nikakvih rezultata rada Vlade prvobitno MOST-a i HDZ-a, a sad u ovom trenutku preslagane Vlade Andreja Plenkovića i HDZ-a odnosno HNS-a. Zašto to govorim? Znači, tehnički je proračun zadovoljio sve preduvjete, prihodi su ostvareni, rashodi su ostvareni ali se ne vide bitni iskoraci. Ne vide se iskoraci prije svega u onom dijelu koji se odnosi na svakodnevni život građana, što znači da kvaliteta zaposlenosti u RH je loša, a to vidimo iz nedavnih ideja o tome kako ćemo u što većem broju zaposliti ljude u Hrvatskoj u sezonskom poslu u turizmu i ugostiteljstvu, i kako ćemo te ljude prije svega obrazovati za te poslove, a onda ih kasnije i smjestiti na tim mjestima gdje trebaju raditi, a raditi će nažalost u jednoj branši koja im ne da je bog zna kakve uvjete za bilo kakav prosperitet. To je nekakva ciljan sad politika ove Vlade jer je u više navrata ovdje spomenut turizam i naša struktura proračuna i oslanjanje našeg proračuna na prihode koji se značajnim dijelom baziraju na turizmu u prvom djelu i u drugom djelu na trgovinu. I s tim se silno ovdje ponosimo jer rastu porezni prihodi, znači prihodi od PDV-a, što je sve u redu, međutim mi kao mala država nikako si ne bi smjeli dozvoliti situaciju koja će nam te dvije djelatnosti, znači turizam i trgovina, trgovina na malo prije svega, biti oslonac, odnosno koji će nam biti ključno uporište za budućnost i razvoj gospodarstva ove države. Ako tome tako bude, nama se ne piše dobro. zašto nam se ne piše dobro? Kao što vidimo, Agrokor kao jedna od najvećih, odnosno najveća tvrtka u RH, ali ne samo što je najveća u ovom dijelu kao poljoprivredna i proizvodna, ona je najveća definitivno kao najjači trgovački lanac u RH, znači pokleknućem takve jedne tvrtke, nam se značajno gubi mogućnost stvaranja kvalitetnih prihoda od poreza na duži rok, odnosno postoji mogućnost da nastane jedna velika rupa u proračunu. Em što bi mogla biti mogućnost da ljudi ostanu bez posla, em s druge strane što će u tom smislu i potrošnja odnosno broj mjesta na kojima se obavlja prodaja se značajno smanjiti ako se to dogodi. U turizmu na koji smo isto tako pretežno orijentirani, isto samo jedan veliki incident bilo koje vrste bi naš turizam na žalost mogao dovesti u veliki problem. Znači mi kao država ne možemo i ne smijemo samo o tome govoriti i samo se na tome bazirati. E zašto to sve skupa ima veze sa proračunom? Ima veze sa proračunom jer je to pitanje opredjeljenja politike šta će u proračunu biti apostrofirano i strateški planirano kao nešto što će dati šansu Hrvatskoj da poveća svoje prihode, između ostalog naravno porezne prihode ali i prihode svojih građana, da joj da mogućnost za prosperitet. To sigurno neće biti samo šansa da naši ljudi, a i strani investitori investiraju u maloprodajne i veleprodajne lance i da investiraju u turizam. Mi moramo stvarati uvjete da se u Hrvatskoj događaju investicije koje će trebati znanje hrvatskih građana. I kad vi vidite proračun koji je odlično osmišljen, ali na razini svakodnevnih potreba i samo i isključivo svakodnevnih potreba koje se zadovoljavaju, a nije osmišljen na način da daje novu šansu i da otvara mogućnosti onda bez obzira što je on dobro izvršen on u stvari nije polučio svoju temeljnu zadaću, a temeljna zadaća je proračun, a kao prije svega političkog, a onda i financijskog dokumenta da svojim građanima, svojoj državi omogući kvalitetu života i prosperitet. Pa kad bi recimo mi bili u poziciji kreirati proračun u ovoj situaciji u kojoj jesu sada financije, a one su stabilne. Znači, ne govorim o onim situacijama kad su financije nestabilne i kad je financijska kriza na vrhuncu kao što je to bilo tijekom 2009., 2010., 2011. gdje ste se uglavnom usmjeravali na štednju i smanjivanje rashoda, nego kad imate mogućnost u proračunu stvoriti uvjete da točno fokusirate se na one pozicije proračuna i na one politike i na one programe koji će dati šansu Hrvatskoj da preokrene ovu situaciju da smo mi trgovačka zemlja, gdje smo mi turistička zemlja i gdje se u stvari samo i isključivo od PDV-a koji se tu vrti sa uvoznom ekonomijom. Znači to je ona famozna još Škegrina ideja da ćemo mi živjeti samo od usluga, samo od trgovine, samo od prodaje u turizmu a ne od proizvodnje, ne od znanja, onda vidite da smo mi u stvari u velikom problemu. I onog dana kada mi odlučimo u našem proračunu podignuti recimo investiranje u školstvo, u znanost, kad se mi značajnije zauzmemo za inovacije u ovoj državi, kad se mi kroz proračun značajnije zauzmemo za neke djelatnosti koje još u Hrvatskoj uopće kao takve ne postoje, nije nitko došao s namjerom da ovdje uloži. Zašto? Zato jer ovdje neće imati radne snage i nema radne snage i nema ljudi koji bi znali takve poslove raditi mi se vrtimo u jednom krugu, ljudi nam odlaze. Jer ljudi koji žele da imaju šansu da se realiziraju da li kao znanstvenici, da li kao nekakvi stručnjaci odlaze, jer ovdje naprosto za to nemaju šansu imaju šansu da završe fakultete i da rade kao konobari i da rade kao spremači. U tom smislu želim da razgovaramo o proračunu i o izvršenju proračuna. Inače proračun kao takav imali smo toliko, potrošili smo toliko, nešto smo bili i štedljivi što je vrlo pohvalno, pa smo smanjili rashode, pa smo smanjili deficit i sve su to relativno dobre poruke. Međutim, došla je 2017. godina, imamo novi proračun. Ni taj novi proračun ne čini bitnu razliku, jer po meni bi bitna, po nama bi bitna razlika bila da se ova Vlada odlučila recimo umjesto borbene zrakoplove kupiti, da se odlučila investirati u znanje. To bi bila poruka i to bi bila šansa da mi u nekakvim narednim godinama, da li će to biti, to sigurno neće biti ni sljedeće, ne bi bilo ni sljedeće ni možda one tek sljedeće, nego bi bilo možda za pet ili deset godina. Ali sigurno bi naš proračun izgledao drugačije i prihodi tog proračuna bi izgledali drugačije. Naime, puno, puno kvalitetnije. Zato osim toga što je proračun kao takav stabilan i što kaže ministar i pohvalio se s time i vjerojatno s punim pravom da kvalitetno upravlja riznicom, mislim da imamo razloga itekako bit zabrinuti. Imamo razloga bit zabrinuti da imamo ogromne dugove u zdravstvu bez obzira da li tretirali zdravstvo kroz HZZO ili kroz proračun odvojeno ili zajedno. Činjenica jest da su gubici u zdravstvu ogromni i da bio on ovdje ili ondje kažu financijski stručnjaci da bi bilo bolje da je u Riznici jer da bi kontrola bila bolja, složila bi se, možda nisam stručnjak u tom dijelu. Ali činjenica da mi već dvije godine znamo i stojimo, znamo da postoje ogromni dugovi ali niti prijedloga niti programa, niti intervencija u stvari već dvije, već više od dvije godine nema. 8 milijardi je ogroman novac. Isto tako, mislim da mislimo u našem klubu da treba hitno poduzeti vezano za zdravstvo određene korake kako bi se ti gubici sanirali. Da li će to biti u sljedećem proračunu jer se to već ne znam koji put će učiniti, to neće biti prvi put, ali očito da će se morati opet učiniti. A isto tako je očito da će taj izdatak kojeg ćemo prema zdravstvu dati biti po ne znam koji put, ustvari bačen kroz prozor, ako ne budemo imali adekvatan plan kako će dalje funkcionirati taj sustav i dal ćemo se mi svoditi u ono što imamo, u postojeće prihode ili ćemo reći da nam za zdravstvo treba puno više novaca koje će platiti najvjerojatnije građani. Znači to netko napokon mora jasno reći kako će to dalje funkcionirati, u protivnom stvarno ćemo doći u situaciju da taj cijeli sustav doživi blokadu i da neće moći isporučivati usluge za koje je zadužen.

Izvolite. Kolegice Turina-Đurić, evo, ja bi se samo osvrnuo, pošto sam bio član Vlade, dakle, u tom mandatu kada se donosio ovaj proračun. Proračun je bio korektan politički dokument između tadašnje koalicije Mosta i HDZ-a i on je samo u svojoj ovoj zadnjoj fazi imao dakle, jedan prefiks tehnički. Ja ne vjerujem da bi se štogod, bilo značajnije promijenilo u odnosu da je ta koalicija i dalje trajala, on bi se ovako korektno, kao što je i odrađen, dakle, određivan cijelo to vrijeme. I rekao bih da je više nego uspješno proračun odradio svoje, jer imamo manje deficit, mnoge stavke su tu gdje jesu, puno je uštede napravljeno na raznim stavkama i on je sasvim korektan. Što se tiče spomenuli ste u nekoliko navrata turizam, mislim da je turizam jedna djelatnost koji … [[Govornik se ne razumije.]] obuhvaća jako puno djelatnosti dakle, u hrvatskom gospodarstvu kod samih investicija vuče građevinu kod davanja usluga, poljoprivredu, proizvodnje hrane, pića, ako hoćete energenata, itd. Tako da moramo turizam gledati kao jednu horizontalnu djelatnost i ona nije loša sama po sebi. Istina da se treba poraditi na tome, da turizam što duže traje kroz godinu, ali zato postoje akcijski planovi, ja se nadam da će ministarstvo i Vlada poraditi na tome. Ja bi isto volio da imamo 10 i 15 milijardi eura prihoda od turizma, a da udio turizma u BDP bude 5% Nažalost, to se neće dogoditi u neko slijedeće vrijeme brzo, ali zato su potrebne strukturalne reforme, mislim da će Vlada imati snage i vizije da ih donese, a mi ćemo ih sigurno podržati za neko buduće vrijeme i pred nama je sigurno jedno razdoblje gdje ćemo svi zajedno morati staviti ono ruke na stol, što se kaže, glave svi skupa i da svi zajedno nađemo odgovore na te izazove. Kolega Kliman, vi ste rekli, da je taj proračun 2016. godine, korektan. Znate nije posao proračuna, mislim, naš posao da budemo samo korektni u situaciji u kojoj jesmo i kad imamo ove pokazatelje koje imamo, znači da nam mladi odlaze, da ne pokrećemo reformu obrazovanja da nam ljudi nemaju vještine i znanja za određene poslove, znači, proračun tada je čak, ja bi rekla, bezobrazno reći da trebamo korektan proračun. Mi moramo imati proračun koji ima komponentu određene vizije, što mi želimo, kako želimo da Hrvatska izgleda za 10, 5, 15 godina. Zar želimo ovakve korektne proračune, daljnjih 10 godina gledajući kako naši mladi ljudi koji završavaju fakultete, koji nisu potrebni za tržište u Hrvatska, nažalost, jer inače bi svi bili zaposleni, jer su te plaće, na tim radnim mjestima, niske, da rade, da ih upućujemo i guramo, evo zadnjih tjedana slušamo cijelo vrijeme o tome, upućujemo, uguramo da rade kao konobari i spremači. Takav proračun, mi, govorim o Klubu nezavisnih zastupnika i HSU-a ne želimo, odnosno, bez predmetno razgovarati o tome da je to korektno, da smo to potrošili da smo to izvršili. Izašli smo iz krize, izašli smo iz recesije, imamo stabilan proračun i vrijeme je bilo, ne da pričamo danas o tome, vrijeme je bilo prije godinu i pol dana da pričamo o tome i kažemo ajmo u taj proračun ugraditi neke naše projekte, neke naše vizije što želimo.

Govorite da je teško samo na taj način promatrati promjene, promjene se moraju promatrati kao određene stvari koje se događaju ili u obrazovanju, zdravstvu i one su očite. Međutim, tko se mogao nadati da će hrvatska država, evo nema ministra, ove godine morati platiti milijardu i pol kuna evo govorimo sada o budućnosti od 2015. ugovor za vjetar subvencije stranim investitorima. To je ogroman novac koji mora bit ulagan i u zdravstvo i u školstvo i u poljoprivredu. 2014. je kupljen Merkator, preinvestiranje zna se kako je bilo. Znači ovdje je veći problem … koje je sustav ostavio iza sebe kao npr. sjednica Vlade 2015. o koncesiji izvora rijeke Cetine za punjenje vode, trajalo 37 sekundi, koncesija 6 tisuća kuna. Prema tome, imamo bogatstvo, imamo resurse i potencijalne koje ne koristimo. To je vidljivo kroz koncesije, samo koncesija na plažama i pomorskom dobru mijenjamo granice. Problem je šta struktura ne radi svoj posao, umrežena je i mi iz toga ne izvlačimo novac u proračun i ne usmjeravamo ga. I ono šta imamo dali smo strancima od svih potencijala, resursa pa evo i telekomunikacija. Ne znam mi se sada bojimo optičku mrežu ćemo graditi mi ili Nijemci. Kako se Nijemcima?

Kada bi ih ovdje počeli nabrajati vjerojatno bi bili pet dana i svi bi mogli govoriti o tome i nabrajati sve te silne promašaje koji su učinjeni. Međutim ja se ne bi složila da je jedan od najvećih promašaja milijardu i pol kuna koje su naša obaveza u subvencioniranju obnovljivih izvora energije. Moglo je to biti kolega Bulj nažalost i puno više da se u određenom trenutku nije stalo i da se nije reklo da će se obim ulaganja u obnovljive izvore energije za koje mi smo se obvezali da ćemo ih subvencionirati, moglo je biti daleko, daleko veći i ugovaranje puno prije nego šta vi ciljate odnosno na koga vi ciljate da je to ugovarao. Tako da mislim da to nije neka najveća šteta jer smo ipak određene koristi imamo ili ćemo ih imati ako ništa drugo kroz zaštitu okoliša vezano za obnovljive izvore energije. Ali se s vama slažem, znači u ovoj državi dok mi ne počnemo razmišljati na način da su ljudi naš najveći kapital i naš najveći resurs i da je jedino ulaganje u ljude put izlaska iz ja bi rekla jedne loše gospodarske klima u RH i nedostatak kvalitetnih investitora, nije samo zato što smo mi tromi, spori u administraciji i upravi kao što, ja sam čula da toga ima i puno više i u nekim drugim puno razvijenijim zemljama gdje su procedure i birokracija isto tako komplicirane. Kod nas naprosto nema dovoljno poduzetničkog duha, a nema ni ljudi koji su obrazovani i educirani za poslove koji se očekuju da će biti visoko profitabilni poslovi 21. stoljeća. Prva je ona uvaženog zastupnika Mire Bulja. Hvala lijepa predsjedavajući. Uvaženi predstavnici Ministarstva financija, uvaženi predstavnici revizije na čelu sa pomoćnicima. Ja bi kratko samo kazao kao čovjek gledajući, promatrajući izvršenje ovoga proračuna da je činjenica da se šalje poslata je ovim proračunom poruka da smo izašli iz recesije, činjenica je da je u vrijeme kako svi prozivaju koji su prije vladali da je ovo bila u tome trenutku politička turbulentna godina, ali je činjenica da je se financijski stabilizirala godina i to je relevantno iz ovoga izvješća. Međutim, u ovome izvješću ima mnogo nejasnoća koje su kasnije isplivale i nisu vidljive. To je ono gdje Hrvatska treba najviše graditi, to je na svom bogatstvu potencijalu najveći resursi koje je malo prije spomenuto su ljudi, čovjek da bude na terenu, čovjek educiran, čovjek sposoban da koristi sve ono što ima u prirodi što mu je Bog dao i priroda. Međutim, činjenica da politike tako nisu usmjeravane pa mene evo ja sam ovdje spominjao pet puta nisam dobio odgovor, zamolio sam i reviziju, zamolio sam i ministarstvo da se dobro provjeri da li je novac subvencija koje su odlazile u najbitniju našu granu, a to je upravo u prošloj godini 3,7 milijardi kuna koje su odlazile za poljoprivredu, da li su završile u poljoprivrednika ili su završile u koncernu koji je Hrvatsku destabilizirao, ne u tome trenutku nego je to posljedica politika koje su trajale godinama i koje se preinvestira kupujući Merkator je bio kraj priče to je jasno svima nama, znači tu nema obmane. Tu ovise dobavljači dvije trećine gospodarstva tj. poglavito cijela poljoprivreda je sukus toga koncerna i činjenica da je taj monopol koji je sustav napravio potpomognut HNB-om, Ministarstvom financija kroz Vijeće za stabilnost. To je revizija upozoravala u svojim izvješćima brojnim. Ja sam kratko u Parlamentu godinu i pol dana, ali sam kroz brojna izvješća … korektno odrađen posao koji u biti ostaje mrtvo slovo na papiru. Činjenica da kroz sve te i HNB i ministarstvo je dozvolio jednom sustavu da zarobi cijelu poljoprivredu i gospodarska klima u jednom trenutku kada je naraslo ovo što se dogodilo, žao … ministar, žao mi je šta je se izuzeo u ključnom trenutku kada je trebalo rješavati ovaj problem sigurno prije bi ga i riješili i lakše riješili ministar ključnih financija.

To je udar ogroman na državni proračun, ne na proračun samo nego na monetarnu politiku, to je nezamislivo negdje da se dogodi, to je ogroman novac, to je jedna činjenica.

Prema tome, i tome se treba usmjeriti da se taj dio koji je vrlo bitan i koji su banke, zamislite u 10 godina pola proračuna jednoga godišnjega, u biti banke su isisale šta nije ulagano u Hrvatsku nego se ulagalo vani i sada naši ljudi koji bi trebali raditi u Hrvatskoj da se taj novac ulaže u Hrvatsku odlazi vani jer su banke isisale taj novac, 4,5 milijarde jer nije to ni švicarac, nisu to ni kamate, nije ni to ni po računu. Znači imamo brojne mogućnost i mehanizme da kroz Ministarstvo financija, ovo što se događalo u 2016. još bude puno bolje.

To je vidljivo po rezultatima. I bilo je političkih problema, bilo je, O.K. Znači, nestabilnost ako se zabetonira isto nije uzrok da će se dogoditi promjene. I nestabilnost politička ako je loše, ako je nepravda, ako se ne radi, ako se ne štite prirodni resursi, ako školstvo nije isto za sve, ako u Zagrebu imamo besplatne udžbenike a Ustav kaže, za osnovnoškolca, a Ustav kaže da su sva djeca jednaka, imaju ista prava a u nerazvijenim područjima djeca nemaju, znači djeca nemaju besplatne udžbenike i besplatan prijevoz onda o čemu mi govorimo. Imamo nešto Zagreb, jer su stvoreni uvjeti življenja, infrastrukture i ulaganja a ovo ostalo je prazno. Zbog čega? Zbog toga što ovi poticaji koji su u proračunu, to trebate vi u reviziji provjeriti a vi u Ministarstvu financija, naravno to ne očekuju od Ministra Marića jer će se on izuzeti u tom trenutku, on je ministar za izuzimanje a ne za financije u ovim ključnim momentima. Prema tome, ja očekujem od vas da se taj novac usmjeri na OPG-ove, na male da se navodni polja, ne samo slavonska nego i dolje i Imotskoj, i Sinjskoj i Vrgoračkoj, rijeke nam prolaze kroz srid polja, nevjerojatno. Koncesije, koncesije smanjenje, obrazloženje sam dobio da nije došao, jedan dio sredstava nije uplaćeno. Ali je činjenica da nam tu curi novac kroz prste, da župan odredi koga god želi, kome god hoće otvoriti firmu, to se dogodilo Splitsko-dalmatinskoj županiji, ništa se ono neće promijeniti ako ne budemo mijenjali mi stvari. To je činjenica, to je i relevantno i to nije tako davno bilo. Dovoljno je biti prijatelj sa županom, otvoriti firmu bez kune na računu i dobiti koncesiju na Zlatni Rat, Makarsku, Splitsku. Nije valjda, znači mi imamo resurse i potencijal i ogroman novac, tu se može crpiti i zato mladi odlaze jer treba biti politički podoban da bi dobio koncesiju, mora biti prijatelj sa županom ili s nekim ovdje iz Sabora a taj mora biti s nekim političarem otprije. I on lijepo otvori firmu bez kune, bez ulaganja, bez išta. I jedino što mora navesti ulaganje, tako vam je od Zrća do Dubrovnika. Znači to je ogroman novac. Samo na toj, curi nam kroz preste. Energetika, neću ni spominjati energetiku. Energetika je posebna priča.

Za taj novac svaka kuća je mogla imati, svako kućanstvo, svaka zgrada, poslovni objekat mogao je imati solarnu mini elektranu, šta mi dajemo u 3 godine stranim investitorima na našim prirodnim resursima koje je HEP istraživao, vjetrove ruža koji su bivši dužnosnici osnovali projektantske, HEP-a, projektantske tvrtke da bi taj projekat oni napravili i prodali strancima. To je činjenica. A kvote, kako se kvote dodjeljuju i to je posebna priča, kvote obnovljivih izvora energije. Otvara se u ponoć, u pola noći za novu godinu. Čovjek koji je na svome gospodarskom objektu napravio mini elektranu ne može upasti a ima 10 godina čeka. Ali zato vjetroelektrane gdje su stranci, gdje odlazi novac u druge države makar i ne znam gdje, jer su strani vlasnici, najmanje ulažu ovdje, znači ogroman novac koji bi bio uprihodovan u proračun i onda bi mladi ostajali, onda bi bila navodnjavana polja, bile bi škole, bili bi besplatni udžbenici, bilo bi sa naših polja, hrana, u školama, vrtićima i onda bi imali punu državu, ne bi iseljavali. Nije to više pitanje ni znanja ni neznanja, nego je pitanje ciljanog iseljavanja ljudi zbog neulaganja u infrastrukturu jer ne može mlad čovjek živjeti gdje nema zdravstvenu uslugu, gdje nema vrtić, gdje nema školu, gdje nema besplatne udžbenike, a ovdje ima, gdje nema radnog mjesta. Prema tome, imamo resurs, imamo potencijal, uvijek ću spomenuti, idem iz Zagreba prema Dalmaciji, prema Cetinskom kraju, žalosno je vidjeti da u Lici nemate više stada goveda, stada ovaca, stada koza, nema ništa. I to bi uzrokovalo politički, turizam, turizam ne bi bio, onda bi bio još veći prihod kroz turizam, bili bi mi prodavali svoje proizvode, a to bivši ministar zna da naši, da više uvoznih proizvoda dajemo na tržnicama, u restoranima nego naših.

Prva je uvaženog zastupnika Željka Lenarta. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče.

Stoga, znači nama je potrebno i veliki i mali da u sinergiji razvijaju, no međutim, milim da je tu ipak naglasak mora dati RH na to da li je nama poljoprivreda strateška grana ili je nama poljoprivredna ne treba.

Ali je činjenica da je od 2010. do 2015. uloženo 5 milijardi kuna u mljekarsku proizvodnju, a sa 64 tisuće mljekarskih proizvođača smo pali na 4 tisuće i 600. sad se pitamo i pala nam je proizvodnja, imali smo 70% potrebitih za Hrvatsku, a sad smo došli ispod 30, 40, sad je u padu, je li sve više i više iseljava. Znači, mi ovdje sad govorimo gdje su ti novci otišli. Znate di su otišli? Je li, mora da je nešto rezultat, ali ne može se smanjiti i proizvodnja i mlijeka i mljekarskih proizvodnji a subvencija svakako i treba ih se usmjeriti zbog toga, ja sam rekao kolegama iz revizije tko radi svoj posao, iz ministarstva da provjere dobro gdje odlazi ovaj novac. Ovaj novac mora odlaziti malim OPG-ovima, slažem se da nije dobar monopol, ali treba biti organizacija, ne može biti čovjek ni sam pojedinac, organizacijski bolje napravljen, ali ne može jedan čovjek sa cijelim sustavom vladati. Kompletnim sustavom što je dozvolio i žao mi je ovdje što nije ministar još bi ga jednom upitao je li njemu poznato da li od ovih 3,7 milijardi otišlo u koncern Agrokor, poticajnih sredstava ili je išlo malim OPG-ovima, ali najvjerojatnije bi se on opet izuzeo, prema tome to bi bilo besmisleno pitati kao i tijekom cijeloga jutra, pa još jednom evo reviziju umoljavam da dobro provjere da li taj novac odlazi gdje treba otići ili ide velikim proizvođačima i ne znam kome sve. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. O kojoj god temi mi pričamo, sad od izvršenju državnog proračuna, stalno spominjete Zakon o koncesijama, Zlatni rat, kako je jedino moguće dobiti koncesiju ako si prijatelj sa županom i slično. Svi jako dobro znamo da je tu bilo propusta, da su ljudi kažnjeni, da je odluka poništena, i da će još biti sankcija i raznoraznih problema vezano za to. U RH sigurno da ima koncesija na kojima se radilo i napravljene su pogreške, ali vi kao saborski zastupnik, koji to stalno ponovno ponavljate, koristite već niste simpatični ni onim ljudima koji su vam naklonjeni jer je to u svakoj raspravi prisutno, trebate znati. Na koji se način dodjeljuje koncesija, tko je dodjeljuje, tko imenuje povjerenstvo za dodjelu koncesija, prema kojem zakonu je ta koncesija i druge koncesije kad se govori pomorskom dobru dodjeljivane. Znači, i u ovom slučaju je povrijeđen Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, i to vjerujem ne samo vi, nego i mi svi koji dolazimo iz priobalnog kraja sa nestrpljenjem očekujemo jedan takav zakon.

Vidim da ste došli iz priobalja i svaka vam čast što ste digli za ruku za Zakon o koncesijama, u drugome čitanju. Nemojte obmanjivati i manipulirati javnost, moram istim rječnikom, dama ste, znam da ste to napravili pod prisilom, znam da vam je teško to objasniti vašim Vodičanima, znam da se pogodovalo, i da pogodujete zajedno sa županom i to je činjenica. Niste podržali niti jedan amandman, prvo čitanje, samo prvo čitanje se me može dati amandmani, a mi smo dali amandmane. Znate tko? To je kriminal, to je pljačka hrvatskog bogatstva dat vašim podobnicima na kriminalan način cilu plažu, cilu plažu. Pa FIMI Media je majka, milost, božja milost šta su lučke uprave županijske, šta su koncesije na pomorskome dobru. Zakona o pomorskom dobru i pomorskim lukama može se izuzeti župan na prijedlog, skupština će donijeti odluku, na prijedlog župana a na zahtjev lokalne samouprave. Vi to vrlo dobro znate, ja to znam na pamet a vi ćete podcjenjivački, znate vi ste kao iz priobalja, mi ipak smo mi Vlaji, pa vi više znate o moru. Mi manje plivamo, jel? Ali ne more vam to proć! To je Zakon o koncesijama, di ste dali mogućnost da cijela Dalmacija iđe pod koncesiju, ali neće, jer nećemo dozvoliti, naravno da neće dozvoliti. Manje je bitan vama Miro Bulj. I vi manipulirate prvim čitanjem. Pa čak i na HTV-u novinare indoktrinirate. Pa nije to Plenkovićev HTV, to je Narodna televizija i to će doći u narodne ruke. To su, gledajte Zakon o pomorskom dobru, pa ni granice nisu odredile pomorskoga dobra. To su županije, baš gdje je na vlasti vaša ista politička opcija. Ali vi ste digli ruku za taj zakon [[Upadica Reiner: Hvala vam lijepa.]] To se može dignut po drugom čitanju, amandman niste podržali.

Hvala potpredsjedniče. Pa evo kolegica Juričev mi je pola onog što sam htio reći oduzela. Htio bih samo evo kolega Bulj malo, malo vi se uhvatite koncesije i stalno uspoređujete Zlatni rat sa Zrćem. Ja dolazim sa Paga, iz Novalje. Ja ću vam samo reći jednu stvar. Natječaj za koncesiju za Zrče je jedan od najtransparentnijih natječaja i 95% ljudi koji rade na toj plaži jesu domaći ljudi. Ja ne znam zašto stalno evo nisam i kad smo raspravljali o koncesiji nisam vam htio replicirati, ali nema potrebe stalno dobacivati Zrče.

Dok neki dobijaju na korištenje, betoniziraju. U Makarskoj morete to provjeriti pa ćete vidjeti. Znači, betonizira se ušća rijeke recimo Žrnovnice sada. Ali je činjenica da je Zlatni rat samo vrh. Po Duhu svetome, nije zbog koncesija bit će plaža. Pa naravno! Pa budimo realni! Ali je činjenica da je Zakon o koncesijama, a pomorsko dobro i Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama daje mogućnost da župan pribaci na lokalnu samoupravu. Ali i to nije najbolje rješenje. Rekao sam malo prije. Za izvor 37 sekundi je, za punionicu 37 sekundi je trajala rasprava Vlade, 37 sekundi i 6000 kuna mjesečna naknada. Ja sam dopustio ovu raspravu koja većim dijelom nije imala nikakve veze sa našim ovim predmetom o kojem raspravljamo. Međutim, ja vas molim u buduće da se držimo teme.

Tema je ovo o čem govorimo, pa vas molim da se svi toga pridržavamo i u replikama i u odgovorima itd.

Baš se o koncesijama radi u ovome izvješću. Žao mi je što niste sudjelovali, niste bili u sabornici, niste pratili raspravu Sabora. Drugi put se raspitajte jel' u proračunu ima koncesija.

Ali o detaljima je riječ, o detaljima je riječ, pa zato se skoncentrirajmo na ono o čem se priča. Sljedeća pojedinačna rasprava je uvaženog zastupnika Ante Babića. Pa iz izlaganja samog ministra, a potaknuti onim što moj kolega Kliman rekao u svojoj replici da je proračun jedan politički dokument gdje se sve zapravo zrcali, proračun koji je bio sa smanjenim deficitom tako stabiliziran sigurno pokazuje one podatke koje smo i slušali tijekom dana prikupljene od prihoda koji su strukturirani od prihoda poreza, naknada, administrativnih pristojbi, trošarina, koncesija, prodaji imovine, doprinosa, kamata, kazni, upravnih mjera, a posljednjih nekoliko godina i dobro pripremljenih programa za povlačenje sredstava iz EU. Kada se pogleda malo struktura ovog proračuna za 2016. godinu 116,8 milijardi … [[Govornik se ne razumije.]] posto tih prihoda vezan od poreza 19% je od doprinosa, a 19, gotovo 20% su svi ostali prihodi, odnosno 23 milijarde. Ono što bih želio posebno naglasiti jedan dio saborskih zastupnika se dotaknuo toga, a mislim da je i ministar govorio o tome, a radi se o iskoristivosti sredstava iz EU fondova. Nešto je i kolega Lalovac govorio o tome da dio tih sredstava koji se mogu dobiti iz Europskih fondova zapravo u rashodovnoj strani treba koristiti kroz EU sredstva. Dakle, uz fondove RDF-a, regionalnog razvoja, poljoprivrednog jamstvenog fonda, kohezijskog fonda ili europskog poljoprivrednog fonda, za ruralni razvoj, gdje je cirka nekih 4, zapravo, 3,9 milijardi kuna, zapravo, možda treba potaknuti i na Europski socijalni fond, ili Fond progresa, gdje se povuklo manji broj sredstava od predviđenih. To zapravo govori, koliko je bitna stabilnost Vlade i kolika je bitan kontinuitet kako bi se ta sredstva zapravo namijenjena RH, iskoristila na najbolji mogući način, a time i rasteretila jedan dio, rashodovni dio proračuna RH. Ne ponavljajući se iz svega iznesenoga o čemu su kolege danas govorili, a bilo je i dosta dobrih prijedloga i konstruktivnih rasprava i s jedene i s druge strane u rashodovnoj strani od ovih 120 milijardi kuna, također kada se pogleda struktura, bitno je za naglasiti jedan element koji mi je zapeo za oko, a to je 37 i pogotovo 38% rashoda za naknade kućanstvima. Ministar je govorio i rekao je posebno, da se nisu dirali sredstva, odnosno, rashodi za mirovine, što smo posebno pozdravili, međutim, ja ovdje želim govoriti o nekim stvarima koji su vezani za socijalne naknade. Socijalne naknade koje su gotovo 3,6 milijardi kuna. Pa u jednom dijelu ovoga proračuna, koji je došao pred saborske zastupnike, govori se zapravo o naknadama koje su vezane za zajamčenu minimalnu naknadu, za dodatni rodiljin dopis, za opremu za novorođenu djecu, zatim za osobne invalidnine, doplatak, za pomoć i njegu, ali je zaboravljeno nekoliko 10-taka, naknada tu nabrojati, kao naknade za korisnike smještaja pomoću prehrani, do zaposlenja, pomoć u kući, smještaj odraslih osoba u naše socijalne domove. Sve to zapravo ide iz sredstva državnog proračuna, gotovo više od 70 različitih naknada. Po meni osobno i ono što sam osobno doživio, nemoguće je da u RH, imamo 507 tisuća osoba s invaliditetom, što je gotovo 14% cjelokupne populacije RH. Po meni je to nemoguće. 24 tisuće osobnih invalidnina, 102 tisuće zajamčenih minimalnih naknada, za troškove ogrijeva 43 tisuće, stanovanja 26 tisuća, doplatka za pomoć 73 tisuće.

Uvjeren sam da kroz ove naknade, koje sam naveo danas ovdje i skupine ljudi, odnosno, broj od gotovo 800 tisuća ljudi, ima veliki broj zlouporaba, cirka 1 ili 1,5 milijardu kuna. Mislim da je to i Ministarstvo financija, znam da znaju za takve podatke, ali da bi se trebalo pobrinuti za takve stvari, sigurno bi, na bilo koji način, da ne dolazi do takvih zlouporaba, a rashodovnu stranu proračuna zapravo uštedjeli gotovo 1 ili 1,5 milijardu kuna. Naravno, da ne bi bio možda krivo shvaćen, što se tiče socijalne skrbi, to je i ministar danas rekao, treba pomoć doći onim najpotrebitijima, onima koji stvarno zaslužuju pomoć, a ne da pomoć dobiva svatko na bilo koji način samo zbog određenih rupa u zakonu, gdje smo dopustili velikom broju građana, određene zlouporabe.

Kratko, da ne bih dužio, osvrnuti ću se na ovaj dio vezan za nalaz Državne revizije temeljim tih zakonskih ovlasti, Državna revizija, je dala uvjetno mišljenje, to smo nekoliko dana i danas puta govorili, a i poštovani glavni revizor Krešić je zapravo rekao o čemu se radi. Kroz nalaz i preporuke ove Državne revizije, postupljeno je po 15 preporuka, tako barem piše. Nalozi i preporuke o postupku izvršenja, bilo ih je 9 i onih po kojima zapravo nije postupljeno, također 9. No kad se pogleda, po onim preporukama, po kojima nije postupljeno, vidjet će se da su prijeđeni određeni rokovi, da su to bilo zbog tečajnih razlika ili zbog nedonošenje pravilnika ili prekoračenja vremena. Ja sam uvjeren bez obzira koliko je složen državni proračun i koliki broj ljudi, pa odjela i sektora radi na tome da će se i ove stvari otkloniti, iako proračun, pogotovo državni proračun, jest jedan dinamičan, jedna dinamična stvar, gdje je nemoguće u svakom trenutku otkloniti bilo koju stvar na koju s pravom upozorava Državna revizija. Nadajući se da vam je to zapravo, pomoglo, možda i kod proračuna za 2017. godinu, ali određenih podataka koji biste mogli iskoristiti, kod razmišljanja za proračun za 2017. godinu.

Kolega Babić, evo rekli ste da je ovdje velika šansa i hrvatskih građana i institucija, dakle, za poboljšanje, povlačenja sredstva iz EU fondova s obzirom da smo dobili velike omotnice na stolove. Međutim, evo sa sastanaka na stručnim tijelima vlade prošle, a radi se o proračunu 2016. godine pa i na samoj Vladi puno puta smo upozoravali da su uvjeti koje je ostavila pretprošla vlada dakle vlada SDP-a dakle uvjeti koje su morali ispuniti hrvatski građani da bi ta sredstva povukli iz fondova bili toliko rigorozni da smo na kraju bili sami sebi neprijatelji. Dakle jednostavno nismo mogli ispuniti sve one formalne zahtjeve koja su ministarstva propisala tako da nije bilo moguće u onoj mjeri povuć sredstva iz proračuna EU na koje smo računali. Dakle jedno je da se naučimo iz prošlosti nešto, a to je da moramo definitivno otpustiti te uvjete da bi mogli što više naših građana pristupiti tim sredstvima naših poduzetnika. Sjećam se kolega Tolušić je često puta rekao da je skoro pa nemoguće dobiti iz njegove omotnice sredstva jer ono što je propisano što smo mi sami sebi propisali jednostavno je nemoguće ispuniti.

Poštovani kolega Kliman.

Dakle stabilna vlada znači i stabilan rejting, stabilan rejting ne samo za državu za Vladu RH već i za one subjekte koji su na međunarodnom tržištu, posebice kod zaduženja odnosno smanjenih kamata.

Ja ću svoju raspravu o ovom izvješću o izvršenju proračuna pred ovim mnogobrojnim auditorijem koncipirati malo na drugačiji način nego što se to događa cijelo jutro u ovoj sabornici jer mislim da mnogi ne shvaćaju da je proračun najvažnija poluga kojom jedna vlada vodi politiku. A isto tako mislim da mnoge kolege ovdje ne shvaćaju da mi tijekom cijele godine u principu kreiramo proračun, da li njegovu prihodovnu ili da li njegovu rashodovnu stranu. Svaki zakon koji mi donesemo niko ne obraća po meni na jednu vrlo bitnu stvar u onim materijalima koje dobijemo, a to je procjena fiskalnog učinka kako kratkoročna tako dugoročna. Međutim svi smo svjesni kritizirati, svi smo spremni napadati međutim moramo biti svjesni da smo mi na posredan način onima koji izvršavaju proračun dali da neke stvari mogu kreirati i raditi tako. Mislim danas da o ovom izvršenju proračuna svaki od zastupnika koji tijekom godine raspravlja o raznoraznim zakonima mogao je s obzirom da je proračun napravljen kako je napravljen praktički iščupati koji efekat toga zakona da li se nešto promijenilo, da li su neke naknade povećane, dali su neke smanjene, da li se stvari racionalnije ili ne racionalnije koristile i to je to. Ali ono što je vrlo bitno i što je samo jedan kolega dao naznačiti, a to je da ovo izvješće o izvršenju proračuna za 2016. nam zorno pokazuje kako nas okruženje može u datom momentu povući kao što nas je u datom momentu gurnulo prema dole. 2009., možemo se mi politički prepucavati kako god hoćemo, međutim Hrvatska mala kakva je sa ovakvom zatvorenom ekonomijom reakcija je bila takva kakva je. Isto tako 2016. je prije svega posljedica okruženja i čvrste fiskalne politike koje je vodilo prije svega Ministarstvo financije i Vlada RH. I rezultat je takav kakav je kada pogledate punjenje proračuna točno je posljedica određenih makroekonomskih pokazatelja, ništa se nije dogodilo slučajno. I tu bi ja završio svoj dio rasprave što se tiče proračuna. Međutim ja već treću godinu pokušavam i prilikom donošenja proračuna i prilikom izvješća o izvršenju proračuna kolege potaknuti da više raspravljao o nečemu što troši 37, 38 milijardi proračunskih novaca. Dakle nekako ispod tepiha, ispod svjetla pozornice prolaze svake godine usvajanje financijskih izvješća, a isto tako i izvješća o izvršenu izvanproračunskih korisnika. Gledajte, mi smo tu prije tri godine imali vrlo žučnu raspravu između jednog dijela kolega s one strane sabornice i s druge strane oko izdvajanja HZZO-a iz riznice. Dakle kada se formirala državna riznica, to je projekat svih vlada prije, ne možete reći da je to jedan projekat i taman kada su se stvari ustabilile e idem mi to van. Dobili smo jedan ćušpajz da pola zdravstvenog sustava dobija plaćanje iz državnog proračuna, a pola iz HZZO-a, međutim tada je bilo rečeno da ako izdvojimo HZZO iz riznice i ako HDZZ dobije sva sredstva na upravljanje da će hrvatsko zdravstvo sanirati sve dugove itd. sa ove strane sabornice je bilo rečeno da to nije tako i da mjesto gdje se nalaze novci naprosto ne odlučuju o tome jer novce troši netko drugi. I kada govorimo o ovome i to je spomenuo i ured državne revizije u svom nalazu, to je spomenulo i ovo Povjerenstvo za fiskalnu politiku. Dakle mi imamo realan problem što se tiče zdravstva što taj sustav košta toliko i toliko i što imamo mješavinu. Imamo bolnice koje vode svoje poslovne knjige onako kako ih vode a imamo s druge strane financijsko evidentiranje u državnom proračunu i u HZZ-u način na koji je evidentirano i stalno imamo nekakve sukobe, tko, koliko dugo. Nekada smo bar imali one famozne … [[Govornik se ne razumije.]] a to su dospjela nenaplaćena potraživanja koja su bila na nekakvom iznosu i kada su otišla iznad tog iznosa onda se za toliko povećao deficit. Međutim, danas da postavite ne računajući kolege iz Ministarstva financija bilo kome tu u sabornici koliki je dug hrvatskog zdravstva u ovom trenutku dospjele obaveze, ne govorim o kreditnim obvezama, nitko vam ne bi mogao govoriti.

I tu se uredno prikazuje pozitivan rezultat. Jer oni to svoje izvješće rade temeljem gotovinskog načela. A oni imaju dug u ovom trenutku 3, 3,5, 4 milijarde, uopće neće reći koliko ali definitivno dug postoji. I ono što je najbitnije, taj dug će se povećavati. Jer mi nismo u stanju sebi zbog političkih prepucavanja priznati da ovakav sustav zdravstva kao što je nas koštao toliko i toliko. I gotovo, to je naprosto tako. Ista priča kao što za mirovine trebamo temeljem postojećih zakona izdvojiti toliko i toliko. Ali, kažem, nitko danas nije raspravljao o ovom izvješću, kao što nije raspravljao niti o Izvješću fonda za zaštitu okoliša, kao što nije raspravljano niti o Izvješću Hrvatskih cesta. Jer gledajte mi smo lakonski prije 4 godine 20 lipa ih HAC-a prebacili na Hrvatske ceste. Nije to mali iznos, to je u 4 godine 2 milijarde kuna. Da li smo mi ikada u financijskoj, raspraviti ću o financijskom izvješću Hrvatskih ceste, nismo raspravili što su građani Hrvatske koji se voze po tim cestama a taj dio tih sredstava je trebao biti prema županijskim upravama za ceste što su građani Hrvatske dobili za tih 500 milijuna kuna. Zašto građani? Pa zato što su građani kroz svaku litru benzina kada su ga natočili, napunili i došli do tih 500 milijuna kuna. Ali kada bi mi raspravljali o financijskom izvještaju Hrvatskih cesta, onda bi naprosto i raspravljali o tome kako se ta sredstva troše. Da li s obzirom na silna jamstva koja država daje pa se onda nakon 3 godine što se ne mogu vraćati praktički postaju deficit državnog proračuna Hrvatske željeznice moraju doći po to da se podnosi financijsko izvješće Hrvatskih željeznica zajedno sa proračunom. Jer ona je u nekim budućim vremenima trošak proračuna. Da li je HRT koja godišnje ubire milijardu 200, milijardu 300 milijuna naknada od hrvatskih građana isto nešto što bi trebao biti predmet ove rasprave. Da li su to neka druga javna poduzeća koja su itekako debelo naslonjena na proračun i na proračunska sredstva. Jer mi ovdje danas govorimo o jednoj općoj potrošnji države jer nije država samo proračun. Mi smo zbog ovog ili onog razloga određene proračunske prihode preusmjerili nekom drugom. Ali mi se danas ovdje fokusiramo ne o trošenju proračuna, ne o tome da kažemo da li smo zadovoljni kako se daju nekakva socijalna prava, socijalne naknade, kako se daju određene subvencije koje su ostale, da li su one postigle efekt ili nisu nego se prepucavamo o tome što je politički u ovom trenutku atraktivno i boli nas briga u principu kakav je to stvarni efekt bio u proračunu. Jer gledajte, ovo izvršenje proračuna bi nama saborskim zastupnicima u principu trebala biti zajedno sa izvršenjem proračuna za 6 mjeseci podloga za raspravu o proračunu za sljedeću godinu. Jer nemate bolje stvari nego da vidite kako je proračun izvršen, što ste napravili i kada se predlaže proračun za sljedeću godinu onda temeljem toga možete razgovarati o tome što je. A da ne govorim o tome kada dolazi zakonski prijedlog, gledajte, Zakon o fiskalnoj odgovornosti je donesen 2010., nažalost sve ove godine ona odredba da se napravi fiskalni učinak, ne pro forme nego naprosto da se zna koliki je njegov učinak i rashodovnu i na prihodovnu stranu proračuna se ne poštuje. Ali kažem, idemo pogledati sve ove godine koliko puta se raspravljalo i o financijskim planovima a isto tako i o izvješćima državnog proračuna. Nije problem Ministarstvu financija napraviti statistiku, kako god hoće, ESA, ovako, onako. Ali naprosto da mi o ovome svemu skupa ne raspravljamo kako nam koji politički trenutak paše ili ne paše. Koncesije, pa znate vi koliko je trajao proces izgradnje registra koncesija? Ima ih preko 5 tisuća i još nešto, u Hrvatskoj, trajao je preko 2 godine jer upravo od nekakvih malih jedinica niste mogli ni u ludilu dobiti koncesijske ugovore. I danas netko kaže, to je ovako, to je onako, to je jedan vrlo složen kompleksan posao i ne može služiti nikako za politička prepucavanja. Naprosto koncesije definiraju kako će netko svoje prirodno dobro ili prostor dati nekome, nekome tko će možda efikasnije i bolje upravljati s njim a da od toga ili lokalna zajednica i država imaju korist. To je funkcija koncesije. A lex specialis zakonima mi definiramo kako, na koji način i što želimo dati.

Pa htio bih reći gospodinu Šukeru, on je rekao da ovaj zdravstveni sustav košta koliko košta. I aludiraju na to kao da se ne mogu smanjiti izdaci za njega bez da se našteti bilo zaposlenicima, bilo bolesnicima itd. Međutim, zaboravlja jednu misao a to je da mi imamo besplatan lijek, odnosno ajmo reći besplatan, bolje reći prirodan lijek koji se zove ulje od konoplje koji može pomoći mnogim ljudima koji boluju od karcinoma, pomaže jako puno autističnim osobama, kod Parkinsonove bolesti itd. Možete pogledati živa iskustva ljudi koji su imali melanome, tumore na mozgu, leukemije koje je ulje od konoplje spasilo i sad što se događa? To ulje koje dokazano djeluje, koje ima bezbroj živih svjedoka koji to potvrđuju, to ulje kod nas nije dozvoljeno. Ono što hrvatsko zdravstvo nudi svim pacijentima ne selektivno je zračenje i kemoterapija. To je vaše rješenje, odnosno HDZ-ovo rješenje za ljude koji imaju karcinome. Zašto? Zato jer ni HDZ-u ni SDP-u ne odgovara prirodno izlječenje ljudi koje je jeftino, zato jer se time ulazi u interese farmaceutskih lobija. I razlog zašto mi imao ovu pljačku države je prvenstveno interes farmaceutskih lobija, a iz istih razloga gospodine Šuker, se u vašem mandatu, mogli su se prepisivati istovjetni lijekovi skupljih proizvođača. Do 30% skupljih, zašto da li je to pacijentima trebalo? Nije, ali su bili svi lijekovi na osnovnoj listi samo zato da te debele guske, odnosno farmaceutske kompanije mogu ekstra profit imat. Znači, može se uštedjeti a da bude dobro svima, ali nažalost kažem, vi i vaša stranka to ne želite.

Kolega Pernar, ja bi vrlo rado ovo šte ste vi rekli, da vi pretočite u zakon. I da o tom zakonu daju mišljenja oni koji se razumiju te, ja nisam medicinske struke, i ne mogu govoriti. Ja sam govorio sa financijskog aspekta, zato jesam rekao da zdravstveni sustav košta koliko košta. Prema tome, kad bi vi to pretočili u zakon, kad bi na to mišljenje dali oni koji su o tome educiraniji, koji o tome više znaju, onda bi mogli, ja ne želim biti advokat kolegama iz SDP-a, ali mogu govoriti u ime HDZ-a, mi bi to podržali. Međutim, govoriti nešto stalno, da je netko nečiji odvjetnik, da netko nekoga protežira, mislim da u najmanju ruku nije korektno. Jer ovdje koliko znam nema baš ljudi koji imaju bilo kakve veze sa farmaceutikom ili bilo šta, ali ponavljam kad se donosi proračun, idemo vidjeti koliko koštaju ti lijekovi, koliko košta bolničko liječenje, idemo raspraviti o toj poziciji. O ovome što ste vi govorili, pa reci, koliko bi to financijski smanjilo rashodovnu stranu proračuna, a stručnjaci o korištenju tog lijeka neka iznesu svoj stav i nemojte biti sigurni da vas nećemo podržati u tome ako je to tako. Ali morate reći da bi nešto napravili, morate promijeniti zakon. Jer bez izmjene zakona ne možemo napraviti ništa. Slijedeća replika uvaženog zastupnika Željka Lenarta. Poštovani kolega Šuker, vi ste ovdje puno toga rekli da bi smo mi stvarno trebali raspravljati o detaljima i proračuna i rebalansa i izvršenja, to je jedan veliki dokumenat koji je preopsežan čak da bi ga ovdje mogli dobro debelo raspraviti detaljno, i često ste govorili mi bi trebali raspravit, ne znam na koga ste mislili, na vas iz vladajuće većine i HDZ-a ili na sve nas zajedno. Jer mi ovdje mislim i na oporbu koja nekad glasuje i protiv i za, dok vladajuća većina uvijek glasuje za zakone koje Vlada šalje na izglasavanje, na raspravu u Sabor i na donošenje, između njih i taj dokumenat koji se zove proračun RH. Oporba često puta donosi i daje svoje amandmane koje uglavnom smo svjedoci, se ne prihvaćaju nikada, tako da što se tiče samoga proračuna, mi moramo biti iskreni prema sebi, ovdje mislim na mi, na sve nas i oporbu i vladajuće, i prema javnosti, da mi ovdje ne donosimo proračun, već ga samo izglasavamo, a Vlada ga konstruira i pošalje ga ovdje. Vlada s obzirom da vladajući ovdje imaju dovoljan broj glasova da mogu donesti sve ono što oni žele, oporba se može buniti, mi ovdje možemo raspravljati i raspravljamo prečesto o nebitnim stvarima, i o nekim stvarima koje i nisu u temi pa se onda gospodin Reiner često ljudi, najčešće od svih. No nažalost, ne preostaje nam ništa nego takva rasprava jer mi u biti ovdje samo izglasavamo nešto što je netko naumio u Vladi i u ministarstvima staviti ovdje da se donese, koji je to iskonstruirao, i to je želja onih koji su na vlasti, a eto mi imao plusiće i minusove, pa dođe petak onda je tako kako je.

Ovoga, niste mogli provesti neke stvari koje ste vjerojatno gurali, Dakle, ja govorim ovdje kad se donosi svaki zakon, on ima za posljedicu određene fiskalne efekte, da li ovakve ili onakve. Pa čak i ako zadržava postojeće stanje, on ima fiskalnu efekat. Tad svaki saborski zastupnik može upozoriti, svaki taj zakon je u principu jedan mali kamenčić za slaganje proračuna. I kad sam govorio mi, onda sam mislio na sve nas. jer gledajte, nema ništa bolje nego kad vi prilikom rasprave o proračunu dajete primjedbe na određenu temu, kao što ja sad komotno mogu reći za izdvajanje HZZO-a iz riznice jer ja sam točno kad je donošen taj zakon upozoravao to, to, to i to. I danas nakon 3 godine, meni nije drago što je tako, ali se pokazalo da sam ja bio u pravu za sve to, zato ja danas govorim o tome. I pogledajte sve moje rasprave o proračunu, i kad sam bio u Vladi, i kad sam bio vladajući zastupnik i oporbeni, možemo o svima raspravljati. Jer ako nećemo raspravljati na takav način, logična stvar je da je zadatak oporbe da kritizira i to nitko ne spori. Ali kritika mora biti utemeljena. Dakle, da je bilo tko raspravljao kad je donošen proračun rekao to i to neće biti dobro i danas prilikom izvršenja proračuna, recimo ta odredba zakonska se nije provela, nije se stvorio trošak onda se može reći onom tko je predlagao zakon da izvrši obmanu. Pa na kraju krajeva što radi Državna revizija, nego temeljem postojećih zakona i propisa gleda i kontrolira da li se sve radi onako kao treba i recimo pogledajte u zdravstvu. Oni su konstatirali da nije jasno specificirano kako i na koji način se plaćaju određene obveze koje su definirane Zakonom o zdravstvu. Dakle, to je ono, to je simbioza zajedničkog posla.

Hvala predsjedavajući. Danas se naša zemlja kao i druge članice EU, odnosno sve zemlje koje su prihvatile novac kao dug nalazi u dužničkom ropstvu. Biti u stanju dužničkog ropstva znači da nije država u stanju vratiti svoj dug bez uzimanja novih kredita. Naravno, oni koji daju kredite daju i uvjete za davanje tih kredita. Znači, traže recimo privatizaciju mirovinskog sustava kao što smo imali situaciju gdje je Svjetska banka tražila da se uvede to, kako bih rekao, ti obvezni mirovinski fondovi dionički koji u suštini su doveli do toga da će mirovine budućim umirovljenicima biti manje. Isto tako je tražila Svjetska banka da se privatizira posao pirotehničara. Svjetska banka traži od nas, odnosno druge kreditne institucije privatiziranje velikog dijela državne svojine. I postavlja se pitanje da li će ovaj proračun riješiti ovaj problem, da li će ovaj proračun našu zemlju učinit suverenom državom, tj. od prošle godine, da li je taj proračun učinio našu zemlju slobodnom zemljom, zemljom koja ima vlast nad novcem, zemljom koja živi u prosperitetu. I odgovor je ne. Znači, ovaj proračun nije riješio te probleme. Osnovni problem u cijeloj priči je u tome što država ima svoju središnju banku. Ona se zove HNB, ali nema mogućnost izravnog financiranja iz nje. Znači država ima instituciju čija je uloga emisija novca, ali nema mogućnost do tog novca doći. Posljedično umjesto da se država financira izravno iz središnje banke mora se financirati od privatnih kredita. A što privatni kreditori rade? Vidite u jednom filmu je jedan čovjek objasnio da karikiram na sto milijuna dolara kredita uzetih sedamdesete, 1970. do sad se recimo platilo možda 10 milijardi dolara i još je dug sve veći i veći. A zbog čega? Zato jer ova država nije u stanju vratiti dug, nego uvijek uzima dug na dug i onda ide dug na dug, kamata na kamatu. Jednostavno ukupan iznos duga raste iz godine u godinu. I pazite što je zanimljivo. Vi kad uzmete kredit da biste vratili prethodni dug, znači glavnicu sa kamata vi uzmete novu glavnicu, ali vi onda tu glavnicu vodite samo kao vraćanje glavnice novu. Vi ćete samo dodatni iznos kamata računati kao kamatu. I kad mi kažemo da smo prošle godine platili recimo 11 milijardi kuna za kamate zapravo iznos dan za kamate još veći. I iz godine u godinu što se događa dame i gospodo? Ovo je vrlo ozbiljna stvar. Rashodi za kamate iz godine u godinu rastu, a socijalna prava građana padaju. Nameti građanima se povećavaju što će reći da financijskoj eliti koja ima milijarde njima prihodi svake godine rastu, a građani koji imaju svake godine sve manje njima prihodi padaju i rashodi se povećavaju. I onda dolaze u monetarne škare kad više ne mogu prihodima pokrivati rashode, odnosno kad rashodi prijeđu prihode i tada ide ovrha, deložacija itd. Na žalost, ovaj proračun, odnosno izvješće o proračunu nastavlja sa starom praksom. Što znači nastavlja sa starom praksom? Radi se o tome da država u proračunske rashode ne računa rashode po osnovi kredita. Znači, ako država recimo ove godine mora vratiti 35 milijardi kuna kredita to neće bit računano u rashode proračunske. Vi u proračunske rashode računate samo tekuće rashode, a ne i dospjele kredite. To je velik problem. 35 milijardi kuna kredita vi ne vodite kao rashod, nego imate to ono što sam i Mariću objašnjavao, na žalost sada ga nema, dvojno knjigovodstvo. Imate račun prihoda i rashoda i imate proračun. I onda šta, na ovom papiru gdje je proračun tu vam je deficit mali, rupa je mala u kasi.

Rupu koja se može sanirati samo kako? Uzimanjem novih kredita. I sad vi uvjeravate sebe da je ekonomski model u kojem se kredit vraća uzimanjem novog kredita dugoročno održiv. Jel' tako? Tako je. Za vas je to najnormalnija stvar. I kao i bivši poslodavac ministra Marića gospodin Ivica Todorić, on je isto mislio da se kredit može vratiti uzimanjem novog kredita. I onda je išao u to da dug vraća uzimanjem novog duga. I što se sa Agrokorom događalo? Da li je dug tako bio vraćen ili se samo povećavao? Svi smo svjedoci toga što se sa Agrokorom dogodilo. Dug je rastao, jer se ja ne mogu shvatiti da li su ljudi u ovom Saboru ili u Ministarstvu financija ili u Narodnoj banci mentalno retardirani, jesu li možda neznalice, jesu li oštećeni na neki drugi način, intelektualno. Da li su potkupljeni ili ucijenjeni da ne shvaćaju da se kredit ne može vratit uzimanjem novog kredita. I taj ekonomski model gdje je Todorić vraćao kredite uzimanjem novog kredita je doveo do sloma cijeli Agrokor. A taj isti ekonomski model i vi provodite na razini cijele države. Znači naša država, odnosno političko njeno vodstvo, vodi državu u beskonačno zaduživanje, a beskonačno zaduživanje je jednako beskonačni rast duga. I onda građani kažu, pa dobro vele, šta mene briga za državni dug. Pa ako je zemlja u dužničkom ropstvu, da li je ta zemlja slobodna? Odgovor je da nije. A jesu li građani koji žive u neslobodnoj zemlji slobodni ljudi? Naravno da nisu. Znači mi imamo problem toga da je u dužničkom ropstvu i zemlja i narod, a da se ništa ne poduzima. Upravo suprotno, ta politika koja nas je dovela do toga se i dalje nastavlja. Zašto je tome tako, ja ne znam. Zašto vi kao stručnjaci o tome šutite, a ja kao medicinska sestra moram o tome govoriti. To je velika sramota za vašu struku, za vaše fakultete i za vaše šefove, koji ne vide očito. Žalosno je dame i gospodo, da je meni kao medicinskoj sestri pripada uloga da vama objašnjavam, da se kredit ne može vratiti uzimanjem novog kredita. To je sramota, da vi to ne vidite. I da ovaj ekonomski model, koji sigurno, provjereno i nedvosmisleno vodi u sve veće dugove i u gubitak imovine za državu i narod. Vi taj model ne osuđujete. Naprotiv, vaša je uloga ovdje da ga branite, da tvrdite da je to izvješće dobro, da državne financije dobro rade itd. Ali, po svemu sudeći ti rezultati tog rada su za zemlju katastrofa. A to se vidi i po broju mladih koji iz nje odlaze. Zato jer u ovoj zemlji, zbog te politike, više nema budućnosti. Ljudi su išli u rat da bi živjeli u slobodnoj zemlji, oni i njihove obitelji, ali danas Hrvatska nije slobodna. Hrvatskom se upravlja izvana. Vidjeli ste kako se naša predsjednica ponaša, ona misli da Hrvatska neće biti na margini ako se gura bliže u centru slike. Ona misli da će biti više poštovana, ako se više ulizuje. Međutim, što hrvatski narod ima od njenog naslikavanja i od toga što naš premjer Plenković putuje po Bruxellesu? Ništa. Jedino rješenje, za ovu agoniju je zapravo izlazak iz tog modela, a samim time iz EU, koja nam je taj model nametnula i koja nas zapravo drži u podčinjenom statusu. Toga ste svi svjesni. I doći će do toga, da naša proizvodna poduzeća, više neće imati kome plasirati robu.

Nekada su se države i nacije porobljavale vojskom, okupacije. Danas za to nema nikakve potrebe. To bi bilo preskupo, koštalo bi ljudskih života, onih koji bi porobljavali i pitanje je što bi zapravo to donijelo? Puno je jednostavnije nekoga porobiti kreditom, novcem, staviti ga u zavisan položaj. U položaj iz kojeg se on nikada neće izvući. Nikada ova država neće otplatiti glavnicu, otplaćuje samo kamate. Kako raste taj dug? Bivša Jugoslavija je bila zadužena, cijela zemlja za 18 milijardi dolara, kada se prije svoga raspada. Sad je svaka od republika puno zaduženija od toga, toliko je narastao taj dug. Sve ovo što vidite, napravljeno je i u Hrvatskoj i u drugim republikama. Napravljeno je u samoupravnom socijalizmu. Svi starački domovi, sve škole, sve bolnice, a ova vlast, ne može okrečiti ono što je napravljeno za vrijeme Tita. Govorite o predsjednici, ona ima inicijativu da se hrvatski uči na 2 razine. Osnovna razina i napredna razina. I ja se tu s njom slažem, potpuno.

Ha, mi smo svi svjedoci, da suvremena kolonizacija se razlikuje od one nekada. Naime, ona nekada je bila takva da je netko podčinjavao narod, tjerajući ga da prihvaća, recimo mađarski jezik, njemački, talijanski jezik, gdje nisu mogli ljudi pjevati nacionalne pjesme, mahati svojim zastavama itd. Međutim, suvremena kolonizacija, je puno suptilnija, ona dozvoljava svim narodima bivše Jugoslavije, da mašu svojim zastavama i nacionalnim simbolima, da pjevaju svoje nacionalne pjesme, da jedu svoja tradicionalna jela, u biti, da govore što god misle. Ali, u jednoj sferi se ne smije govoriti. Ne smije se govoriti protiv nove okupacije i nove kolonizacije. A ona se kao što ste rekli, radi putem kredita i podčinjavanjem kompletnog ekonomskog sustava stranim centrima moći, te paralelno sa tim, razvlaštenje države i naroda od kapitala.

Izvolite. Drage dame i gospodo, puno puta sam već govorio da je Centralna banka i mjenjačnica i da takav tečaj nije održiv. Međutim, iako to nitko od vas zapravo ne percipira kao problem, taj problem će se pojaviti. A stvar je u tome, sad ću vam objasniti, na kraju ću se osvrnuti samo na početnu premisu. Stvar je u tome da u Lidlu, je recimo samo 20% domaće robe, a u Konzumu je recimo bilo 70%, što se događa? Događa se to da je domaća roba zbog tečajne politike HNB-a skuplja od uvozne, domaća roba je skuplja od uvozne. I što se događa? Vi i kada stavite hrvatske čokolade recimo u Lidl uvozne čokolade su jeftinije. Ali ljudi koji u Krašu recimo proizvode te čokolade, oni misle da su oni krivi za to što su hrvatske čokolade skuplje. A istina je zapravo takva da je tečajna politika pojeftinila uvoznu robu 20 do 30%

I sada što se događa? Događa se to da domaća roba znači Agrokor će ići u stečaj za ne znam, 12 mjeseci i koliko već i doći ćete u situaciju da će i ovo što je bilo domaće robe na policama biti maknuto odnosno ono što ostane bit će nekonkurentno, jednostavno se neće prodavati. A zašto se neće prodavati? On će kupiti čokoladu koja je jeftinija. I ta tečajna politika je dovela do toga da mi u Hrvatskoj kruh uvozimo, znači u Hrvatskoj, ne znam jel to znate uvozi se smrznuti kruh iz Poljske. Uvoz jaja je porastao 500%, voda se uvozi. Znači mi nemamo problem da se u Hrvatsku uvozi roba visoke tehnologije, ha Bože mili ako ne možemo raditi mikro čipove, ne možemo raditi. Ali ne može mi nitko reći da nismo u stanju proizvoditi vlastitu vodu i vlastiti kruh i vlastita jaja. Ali ovaj nakaradan sustav je doveo čak i do toga.

I što se događa? Vi vidite da dolazi do ekonomskog sloma i reakcija na ekonomski slom vam je uvođenje još poreza, znači nastavlja se mrcvarenje građana bilo da je porez na nekretnine, bilo da je uvođenje razdjelnika, bilo da je naplate one legalizacije itd. i u konačnici izbijate ljudima novce iz džepova, uništavate zdravu ekonomiju, posljedično je broj zaposlenih sve manji, odnosno i broj ludi u zemlji je sve manji. Kako je sve manji broj ljudi u zemlji što se događa? Pa vozit će se i manje ljudi na autocestama onih koji u Hrvatskoj nema koji su se odselili oni se više neće voziti po autocestama, oni neće više puniti državni proračun, oni ne mogu vraćati kredite koje ste vi nama nametnuli. I što se događa? Ja vam govorim cijelo vrijeme da je problem u politici centralne banke da država mora biti suverena i financirati se izravno iz nje. A vi svi kao u nekom zboru govorite da ne treba i umjesto da sramite zbog toga vi se hvalite. Vi kažete izvješće o proračunu je dobro, sve je super, sve je za pet itd., a vidimo da ljudi na ulici kopaju po smeću, vidimo da je prosjaka sve više. Znači kada vi imate policajce koji jedu u pučkim kuhinjama vi se morate pitati kakvo je materijalno stanje tih ljudi.

Prestrašno. I ne vidim uopće kamo ovo vodi i kakva je budućnost naše zemlje ukoliko se trenutna politika ne promijeni.

Hvala vam lijepa.

34 znači odnosi se na prvenstveno u skladu sa pravnom stečevinom EU, određuje se izuzeća od primjene važećeg Zakona o željeznici u smislu da se propisuje da se odredbe vezane uz neovisnost osnovnih funkcija i financiranja upravitelja infrastrukture, odnosno uvjeti za pristup uslugama i ubiranje naknada za korištenje željezničke infrastrukture te dodjela željeznička infrastrukturna kapaciteta ne primjenjuje na infrastrukturu u privatnom vlasništvu koje isključivo koristi njezin vlasnik za vlastiti prijevoz tereta. Sljedeće da se u skladu sa upitom … [[Govornik se ne razumije.]] pilota briše se iz definicije pojam željezničke infrastrukture koji je određivao pravni status iste te se u pravni status određuje posebnim člankom a pojam i sastavni dio željezničke infrastrukture ostaje određenim posebnim člankom. Istovremeno se određuje da industrijski kolosijeci nisu sastavni dijelovi željezničke infrastrukture i u skladu s direktivom 2012/34 i odredba da željezničku infrastrukturu uz jednake uvjete mogu koristiti svi zainteresirani željeznički prijevoznici na način propisan Zakonom o željeznici. Također usklađuje se pojam u vezi s posebnom vrstom održavanja željezničkih vozila, odnosno nazivom engleski … [[Govornik se ne razumije.]] na prijevod na hrvatski jezik i određuje se obveza suradnje upravitelja infrastrukture sa drugim upraviteljima infrastrukture glede sustava za određivanje naknada za obavljanje usluga željezničkog prijevoza koji prelazi više od jedne infrastrukturne mreže unutar EU. Također se određuje obveza upravitelja infrastrukture da za odgovorom u određenom roku na et ad hoc zahtjeve za pojedinim trasama vlakova te se određuje obveza donošenja poslovnog plana i vođenje registra imovine upravitelja infrastrukture. Određuje se da željeznički prijevoznik dobiva pravo pristupa željezničkoj infrastrukturi za obavljanje usluga međunarodnog prijevoza putnika koji uključuje kabotažu i pristup uslužnim objektima uz uvjet da regulatorno tijelo određuje ili je osnovni cilj usluge prijevoz putnika između kolodvora smještenih u različitim državama članicama. Što se tiče mijenjanja odredbe o imovinsko pravnim odnosima željezničke infrastrukture, znači to je vezano sa ciljem utvrđivanja zemljišno knjižnih odnosa i omogućavanja, apliciranje projekata te zbog što boljeg i efikasnijeg povlačenja sredstava iz EU fondova. Određuje se da je građenje, modernizacija obnove i održavanje željezničke infrastrukture u interesu RH pri čemu se na postupke izvlašteja primjenjuje propis o izvlaštenju i određuje se pravni status željezničke infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu RH u zabranu otuđivanje i stjecanje stvaranih prava sa mogućnošću osnivanja prava služnosti i prava građenja. Vezano uz Zakon o željeznici, znači propisano je da se sredstva za financiranje željezničke infrastrukture osiguravaju iz državnog proračuna s ciljem financijske konsolidacije dodaje se odredba da se iznos naknade uplaćuje najviše do iznosa koji je za tu namjenu osiguran u državnom proračunu za pojedinu godinu.

Ne. Otvaram raspravu. Prvi će u ime Kluba zastupnika MOST-a Nezavisnih lista govoriti uvaženi zastupnik Tomislav Žagar. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažena državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege. Pa evo ovaj paket Zakona o željeznici koji smo imali, koji danas imamo, inače bilo da je riječ o Zakonu o sigurnosti željezničkog prijevoza, o tržištu željezničkih usluga je ovaj Zakon o željeznici je dobra bila prilika evo da se malo, i u prošlim raspravama se prisjetimo stanja u kojim željeznica je i svih onih zapravo težnji i namjera koje moramo napraviti da bi se stanje na željeznici popravilo jer manje-više smo svi suglasni s time da stanje na željeznicama, hrvatskim željeznicama nije dobro. Što se tiče samog ovog zakonskog prijedloga, klub MOST-a će ga podržati, kao što je rekla i državna tajnica riječ je o daljnjem usklađivanju sa direktivama EU i mislim da tu zapravo niti imamo izbora a niti treba posebno ovo razmatrati jer ako smo prihvatili pravila onda ih se moramo i držati. Dakle državna tajnica je rekla da je ono što je najbitnije, znači implementacija Direktive 2012/34. I htio bih sad ovdje naglasiti jednu stvar koja možda postoji malo dvojba a možda će državna tajnica imati priliku to prokomentirati. Dakle ovdje se slažemo da upravitelj infrastrukture je dužan donesti poslovni plan. I na temelju toga ono što možda i nije najbolje rješenje ali ima smisla je da se ovaj iznos od 20 lipa po litri naplaćene trošarine za energente koje se naplaćuju u infrastrukturi uplaćuje najviše do iznosa koji je za tu namjenu osiguran u državnom proračunu za pojedinu godinu. Vjerojatno onda u skladu sa samim planom koji upravitelj infrastrukture predloži. Tu je malo i moja primjedba je bila prije zašto se to ograničava ali evo ako se napravi dobar plan neće biti problema. Međutim, ono što malo je, vidim kao problem u budućnosti, zasad imamo jednog upravitelja infrastrukture, to je u vlasništvu RH, prema Zakonu o liberalizaciji i prema Zakonu o željeznici taj se upravitelj bira svakih 5 godina i može nam se dogoditi da za 5 godina bude upravitelj infrastrukture stranac ili neka druga pravna osoba. Zakonom sada omogućavamo da se lakše planiraju gradnja na željezničkoj infrastrukturi. I onda se postavlja pitanje ako to dođe u ruke stranca koliki će biti njegov zapravo motiv da on ulaže u nešto što bi nakon 5 godina preuzeo netko drugi. Ili da pitanje ovako postavim, koja je zapravo motivacija RH da ulaže značajna sredstva u nešto što će netko drugi nakon 5 godina s time zapravo upravljati. To je jedina možda dvojba, ali ona je takva sad, Zakon o željeznici je takav i kažem od toga ne možemo pobjeći.

Hvala vam lijepo. Slijedeći Klub zastupnika, onaj HDZ-a u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Pero Ćosić. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene predstavnice predlagatelja iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Predloženim izmjenama i dopunama ovaj Zakon o željeznici u potpunosti se usklađuje sa Direktivom 2012/34 koja govori o uspostavi jedinstvenog europskog željezničkog područja. Kako je rečeno i prilikom prvog čitanja, usklađivanje se odnosi na odredbe određivanja pojma željezničke infrastrukture te na odredbe o posebnoj vrsti održavanja željezničkih vozila, dodaju se odredbe o donošenju poslovnog plana i uvođenju registra imovine upravitelja infrastrukture, određuje se obveza suradnje upravitelja infrastrukture sa drugim upraviteljima infrastrukture vezano za sustave za određivanje naknade za obavljanje željezničkih usluga i prijevoza koji prelaze više od jedne infrastrukturne mreže unutar EU-a. Predloženim zakonom uređuje se i pitanje naknada za financiranje željezničke infrastrukture po naplaćenoj trošarini, za energente i ovaj konačni prijedlog zakona dorađen je u pravno i novo-tehničkom smislu, naravno da smo zadovoljni sa usklađenjem sa zakonom o izmjenama Zakona o građenju jer će to uvelike pomoći pri provođenju važnih projekata u drugim granama infrastrukture. Kao što je i kolega Žagar rekao, prošli tjedan smo u Saboru raspravljali o dva zakona koji se tiču željezničkog prometa, jedan je bio Prijedlog zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštite prava putnika u željezničkom prijevozu, a drugi je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava. Prvi je bio u svrhu usklađenja domaćeg zakonodavstva sa regulativom EU-a, a drugi je za produljenje roka za ugradnju autostop uređaja, vučna vozila, operatera koji voze po hrvatskoj željezničkoj infrastrukturi. Moram kazati da je općenito željeznička infrastruktura i željeznički prijevoz u većini zemalja EU-a od nacionalnog i strateškog interesa, pa se usklađivanje sa direktivama EU-a i liberalizacijski procesi zbog toga su dosta spori.

Ukupna europska željeznička infrastruktura je duljine oko 215 tisuća kilometara, i ako se usporedi željeznička pruga RH sa željezničkom prugom EU-a, vidjet ćemo da mi tu sudjelujemo sa svega 1,3% u toj infrastrukturi. Ali međutim zbog geografskog i geoprometnog položaja, kroz Hrvatsku sada prolaze i dva od devet glavnih europskih koridora, to je ovaj koridor Mediteranski, znači povezivanje Mediterana sa srednjom i sjevernom Europom i koridor Rajna-Dunav, to je bivši deseti koridor koji povezuje zapadnu i istočnu Europu i dalje prema turskom. I zato evo, to su važni koridori i mislim daj e potrebno voditi brigu o njima i zato u narednom periodu mora biti politički i gospodarski izazov kako drastično povećati željeznički prijevoz kako putnički tako i teretni kako ne bi izgubili ovo malo tereta koliko nam je ostalo na tim koridorima. Financiranjem projekata iz fondova EU-a za razvoj prometne infrastrukture u RH osnažit će se europska prometna mreža koja povezuje istok i zapad i sjever i jug te otklonit prometna rascjepkanost i uska grla na europskim prometnim pravcima, poboljšati infrastruktura i povezati različite vrste prijevoza u multimodalni promet diljem Europe. Svjesni smo da je trebalo i dosada povući više sredstava iz EU-a i prijaviti više projekata ali evo, nespretna politika. Činjenica da je RH kasno ušla u EU, loše upravljenom sustavom, nisu nam nažalost bile jedine otežavajuće okolnosti, problemi su se javljali i kod same provedbe projekata. To su dugotrajni postupci javne nabave, često se stopiralo i odugovlačilo sa početkom radova, problemi vezani za dugotrajno ishođenje dozvola, sporo rješavanje imovinskih odnosa, izmjene prostornih planova i niz drugih stvari koje su otežavali početak investicije zbog čega su investicije koje su financirane iz europskih fondova, znatno kasnile. Nadam se da će i ovih dana prihvaćanje u Hrvatskom saboru izmjene već spomenutog Zakona o interoperabilnosti željezničkog sustava pridonijeti sigurnosti hrvatskih željeznica. Činjenica da smo morali produljiti za jednu godinu kako bi svi dionici željezničkog sustava opremili vučna vozila kompatibilnim uređajem za automatsku zaštitu vlaka jer kada to bude ugrađeno, povećat će se sigurnost prometovanja željezničkom infrastrukturom, poboljšati interoperabilnost sustava te otvoriti tržište kako bi se povećala konkurentnost. Vjerujem da će se u zadnjih 20 godina prisutan negativan trend pada brzine na našim željeznicama popraviti, jer smanjenje i ograničenje brzine na prugama u RH koristi se kao mjera kojom se na dijelovima mreža smanjuje rizik i povećava sigurnost. No time se ujedno značajno narušava i kvaliteta usluge kako putničkog tako i teretnog prometa, i nažalost ova metoda je generalizirana i ona je nažalost postala pravilo jer prosječna brzina na našim željeznicama je 34 kilometara na sat.

Sadašnja poslovna situacija ukazuje na potrebu boljeg gospodarenja hrvatskim željezničkim sustavom ali na nužnost modernizacije ponajprije željezničkih objekata bez čega su željeznice u Hrvatskoj sve više, bez čega će željeznice u Hrvatskoj sve više gubiti smisao svoga postojanja. I ovaj konačni prijedlog zakona nema bitnih izmjena u odnosu na prvo čitanje. Mislim da je razumljiv stav predlagatelja da se sredstva za održavanje željezničke infrastrukture u državnom proračunu na godišnjoj razini predviđaju sukladno donesenim planovima i predviđenim potrebama, te ograničavanje osiguravanja sredstava iz trošarina neophodno iz razloga financijske konsolidacije.

Također smo suglasni i sa obrazloženjem ministarstva vezano za pitanje koje je bilo na matičnom odboru i o kojem smo raspravljali ovdje u Hrvatskom saboru, a vezano je za izgradnju novih priključnih kolosijeka na zemljištu koje nije u vlasništvu RH već je u vlasništvu lokalne samouprave i tu obrazloženje kaže da izgradnja priključnih kolosijeka moguće je ostvariti ili izgradnjom od strane HŽ infrastrukture pri čemu nakon izgradnje ti kolosijeci postaju sastavni dio željezničke infrastrukture sa pripadajućim zemljištem. I oni su javno dobro u općoj uporabi kojom upravlja HŽ infrastruktura ili mogu biti izgrađeni od strane lokalne samouprave ili privatnika koji su kao vlasnici takvih industrijskih kolosijeka moraju ispunjavati uvjete za izgradnju i sukladno Zakonu o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava i pripadajućim zakonskim propisima. I evo na kraju bih još samo rekao da će klub HDZ-a podržati ovaj konačni prijedlog zakona. Uvaženi kolega Ćosić, dakle da još jedanput podcrtamo. Vi ste to spomenuli najvažniju svrhu ovog zakona, a najbolji primjer za to je zapravo izgradnja pravca Gradec – Sv. Ivan Žabno dionica 12,2 km koji se 85% financira iz sredstava EU, a 15% mislim da iz domaćih sredstava. I mislim da su to, a vi ste to napomenuli. Ako ovaj zakon to omogući, dakle pripremu dokumentacije, prijavu projekata onda ćemo napraviti pun pogodak. Spomenuli ste i koridore, naravno tu su jako bitni i Slavoniju i koridor 5B i koridor 5C, premda su u Slavoniji problem je sa one dvije, problem je odvojenih pruga od Našica i ovdje od Ćelića prema Bjelovaru. Jer da naglasimo željeznička pruga se ne gradi samo zato da bi se na njoj ostvarila zarada, željeznička pruga se gradi i zbog pravaca koji su veoma bitni za razvoj svakog dijela RH, posebno onih dijelova koji su zapušteni. I u tom smislu ako ovaj zakon bude napravio pomake napravit ćemo pravi posao. Uvaženi kolega Žagar, ma naime treba prepoznati i interese tržišta jer ovi koridori paneuropski koridori su prepoznati od EU kao strateški koridori za promet roba kako domaćih, tako i tranzitnih, stranih roba. Znamo da u luku Rijeka dolaze brodovi koji iskrcavaju teret koji treba ići i za srednju i za sjevernu Europi. Za te koridore možemo povući sredstva EU, a naravno da treba razvijati i ove druge pravce. Oni su, željeznice su razvrstane na ove da kažem i europske koridore, domaće koridore pa čak i regionalne željeznice gdje lokalna i regionalna samouprava može investirati u njih. I svakako sam za razvijanje svih da kažem željezničkih pravaca, ali moramo znati da kažem što su prioriteti. Jer održavanje, izgradnja tih željeznica i željezničkih koridora isključivo dolazi iz ovih 20 lipa trošarine i onoga koliko te, koliko HŽ infrastruktura uspije zaraditi od ovih operatera. Sve drugo bi bile neke subvencije države što sada više nije ni dozvoljeno, znači prioriteti su svakako ovi europski koridori koji imaju tereta, koji su prepoznati od operatera. Ali normalno da trebamo razvijati i ovu lokalnu mrežu koliko uspijemo sa svojim sredstvima domaćim, ali i tamo gdje nije to moguće. Jer željeznička infrastruktura je jedna od najskupljih struktura. Znači to se može zamijeniti i nekim drugim prijevoznim sredstvima, da li su to autobusi koje isto HŽ može uvesti i zamijeniti na tom dijelu da jeftinije vozi. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Mire Bulja. Hvala lijepa predsjedavajući. Kolega činjenica da opet raspravljamo o direktivama. Vjerojatno tajnicu neću pitati, valjda će se ostvariti nekakvi projekti, programi i da će se iskoristiti ta sredstva za našu željeznicu u kojoj bi jedino što bi još ostalo, ostalo bi možda snimati western filmove. Činjenica je da HŽ Infrastruktura, HŽ Cargo, HŽ Putnički prijevoz zapošljava ogroman broj ljudi unutar upravljačkih struktura.

Prema tome, onda se postavlja pitanje čemu u ovome trenutku uopće služi ono što bi nama bilo najbitnije?

Koliko je sada subvencija? Bit će duplo veća. Od kad smo u EU još su nam gori su uvjeti u željeznici to je činjenica, a sve veće i veće su subvencije, sve više i više je uhljebljavanja, a sve lošija i lošija usluga. Prema tome, mi ovdje moramo kazati jasno hoćemo mi to napraviti u redu da to funkcionira ili ćemo to ugasiti, a interes je države da to bude ključni prijevoz Uvaženi kolega, ma evo, 2011. godine kada je došlo do promjene vlasti, Milanovićeva Vlada je ukinula niz željezničkih pruga, promet se smanjio sa 66 milijuna putnika na godinu, danas je to 20 milijuna putnika na godinu. Restrukturiranje je provedeno po meni, bezidejno, znači došlo je do raspuštanja određenog dijela ljudi, transformirao se HŽ u 3 neovisne firme, koje nisu imale nikakvih komunikacijskih kanala i danas se razvijaju „svaka u svom smjeru“, mislim da s tim treba prestati i da jednostavno treba razmišljati o tome da se opet Hrvatske željeznice udruže da li u holding, ga li u grupu i da imaju jednu glavnu i rep koja će voditi. Naravno, račun i da kažem kese moraju biti odvojene, da znamo što je upravljanje infrastrukturom, što je infrastruktura, što su operateri, ali da bi se pametno razvijali, znači netko mora pomiriti te zajedničke interese putničkog prijevoza, on bi jednu, da kažem u jedan pravac, HŽ bi kargo razvijao drugo, dok je infrastruktura treće, mislim da ti komunikacijski kanali moraju postajati, a onda normalno da moraju postojati komunikacijski kanali sa hrvatskim rukama. To sam i prošli put govorio. Znači, moramo odrediti strateški koje luke su za koji tereti, koji prijevozi i njemu prilagoditi onda željezničke pravce i željezničku prugu.

Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Poštovana tajnice, sa suradnicama, kolegice i kolege zastupnici, ja neću govoriti ono što je evo i tajnica izgovorila o čemu se radi o ovom zakonu, da se usklađuje sa direktivom iz EU, i to već u drugom navratu, jer je već prvi puta nije usklađena, ali smo dobili naputak da još brojne stvari i uskladimo. Klub SDP-a biti će suzdržan po ovom zakonu na prvom mjestu, jer ovom izmjenom i dopunom zakona, određuje se način kako će se odraditi sredstva za financiranje željezničke infrastrukture, na način da će se osigurati iz državnog proračuna i to da se naplate trošarine za energente, s obrazloženjem, da s ciljem financijske konsolidacije, određuje se naknada za financiranje željezničke infrastrukture, koja se uplaćuje po litri naplaćene trošarine, za energente u iznosu od 20 lipa, na račun upravitelja infrastrukture, pri čemu se dodaje odredba da se taj iznos uplaćuje najviše do iznosa koja je za tu namjenu osiguran u državnom proračunu … [[Govornik se ne razumije.]] pojedinu godinu. Kad govorimo o željeznicama, mi ne govorimo na isti način kao kad govorimo i o cestama. Ceste su ono čime se Hrvatska ponosi i prema našim susjedima, bez obzira na činjenicu da moramo i da ćemo godinama otplaćivati velike kredite. Situacija sa željeznicama mogu reći da je tužna, kad gledamo na portalima, čak postaje i predmet sprdnje, na prvom mjestu. Konkretno, evo, najavljena je nekakva aktivnost za predstojeće praznike, pa vidimo po portalima da mnogi ismijavaju od Osijeka do Šibenika, di se vozi za, di put traje 23 sata. Ja bi taj put nazvao prije avanturom, a ne putovanjem. Išao sam ja provjeriti, postoji i linija koja traje puno kraće, odnosno, 13 ili 14 sati, ali to je za udaljenost od nekih 650 km, opet je malo previše, tim više što se vozi na glavnim državnim trasama i još pogotovo kada uključim svoje sjećanje iz studentskih dana, prije više od 15 godina, na relaciji Zagreb-Kutina, vlak sada vozi pola sata duže. I jednostavno, svi ovi napori i ovo što je kolega Bulj se osvrnuo i rekao u svojoj replici, da smo davali 350 milijuna kuna HŽ putničkom prijevozu, sad je taj iznos puno veći, a napreci se jednostavno ne vide.

Neću uopće povlačiti paralele sa brzinama i sa izgrađenom prugom za vrijeme Austro Ugarske, jer mislim da smo debelo ispod 50% od onoga što smo dobili na neki način i sami izgradili, gotovo, stoljeće i po prije. Žao mi je kad vidim da se isto i zaustavila priča o kupovine novih vlakova. Ne želim uspoređivati našu zemlju sa Kinom i Japanom, gdje voze magnetski vlakovi, nego kad pogledamo i one malo siromašnije zemlje EU, ne najsiromašnije, recimo ajde Španjolska je ispod nekakvog ili nekakav prosjek, njihovi vlakovi prema našima izgledaju kao svemirski programi. Ono što po našim željeznicama vozi svakako je nešto čime se ne možemo hvaliti i što bi ja osobno najradije sakrio, ali isto i činjenica da postoji nekakve nelogične odluke kako u infrastrukturi tako i u HŽ putničkom prijevozu, da se pojedine trase krenu obnavljati, pa dođe druga uprava, pa to zaustavi, a da ne spominjem također u onoj što sam rekao, početkom rasprave u vezi voznog reda Osijek-Šibenik, da jednostavno nema ni komunikacije sa upravama HŽ putničkog prijevoza i jedinicama lokalne samouprave, da se čak i traži ono malo novca da se tu pomogne i subvencionira iz gradova i općina u Slavoniji gdje su proračun općina podsjetit ću 2,5, 3 milijuna kuna ne 30 ili 40 koliko je to na moru da bi se omogućila nekakva izmjena voznog reda i nešto malo izašlo u susret. Imamo blesave vozne redove gdje kada se mora presjedati vlak ti dolazi deset minuta nakon što ti je prošao onaj u koji moraš sjesti pa stvarno i put recimo od Daruvara do Zagreba, dio se vozi autobusom, on traje otprilike četiri sata jel kada otvorite vozni red tu je ponuđeno i 6, 7, 8 sati tako da jednostavno ne vidim dobre volje u nijednom od tih državnih poduzeća. I bez obzira što je kolega Ćosić rekao da možda nije dobro što je ugašen Holding, postoje tri firme, zna se tko im je nadležan. Nadležno im je ministarstvo, nadležan im je resorni pomoćnik ministra i komunikacije mora biti. Vjerujem da imamo prostora, ova pruga što se već gradi Sveti Ivan Žabno-Gradec jest da koja je ajde svjetlo u tunelu na neki način, ali jednostavno ako si već desetljećima ubio želju i volju putnicima da se voze željeznicom i oni to ne rade godinama, teško će ih opet biti nagovoriti i vratiti da koriste željeznicu kao prijevoz koji se svuda i svijetu na prvom mjestu iz gospodarskih razloga, zbog svoje cijene prijevoza koristi. Imamo više replika. Prva je uvaženog zastupnika Tomislava Žagara. Hvala potpredsjedniče. Uvaženi kolega Babiću. Dakle s vama se potpuno slažem i pomalo je teško to gledati i slušati portali su bili puni ovih dana, je dobro ste rekli ismijavanjem hrvatske željeznice gdje su navedeni ljudi koji su biciklom iz Osijeka do Šibenika došli gotovo isto ili brže nego što dolazi danas vlak.

Neću sada spomenuti istine radi jer ste i vi kao zastupnik u to vrijeme, a i ja sam 2011. svoje osobno zalagali smo se i protivili smo se ukidanju. Kolega Ćosić je rekao krivu netočnu informaciju, dakle lokalna pruga 205 na dionici Sirač-Pčelić dužine 52,8km je lokalna pruga 206 Našice-Pleternica na dionici 35km i regionalna pruga 103 Knin-Ličko Dugo polje, državna granica prema Martin Brodu su ugašene u svibnju 2010. godine, dakle tada je prestalo. Ali mislim da nije dobro ako i dalje nastavimo politički prepucavati oko ove prevažne teme. Mislim da je jedino rješenje ulaganje, privlačenje europskih fondova, projekti, apliciranje za te projekte. Ovo što se sada uvelo u zakon postupci oko građevne dozvole svega onoga što treba ubrzati i mislim da hrvatsku željeznicu treba podići na onaj nivo koji to zaslužuje i ako se stvarno ovako nastavi onda će biti pitanje idući put uopće hoćemo li pojedini zastupnici imati volje više govoriti o hrvatskoj željeznici jer naši strojovođe voze s jednim motorom, jedan motor im se pokvari pa se voze.

Pa kolega Žagar, slažem se. Zajedno smo nastojali neke stvari riješiti i poboljšati, nažalost nismo bili osobito uspješni, to se mora konstatirati jer se vide rezultati, ali evo obojica smo konstatirali da gradnja ove nove pruge Sveti Ivan Žabno-Gradec jest možda poticaj jedan da znamo da naša zemlja može stvarno povući sredstva iz eu fondova za gradnju pruga. Ali apeliram stvarno svima koji su u ovoj branši da sustavno razmisle o svemu jel napominjem, ljudi su se prestali voziti vlakovima. Prijevoznici su spuštali svoje cijene kako bi bili konkurentni sa željeznicom i to je jednostavno za dobrobit naših građana.

Hvala lijepo predsjedavajući. Kolega, spomenuli ste jednu stvar koju sam u prethodnoj raspravi kazao znači subvencije prije 4, 5 godina su bile 350 milijuna kuna, sada su vjerojatno puno veće ili duplo veće. 4 godine od ulaska u EU gdje su govorili da ćemo biti povezani infrastruktura sa europskom željezničkom infrastrukturom, očito hoćete da iđemo naprijed, a ono iđemo nazad u zadnje 4 godine po pitanju željezničkog prometa. Prema tome meni se čini da mi osim što donosimo redovito ove direktive svako jutro, svaki dan, u ovome slučaju sada o željeznicama, jedino šta imamo, imamo sve lošije i sporije vlakove, sve lošiju infrastrukturu. Pa mi nije jasno što se događa u ove 4 godine ako smo mi ušli u tu obasjanu zvjezdicama EU? Da li se nešto dogodilo revolucionarno ili se događa, možete li vi to pojasniti?

Mislim da se radi evo možda ću slagati, ali bit će prilike da me se ispravi mislim da se radi oko 700 milijuna kuna duplo više. Jednostavno mislim da je najgore u svemu tome što su se građani odvikli voziti vlakom, zato što je ta vožnja vlakom kao što sam rekao u raspravi jest avantura. Jednostavno ne prati taj duh vremena, vraća nas više nego stoljeće unatrag, ali evo u nadi i u vjeri da učim od onih koji znaju i da postoji projekt ne tako velik ali baš zato u ovoj situaciji u kojoj jesu Hrvatske željeznice bitan da vidimo kako je netko znao to napraviti da odradimo veće i jače projekte, da radimo na izgradnji cijele infrastrukture i poboljšanja putničkog prijevoza jednostavno da se ne sramotimo.

Zahvaljujem potpredsjedniče. Štovani kolega Babić, spomenuli ste upravo Osijek i grad odakle ja dolazim a i time i Slavoniju i Baranju, pogotovo sa Šibenikom, to je i punilo medijske stupce da jedna od linija je gotovo 23h i tri presjedanja. Međutim, to nije jedini slučaj. Mi smo imali 2014. ukidanje određenih dotacija prijevozniku kada je to rezultiralo ukidanjem nerentabilnih linija pogotovo kod nas u Slavoniji. Tako su ukinute linije za Baranju. Po meni naravno da moramo biti svjesni ovo što ste rekli i broja putnika i ljudi koji žele putovati vlakom. Kada gledamo malo u razvijenijim zemljama gdje su naravno vlakovi brži i sigurniji i ljudi se koriste njima oni nisu baš tako ni jeftiniji. Dakle to je postalo jedno prijevozno sredstvo koje zahtjeva određenu dozu, naravno i brzine i luksuza ali nije za široke mase, bar ne ono sa naših stajališta i naših prihoda kada gledamo, kada odemo malo van iz Hrvatske. Po meni cilj i strategija razvoja, naravno da subvencije trebaju i ne treba se odustati od njih jer to je i razvoj našeg sela i gradova, dakle nije sve ovdje gdje je najbliže oko Zagreba. I znamo šta je recimo 2003. šta su autoceste napravile turizmu, dakako promijenio se onaj statistički pokazatelj ali sigurno su autoceste donijele jedan napredak u povećanju broja turističkih noćenja, dolazaka na more. To je sigurno jedna od posljedica bile i same autoceste, dostupnije. Tim modelom trebamo ići i kroz europske fondove, isto to napraviti i sa željeznicama, koristi te projekte i naravno povezivanju Hrvatske i Hrvatska mora željeznički biti povezana sa sva svoja 4 najveća grada da ne, nekada je čak i bilo 527 od Osijeka do Zagreba koji dolazi u 9, sada više ni tog nema, sada je to u 10 sati. Kolega, vidim da smo na istom tragu, da spoznajemo iste probleme koje Hrvatske željeznice imaju. I naravno stava jesam da HŽ infrastruktura ili tko god je nadležan ne bi smio, ministar je nadležan a ne HŽ ukidati bilo koju liniju jer baš zbog tih dotacija države HŽ-a u putničkom prijevozu na prvom mjestu, tu mora postojati ta socijalna nota. Nadalje, svi znamo što znači prevoziti robe željeznicom ili cestovnim prometom i jednostavno željeznica i mora biti i jest temelj razvoja pogotovo u Slavoniji odakle, u istočnoj Slavoniji odakle dolazite.

Izvolite. Uvaženi kolega Babić, vi ste spomenuli važnost kontinuiteta u projektima, odnosno problem koji se događa kada dođe do diskontinuiteta zbog promjene ili u upravi ili u administraciji. I moram ovdje napomenuti promjer obnove pruge Zagreb-Samobor, dakle tih 14km. Mi smo u 7. sazivu Sabora bili donijeli i posebnu stavku za taj projekt u državnom proračunu da se to sufinancira onda iz europskih fondova. Međutim, nakon prvih komplikacija u budžetiranju tog projekta već 2015. je to ispalo iz državnog proračuna, očito između Ministarstva financija i Ministarstva prometa i infrastrukture nije bila dobra koordinacija iako je bila ista administracija i sada je to nekako nestalo. Mene raduje što će se sada ministarstvo ponovno pokušati analizirati cijelu situaciju i to vratiti među prioritetnim projektima ali naglasiti ću tu važnost kontinuiteta tih projekata. Dakle to je nešto pogotovo za ovaj samoborski i svetonedeljski kraj izuzetno bitno, to je i profitabilna zapravo pruga koja po svim parametrima bi trebala i moći biti financirana sa sredstvima EU ali je potreban kontinuitet i upornost u razradi i implementaciji tog projekta. Kolega Stier, evo ne znam što da kažem, žao mi je da primjećujemo takve stvari i da se takvo šta događa, da neki projekti otpadnu iz bilo kojih razloga ali evo u nadi da će se i taj projekt realizirati, tim više što stvarno postoje i temelji jer u prstenu oko grada Zagreba ti pravci mogu i moraju biti i jednostavno rentabilni za razliku od onih o kojima sam ranije govorio. Kada ste mi replicirali nečega sam se sjetio a vjerujem da mi nećete zamjeriti, što ću o tome govoriti, da bih samo pojasnio koliko je naša željeznica zaostala što naravno nije samo breme naše države nego i države prije. I članovi argentinskog UNPROFOR-a su se slikali sa našim vlakovima.

Izvolite. Pozdravljam tajicu prije svega i njezine pomoćnike. Ali morao bi odmah kazati, evo primijetili ste ovu cijelu raspravu, poznate stanje. Činjenica da svakodnevno i često i na odborima, Odboru za promet, tako i u ovom klupama govorimo o direktivama u ovome slučaju, o željeznici, ali je činjenica opet ću spomenuti da i HŽ infrastruktura i HŽ Cargo i putnički prijevoz ima ogroman broj ljudi, ja ne znam točno, možda ćete vi dati ovaj odgovor, činjenica da imamo čak i subvencije koje su u milijuna, sad prije 4 godine kao što sam kazao su bile manje, sad su veće, a ušli smo u EU. Da li ove direktive uopće imaju smisla ako mi otkad smo ušli u EU, a to je evo 4 godine prošle, u biti imamo sve lošiju i lošiju željeznicu, ali onda bi željeznica bi nama trebala biti strateški vrlo bitna veza i luka Rijeka sa zapadnom Europom, zato nam je bitna i ova zaštiti naše more od luke Koper, to je u biti bit problema.

Prema tome, kao strateški projekti, nije dovoljno samo ove direktive, one možda pomažu, jesmo li mi sposobni mene interesira, odgovor od vas, od ministarstva, šta bi mi svi zajedno u mi u Parlamentu i vi u izvršnoj vlasti, trebalo napraviti lokalnoj samoupravi, da se to promijeni?

Prema tome, tu su nejasne stvari, jednostavno nejasne. Da smo mi ušli u EU, da se povežemo sa infrastrukturom željezničkom EU-a, da budemo središte, čvorište, da koristimo te naše resurse, luke i sve šta imamo, da ih povežemo, i rijeka Dunav, također, ta relacija, da bude to čvorište Hrvatska, da bude najvećeg transporta, najbržega, ali je činjenica, da ću to ponovit prije neki dan smo isto govorili o željeznicama. U Japanu, kad sekundu zakasni, ja to ne želim da se u Hrvatskoj da se dogodi, harakiri napravi, u nas dan, dva kasni vlak. Jednostavno, ali veliki se novac izdvaja, ja ovo ne govorim u namjerama, ne daj bože da netko nešto napravi, ali je činjenica da je tolika neodgovornost, nemar u ove tri tvrtke. HŽ infrastruktura, ne ulaže se, vrlo malo, ništa, ispadaju čavli iz onih šina, HŽ Cargo, znači ovaj dio transporta u padu, a što se tiče putničkog prijevoza i sami vidimo da je tu sve lošije i lošije, da je doslovno došlo da se ismijavaju sa prijevozom, jednostavno izgubili su imidž. Pa to bi trebalo nešto što je najpotentnije prijevozničko sredstvo i za razvoj hrvatske prometne infrastrukture, a to je željeznica.

Sve gore i gore, sve više i više subvencija. Zbog čega takvi rezultati, tajnice? Možete li vi pojasniti šta se događa, da li imamo mi dovoljno stručnog kadra u ova 3 upravna tijela željeznice? Imamo li mi tu ljudi ili su dovoljni oni sami sebi? Imaju li oni odgovornosti prema željeznicama pa prema Hrvatskoj, prema prometnicama, rade li oni šta? I vlakovođama.

Posljednje 4 godine mi padamo, otkad smo ušli u EU. Treba jasno kazati koja su rješenja, vjerojatno EU fondovi, koliko sredstava se koristi, je li se iskoristilo, koliko ima na računu, nije se iskoristilo. To je sad pitanje. Ali ja evo kao zastupnik, jedan od 150 ovdje nas, očekujem odgovore na ta pitanja. Da li ćemo mi postati središte Europe, ono što nam je obećavalo u pred pristupanju u EU, ono šta se ispotpisivalo sad izlazi na vidjelo, i dal i mi imamo mogućnosti i kapaciteta da ta sva financijska namjenska sredstva za ovaj slučaj, za željezničku infrastrukturu, možemo li mi to uopće uzeti, jesmo mi spremili dokumentaciju, da li smo mi intenzivirali sve to što treba intezivirati ili će godine u godinu, od mandata do mandata u ovome Saboru raspravljati uvijek o istim stvarima, o lošoj infrastrukturi, o sporim vlakovima, o vestern filmovima, ne znam. Mislim da je ozbiljna situacija da Hrvatska ima tu ogroman potencijal, i geostrateški, istok-zapad, Rijeka i naše luke povezat, ogroman potencijal. I prema tome, možemo li ga iskoristiti, ne možemo li, na koji način, o tome vi nama saborskim zastupnicima kazati koji su planovi, koliko sredstava imamo mi sad mogućnosti privući i tko će ih usmjeriti. Ili da su ovi samo uhljebljeni ovdje. Ta uprava tijela. Čemu služe?

Prva je uvaženog zastupnika Vedrana Babić. Evo kolega Miro Bulj vi ste stvarno dobro sagledali situaciju u Hrvatskim željeznicama općenito gledajući na sve tri tvrtke. I evo pozdravljam ovu vašu inicijativu da se da novi prijedlog strategije obnove cijele željeznice u pravom smislu riječi. Jer znamo i da od nizinske pruge puno priče niz godina. Govorimo o EU projektu od Zagreba prema Križevcima drugi kolosijek, elektrifikacija, onda popravak pruge prema Kutini i Novskoj, opet sve to ide sporo i više stoji nego što se radi.

Kolega Babić, ja bih se sa vama složio da triba nova strategija i novi model, jer očito ovo do sada nije išlo dobro. Nadam se da naše ministarstvo, izvršna vlast, članovi u odboru da mogu pronaći to rješenje, a poglavito ljudi od struke. Jer Hrvatska je potentna po pitanju strateškom. Ona ima mogućnosti prometa poglavito željezničkog, jer i tako smo bogom i prirodno stavljeni u ovo područje. Međutim, mi tonemo sve niže i niže i sve više i više subvencioniramo sve veće i veće troškove. Moramo iskoristiti te prirodne resurse i taj potencijal geostrateški zajedno sa ovim pustim zakonima koje donosimo, a stanje je sve gore i gore.

Stanje je sasvim drugačije realno. Moramo vidjeti ti kadrovi unutar svih ovih tvrtki u željeznici moramo vidjeti čemu služe, imaju li tu potencijala, imaju li potentnosti, imaju li motivacije štititi, braniti taj naš strateški interes oko željeznice. Ako nemaju tribamo stvari mijenjati i u ljudskom potencijalu, znači najkvalitetnije ljude, a također i naše prirodne mogućnosti ljudi koji su sa strane stručnjaci da se uključe, da se napravi jedna strategija koja će služiti Hrvatskoj na čast, a ne na ovaj način da se izrugujemo sa jednom vrlo bitnom komponentom prometa. Kolega Bulj, evo spomenuli ste mnoge pravce po Hrvatskoj gdje treba ili renovirati pruge, modernizirati itd. Ali nikako da dođemo na onu neuralgičnu točku na koju smo mi u Istri jako osjetljivi. Pa mi nemamo spoj pruge sa ostatkom Hrvatske od nikada. Dakle, tamo negdje osamdesetih godina probijena je jedna cijev tunela i tu je jedina kvalitetna veza Istre sa ostatkom Hrvatske, a tamo negdje '43. godine su donesene odluke o pripojenju Istre matici zemlji. Dakle, u tom pogledu Istra je zaista ostala sirotica jer nemamo veze kvalitetne željezničke sa ostatkom Hrvatske. I sigurno da potencijal Istre u turističkom smislu, gospodarskom smislu puno više bi se razvio da imamo i taj pravac kojega željno očekujemo. I svake izbore da li to bili stranke koji dobiju izbore, da li sa strane HDZ-a ili SDP-a pričaju o drugoj cijevi tunela gdje će biti željeznicom povezana Istra sa ostatkom Hrvatske. Za sada evo idemo prema Zagrebu kvalitetno preko prijateljske nam zemlje Slovenije, dakle preko Ljubljane za Zagreb i ne osjećamo se ugodno u tom smislu. Pa prema tome mislim da bismo i tu trebali sagledati u strategiji upravo i taj pravac za koji držim da je izuzetno potentan i da može puno dobroga donijeti ne samo Istri nego u cjelovitosti Republici Hrvatskoj.

Ali to treba strategija očito.

Žalosno je što iđete priko Slovenije, što morate ići na drugu državu da bi došli do glavnoga grada. Bitna je luka Rijeka. Mislim taj dio triba povezati, to bi bilo nekakvo čvorište i to je hrvatski interes – more, luke, željeznica, prijevoz, turizam. Sve te grane triba implementirati sa jednom kvalitetno osmišljenom strategijom, kvalitetnim vlakovima, kvalitetnom infrastrukturom a ne da to. Mislim stvarno avantura vozit se sa ne čak ni turističkim, nego avanturistički turizam možemo razvijati ako ostane ovakva infrastruktura i sve je gora i gora. Znači od ulaska u EU sve je gora i gora. Znamo da imamo puste diplomate, prijatelje Bruxellesa da se to poziva ovdje sa govornice, ne možeš se više naslušat sve sija, svjetla, sve bajno, zvjezdice. To je činjenica. I mi moramo zajednički osmisliti poglavito struka, da to je tajnica, drago mi je da je ovdje, da ona taj dio pokuša bar odboru prezentirati tu strategiju ako imamo.

E ovako, prvo dio što je uvaženi zastupnik gospodin Žagar, poslovni plan se dakle, donosi prema novoj znači prema primjeni direktive, poslovni plan se u zakonu sada mora donositi svakih 5 godina, odnosno, na 5 godina, postojeći plan, koji mora biti u sklopu sa ugovorom o gradnji, o planiranju infrastrukture, odnosno, mora se temeljiti na nacionalnom programu građenja infrastrukture. I mi smo sada i u ministarstvu predali da se pokrenuli zahtjev, da se revidira taj nacionalni plan, zato što nam on treba biti, izvorni i osnovni dokument, i onda se taj poslovni plan, koji do sad se nije, znači taj petogodišnji plan radio. A upravo kroz ovaj zakon će se obveza staviti da moramo imati taj petogodišnji plan, koji mora biti usklađen i sa Ministarstvom financija, znači on nama dalje govori koje su strateške smjernice, investicije, gdje će biti modernizacija, na koji način održava, znači upravo sve ove točke kroz koje smo sad ovdje se dotakli, zbog kojeg je stanje u željeznička infrastruktura i vremena putovanja, sve što utječe na upravo, na redovito održavanje, same te pruge, znači, ono što se treba shvatiti, jer HŽ infrastruktura, nije građevinska tvrtka nego je ona prometna tvrtka koja prvenstveno služi za promet, prijevoz putnika i tereta. I ono što je najbitnije, kroz taj segment se mora razraditi, dakle, i upravo zato je to dobar dio koncepta poslovnog plana dakle, koji nam mora dati smjernice budućeg i održavanja, buduće strateških investicija i smjernica za dalje. Što se tiče daljnjeg razvoja, što je gospodin Ćosić govorio, dakle, vezano da li ići u smjeru holdinga, na koji način, s obzirom da znamo, da su se, po sadašnjoj direktivi su se podijelile sva ta 3 društva. Odmah da najavim, krenuti će se automatski nakon ovoga u izmjenu ovog zakona, prema Direktivni 2370/16 koja nam jasno govori način kako je usklađenosti zajedničko tržište i koja nam upravo omogućuje sve te mogućnosti za nekakav holding ili daljnji način kako ćemo organizirati ta društva, odnosno, kako ćemo ih okrupniti i način kako bi oni mogli imati zajednički jednu strategiju. Da nemamo, ko što je do sad bilo, da imamo podvojena društva koja imaju svako svoju strategiju, umjesto jednu objedinjenu, pa ćemo vidjeti u tom smjeru. I dakle, upravo ta direktiva, znači čim krenuo s ovim tu, završimo s ovim zakonom, krećemo u usklađivanje zakona sa novom direktivom koja će nam puno toga omogućiti. Dalje, što se tiče strategije, imamo strategiju prometnog razvoja 2017.-2030. koja je sad vršila 8.7. javna rasprava. Sada imamo, dostavlja se mišljenja od različitih tijela iz tijela državne uprave, iz županija, gradova, itd. koje mogu dati svi svoje, znači to je javni dokument objavljen, znači svi mogu dati svoje primjedbe, nakon što donesu primjedbe, primjedbe će se sve analizirati. Ono što su primjedbe i koje će se uklopiti u strategiju, koje će se prihvatiti, biti će detaljno obrazloženi, ono što neće, to će se također detaljno obrazložiti. Ono što vam mogu reći, da je u strategiji sada jasno dati naglasak na razvoj željezničkog prijevoza i željezničke infrastrukture, kad kažem općenito i željezničkog prometa. Što se tiče, spomenuli ste, evo ja sam pokušavala pratiti sve što ste pisali, vezano uz pravce. Postoje vam … [[Govornik se ne razumije.]] to su željeznički teretni pravci, koridori, kojima smo upravo bili i prošli tjedan i u Beču, na razgovorima, pokreću se novi koridori, postoje bivši paneuropski koridori koji su sad postali sastavni dio TNT mreže i širenje mreže na 10 koridor, prijedlog je i moj prijedlog je također bio da se unutra stavi ogranak Vinkovci-Vukovar, upravo zbog nadovezivanja na dunavski koridor i povezivanje, umrežavanje, željeznici integraciji unutarnje plovne puteve. Također, inicijativa je i za Baltik i Adriatic i pokrenuli smo i tu inicijativu. Sastavni dio Mediteranskog koridora jesmo, znači moramo se i u taj dio uklopiti u strateški i kažem, ono što ćete vidjeti strategiju, javno dostupan je dokument, mišljenja se sad prikupljaju. Dakle, strategija se dijeli na ciljeve, na specifične ciljeve i na mjere za postizanje tih ciljeva. To je dokument, odnosno … [[Govornik se ne razumije.]] kako Europska komisija sad rješava i sve ostale druge zemlje članice rješavaju, znači ne morate pisati projektom, imenom i prezimenom pojedinu prugu, ili pojedini nekakav značajan drugi projekat iz unutarnje plovidbe, već gledate kroz ciljeve i specifične ciljeve koji su unutra, a ovdje vjerujete stavljen naglasak na razvoj željezničkog prometa. Kada kažem prometa, mislim i na prijevoz i na integrirani prijevoz putnika, mislimo i na željezničku samu infrastrukturu. I što se tiče restrukturiranja, spomenuli ste društva, Vlada je donijela da se nalaže zaključak, da se što bitnije, što hitnije krene u restrukturiranje samih društava i na taj način će se poboljšati cijela, način model i organizacija društava koje su sada odvojeni, a ono što je kolega zastupnik Babić rekao za vozila, mi smo pokrenuli projekat nabavke vozila, znači, to je 11 dizel motornih i 12 elektromotornih vozila, prema ugovorima koje sad već jesu, imamo 4 komada vozila, evo konkretan broj i Svjetsku banku financira, znači sa 17,40 milijuna eura i 12 komada iz EU fondova sa 62 milijuna eura. Također, pored novih vlakova, planirane su investicije u postojeći vozni park, a izvor financiranja planira se iz Euro Fime, dakle, sveukupno iznos investicija od 10,43 milijuna eura. Tako da se vodi računa i o obnovi i modernizaciji voznog parka, koji bi trebao odgovoriti na to pitanje, da li ćemo ili nećemo imati dovoljan broj voznog parka za prijevoz samog putnika i tereta. S time zaključujem raspravu o ovoj točci, a glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.

Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda, primjenjuju se odredbe Poslovnika koji se odnosi na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe, njihova izvješća primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Uvaženi Josip Salapić, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama. U najvećem dijelu zakon obuhvaća izmjene i dopune odredbi koje se odnose na postupke osnivanja, obnove i dopune zemljišne knjige te postupak pojedinačnog preoblikovanja. Preostale odredbe prijedloga zakona koji su mijenjane i dopunjavane odnose na određena tehnička pitanja koja je bilo potrebno zakonom predvidjeti s obzirom na našu želju da se sustav modernizira i ubrza. Cilj izmjena i dopuna je pojednostavljenje i ubrzanje poslovnih procesa u zemljišnim knjigama kao i uvođenje sigurnosti u pravnom prometu nekretnina te zaštita prava vlasništva. Ostvarenjem učinkovitosti zemljišno-knjižnog postupka, redefiniranjem i uklanjanjem pravnih instituta koji usporavaju postupak, povećanjem broja … postupaka kroz pojedinačno preoblikovanje te postupke osnivanja, obnove i dopuna zemljišnih knjiga postići ćemo veću usklađenost zemljišno-knjižnih podatak i stvoriti pretpostavke za prelazak na elektroničko poslovanje. Zbog povećanja broja postupaka osnivanja, obnova i dopuna zemljišnih knjiga, a zbog nedostatka potrebnih kapaciteta za provođenje navedenih postupaka na sudovima predložena su i neka nova rješenja kojima bismo nadomjestili nedostatak sudskih službenika u tim postupcima. Slijedom navedenoga, izmjenama Zakona o zemljišnim knjigama predlažemo da se u sudske savjetnike i suce postupke osnivanja, obnove i dopune zemljišnih knjiga može obavljati ovlašteni zemljišno-knjižni referent. Trenutno na sudovima provodimo 77 postupaka osnivanja i obnova zemljišnih knjiga dok na osnivanje ili obnovu zemljišnih knjiga čeka 91 katastarska općina. Razlog donošenja izmjena i dopuna zakona je između ostalog i dinamičnost promjena u zemljišno-knjižnome sustavu prije svega u poslovnim procesima u organizaciji rada utemeljenog na novim informatičkim rješenjima, a novonastale poslovne procese, organizaciju rada i informatičku tehnologiju bilo je nužno pravno definirati kako bi se iste mogle primjenjivati u novom pravnom prometu. Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče. Pa naravno da osobno pozdravljam ovakav zakonski prijedlog jer smatram da su svi pomaci i sva kvalitetnija rješenja po pitanju ove tematike dobrodošla i padaju na plodno tlo. Ovom prilikom želim naglasiti problematiku koja često kočničar u razvoju osobito moga kraja. Riječ je o zemljišnim knjigama koje se nalaze van snage odnosno o neusklađenosti zemljišno-knjižnih i katastarskih registara odnosno podataka. Evo konkretno na području Zemljišno-knjižnog odjela Ogulin sve do nedavno van snaga je bilo čak 17 od 34 zemljišne knjige, znači okruglo 50% Danas je ta situacija nešto bolja ali još uvijek 12 zemljišnih knjiga je van snage. I upravo ovakvo stanje na terenu nam otežava i koči kako gospodarski razvoj tako i rast jer kada se pojave i određeni investitori koji su spremni uložiti u razvoj bilo primarne poljoprivredne proizvodnje, bilo određenu industrijsku proizvodnu i kada mogu birati između područja koja imaju riješene imovinsko pravne odnose i onih koji nemaju kao što je kod nas to slučaj, uglavnom se odlučuju za one prve i naš kraj zaobilaze i širokom luku. Slična je situacija i sa lokalnim stanovništvo koje kada bilo da želi okrupniti svoja poljoprivredna nekakva područja za primarnu poljoprivrednu proizvodnju ili želi aplicirati prema nekakvim europskim fondovima, potporama ili poticajima nailazi na niz problema. Zato me konkretno zanimaju dvije stvari ako mi može možda dati odgovor. U prvo redu postoji li definirana dinamika sređivanja zemljišnih knjiga odnosno možemo li znati okvirno kada će doći do otvaranja odnosno do osnivanja onih zemljišnih knjiga koje su trenutno van snage.

Mi ćemo do jeseni znati, ovo je prvo čitanje ovog prijedloga zakona, dakle ne radi se samo o tehnologijama koje želimo uvesti u postupak nego se radi o ljudskim kapacitetima. Mi smo nažalost ograničeni financijskim sredstvima pa za sada se pokrivamo sa sustavom zaposlenika unutar Ministarstva pravosuđa te raspoređivanjem ljudi koji rade u sustavu.

Ne. Otvaram raspravu. I prvi će biti Klub nezavisnih zastupnika HSU-a u ime kojega će govoriti uvažena zastupnica Anka Mrak-TAritaš. Izvolite. Hvala lijepo. Pred nama je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama. Riječ je o zakonu osnovni zakon je iz '96. godine pa imate prilike tamo i prijelaznim i završnim odredbama vidjeti koliko puta je mijenjan i koliko puta je ovaj zakon doživio promjene. Od '96. do 2017., dakle ovih 21 godinu se u Hrvatskoj desilo puno toga. Ja pohvaljujem uvijek ministarstvo kada odluči ići u dva čitanja jel u dva čitanja imamo priliku raspraviti i definirati određene stvari pa je to izuzetno dobro, no međutim ovaj zakon otvara i onaj problem koji mi u Hrvatskoj imamo. Mi u Hrvatskoj imamo problem koji ne traje od jučer koji traje dosta dugo, to je problem katastra i gruntovnice. I u obrazloženju zakona je i predlagatelj rekao jednu činjenicu, a to je do sada bez obzira što smo i imali napore vezane uz to da je otprilike 5% katastra i zemljišnih knjiga međusobno usklađeno te je tih 5% usklađeno kroz period od 14 godina, a to znači da bi bilo napravljeno sve trebalo bi nam još 266 godina, ako recimo 2014., 2017. još nešto napravljeno možda 265 godina i to je situacija koju imamo. Ta situacija koju imamo nije slučajna jer je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja gdje se posebno vodio katastar a posebno se vodila gruntovnica. I ne trebamo pri tome zaboraviti procese koje smo imali. Pa kada je riječ o gruntovnici i kada uzmete povjesnicu u gruntovnici vidite da se tamo u principu vlasništvo nije upisivalo. I kada je riječ o gradu Zagrebu i kada imate recimo ulicu Pisavlje, to vam je ulica koja vodi od Savske pa do Televizije i kada uzmete gruntovnicu još uvijek su stari gruntovni vlasnici i ništa tu nije promijenjeno. Ono što svatko od nas za svoju nekretninu se susreo i s jednim i s drugim procesom, pa kada imate katastar, katastar osim oblika i veličini građevne čestice odnosno bilo koje katastarske čestice vodi i onaj posjedovni list. Iz posjedovnog lista imate stanje kulture i imate onog koji je posjednik, a zemljišne knjige, odnosno gruntovnica vodi vlasništvo. Ja cijenim napor koji je napravljen kroz ovu izmjenu i dopunu zakona. Ovaj napor je napravljen iz razloga da se mogu raditi različite vrste usklađenja za jednu gruntovnu česticu, odnosno za jednu česticu i da se mogu raditi ispravci u zemljišnim knjigama. Jer ono što smo mi imali i što nam je bio cijelo vrijeme problem je sljedeći. Ja ću to probati plastično opisati. Katastar radi ono što su nekad i kada uzmete neke stare zakone zašto su bili zaduženi geodeti, geodeti su bili zaduženi zapravo da definiraju oblike i veličine čestice. Pri tome Hrvatska ima dva katastra, jedan je austrougarski a drugi je talijanski, pa je tu već razlika i na različite načine se vodi. A dakle oni koji su se bavili gruntovnicom rješavali su vlasništvo. I tamo negdje od '45. pa do '94.-tih, '95.-ih godina se zapravo sve evidentiralo u katastru. Na gruntovnicu su svi zaboravili, eventualno su se u gruntovnicu zaista stvari koje su se trebale upisivale. Tamo '94.-te, '95. počeli smo to sređivati i nalazimo se točno tu gdje se nalazimo. Između ostalog i bio je još jedan projekt koji je još uvijek na snazi gdje zajedno Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, odnosno državna geodetska uprava, projekt Svjetske banke objedinjenja. I jednako tako je bio i taj ZIS projekt koji je dosta napora bio, no međutim taj projekt je dobar kada dva točna podatka imate onda i rezultat toga je sljedeći točan podatak. No međutim ako imate jedno stanje u katastru, da ne kažem i kada je riječ o veličini čestice, a drugo stanje u gruntovnici, onda iz dva netočna podatka dobijete naravno netočni podatak. Do sada vam se to radilo na sljedeći način. Ima 3600 katastarskih općina u Hrvatskoj. I sada krenete snimati jednu katastarsku općinu i snimate sve i građevinsko područje i poljoprivredno područje. I onda se napravi, naravno naruči se elaborat i elaborat se radi 3, 4 godine, 5, radi se izlaganja, izlaganja traju opet godinu, dvije i onda kada krenete to provoditi u katastar i gruntovnicu dođete do čega? Do toga da se kroz te godinu, dvije promijenilo ono stanje koje je bilo snimano, da ono što je proveo katastar više ne možete provesti u gruntovnici i dolazite do velikih problema. Jedna od mogućnosti rješavanja je sustavno pa da rješavate dio po dio zemlje a jedan rješavanje je pojedinačno. Mi smo se dosta dugo zalagali za sustavno, ja osobno mislim da kada se nađete pred tako velikim problemom da trebate dati mogućnost da se rješava pojedinačno. Jednako tako Hrvatska ima jedno 5,5% izgrađenog građevinskog područja, ukupno nekakvih 7% planiranog građevinskog područja i zalagali smo se za to da prvo i osnovno treba biti vezano uz građevinsko područje jer su tamo gdje su investicije, odnosno tamo gdje su investicije da se napravi. Ove izmjene i dopune zakona su dobar korak naprijed jer daju mogućnost formiranja knjiga po ubrzanim postupcima. Pri tome ne smijemo zaboraviti da mi imamo dio Hrvatske gdje su nam zemljišne knjige spaljene, gdje je pogotovo na području Slavonije, na području koje je bilo po, koje tek je vraćeno '95. da su te zemljišne knjige i bile i spaljene i otuđene su. Ovo daje mogućnost kako da se zemljišne knjige osnuju iz jednostavnog razloga. Mislim pitanje koje si moramo postaviti svi mi zajedno, koji investitor će doći u Hrvatsku ulagati, kada uzme bilo koju tvrtku i kada mu kaže, daj ti meni izvadi papire za zemljište a taj mu izvadi jedne podatke za katastar, jedno posjedovno stanje u katastru, drugo stanje u gruntovnici, na terenu stanje koje ne odgovara ni katastru ni gruntovnici nego treće stanje, šta će taj ozbiljan investitor reći? Reći će dajte vi to sebi sredite. 5% Hrvatske smo sredili u 14 godina i treba nam još 250 godina da sredimo to. To je odgovor koji iz ovog ide. Ja zaista mislim da je ovo korak naprijed i ove izmjene i dopune su dobre jer su korak naprijed. Meni se čini i prema mojem iskustvu koje imam sa zemljištem da smo zreli za jednu drugu situaciju. Pri tome ja ne mislim da treba fizički objedinjavati katastar i gruntovnicu ali mislim da svatko treba voditi svoj dio posla, da kolege u katastru zaista trebaju raditi snimanje zemljišta, da kolege koje rade u gruntovnici zaista trebaju raditi sve vezano uz vlasništvo. Čak nije ni sporno da li je to na jednom ili dva mjesta ono što težimo, težimo e-Hrvatskoj, težimo da podaci budu naravno i javno dostupni svima ali i ono što je važno, važno je da se radi jedan postupak. Mi vam sada imamo sljedeću situaciju. Imate problem u katastru i sada krenete rješavati problem u katastru, naručite geodetu, geodet vam napravi geodetski elaborat, odnosno projekt koji je potreban i onda on radi svoj upravni postupak. I onda taj upravni postupak traje, traje, traje, završi se, dobijete rješenje, na rješenje vam se žale susjedi i evo vama 4, 5 godina i vi ste to riješili. I taman, mislili ste riješili ste sve, iz katastra krenete u gruntovnicu i u gruntovnici ide priča ispočetka. Ove izmjene i dopuna zakona daje mogućnost pojedinačnih slučajeva, daje mogućnost bržih slučajeva, daje mogućnost da zajednička izlaganja budu za katastar i gruntovnicu iako to dosada nitko nije sprječavao, i daje mogućnost da određene stvari rade referenti. I mislim da je to apsolutno dobro i u odnosu ima te odredbe članka koji govori u određenim situacijama kako se to radi. No međutim, ovo je samo jedna mala izmjena, mislim da smo spremni a to je i u ovoj rekonstrukciji Vlade bilo najavljivano, za jedna zakon koji će definirati i katastar i gruntovnicu i ono što je najvažnije, za jedan postupak. Dakle, manje je važno da li je na dva mjesta jer to ćete vrlo brzo napraviti i uvijek je to blizu jedno drugog, ali je važnost postupka da ne gomilamo upravne postupke, da nemamo puno upravnih postupaka nego da imamo jedan. I naravno, da interes treba biti tamo gdje se rješava odnosno interes zemlje bi trebao biti ono što je planirano za građevinsko područje jer tu i očekujemo investicije i očekujemo ulaganja. Mi u Hrvatskoj, ja vam samo mogu spomenuti primjer koji smo imali, koji je pokazao Hrvatsku u lošem smislu, odnosno pokazao zemlju koja ipak ne vodi računa o svom zemljištu, to vam je primjer Mljeta. Na Mljetu se točno to desilo da zbog nesređenog stanja u katastru, gruntovnici, vlasništvo je općina Mljet prodala zemljište, da bi se iza toga uspostavilo da nije mogla prodati općina nego je mogla prodati država, i tu naravno je nastala slika Hrvatske, ružna slika vezano uz investicije. Nema nikog u ovoj sabornici bez obzira da li sjedi centralno, lijevo ili desno koji se neće zalagati za investicije. Mi investicije možemo privući jedino ako se ozbiljno i odgovorno ponašamo. A možemo privući jedino ako imamo propise vezane uz zemljište tako da situacije koje u zemljištu nemamo riješene, imamo mogućnost riješiti brzo. Ali dobro, ajmo korak po korak pa će i to biti iskorak naprijed, ali sustavno trebamo riješit. Primjeri pokazuju sve, svi se vozimo autocestom, i znamo recimo onaj prateći uslužno objekt koji pogled ima Skradin. Kad uđete u gruntovnicu, tamo je još uvijek stari vlasnik. I taj vlasnik je pitanje dana, može lijepo doći, staviti rampu i reći društvo moje, ovo je moje zemljište. Njemu je to zemljište i plaćeno, i cijeli proces je koji je trebao biti odrađen, odrađen, ali nije odrađen u katastru i nije odrađen u gruntovnici. Kad uzmete katastar još uvijek je tamo nešto malo riješeno, ali nije do kraja, ali kad uzmete gruntovnicu, tamo su još uvijek bivši vlasnici, a nije vlasništvo RH. Stoga, ovo je jedan od zakona na kojem točno možete vidjeti kakvo stanje nam je, ovo je jedan iskorak jer daje mogućnost bez da krenete sa svim izmjerama, daje mogućnost kako definirati zemljišne knjige tamo gdje ih nema ili su uništene ili uopće ne posjedujemo za to, daje mogućnost kako se u gruntovnici nešto brže treba riješiti, daje mogućnost jedinstvenog postupka ali to je samo jedan dio. Mislim da smo i da jasno treba reći da smo spremni za cjelovitu reformu vezanu uz katastar i gruntovnicu a ta cjelovita reforma mora biti definirana jednim zakonom. ZIS je dobar program, odličan je program, ali to je program koji s dva točna podatka dobijete slijedeći točan podatak. Za netočne podatke, ne. Ovo pokazuje još jednu činjenicu koju smo mi ukazivali i ukazivat ćemo. Ljudi moji, mi nekretnine nemamo evidentirane, pritom govorim o zgrada, i pitanje je uopće provedbe tog zakona ali to će biti tema za jedan drugi put. Klub nezavisnih zastupnika još ja se nadam, kratko vrijeme, i HSU-a će podržati ovaj zakon u prvom čitanju, i mislimo da s tim treba ići jer je dan iskorak naprijed, no međutim zaista je apel s ovog mjesta, sjesti zajedno Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i probati doći do jednog zakona na način da imamo jedna postupak za rješavanje problema koji imamo u katastru i gruntovnici.

To je nevjerojatno kako ćemo mi sad to riješiti. To je problem, znači na terenu, zakonu daju nekakve korake, potiču nas, možda je pozitivan zakon, vi ste stručni, sigurno je korak naprijed, ali je to u stvarnosti kako riješiti te čestice koje su usitnjene, di ljudi ne mogu u prostoru uopće ništa, čak ne mogu ni poljoprivredu više koristiti zbog velikog broja vlasnika, a kamoli neka investicija ili prostorno uređenje na način kako bi bilo omogućeno da bude građevinsko zemljište.

Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Kolega Bulj, zaista mi imamo ono što je i dosta važno za reći, dva katastra. Jedan katastar vam je austro-ugarski, drugi je talijanski. Austro-ugarski katastar recimo, imate istu česticu zemljišta i kući, a talijanski katastra to drugačije definira.

Nisu se upisivale iz jednostavnog razloga što je to u jednom trenutku ljudima čak bilo i financijski skupo. I mi se danas nalazimo tu gdje se nalazimo i pokušavamo iz toga izaći na različite načine van. No međutim, ja sam sigurna u jednu stvar, a to je da to treba biti jedna od velikih reforma, jednih velikih projekata države i da mora biti taj jedinstveni zakon, jedinstveni postupak i probati srediti, hajmo srediti i građevinsko područje pa da imamo to sređeno. S tim što morate znati da ima nekih kad je riječ o nekretninama koje sam spomenula ima nekih općina koje su same neke stvari isfinancirale iz jednostavnog razloga što im se to isti čas vratilo nazad. U trenutku kad su isfinancirale novi snimak pogotovo nekretnina, naplaćivale komunalnu naknadu ispostavilo se da se njihov doprinos vezan uz komunalnu naknadu povećao 70 do 80% jer su isti čas vidjeli koji je to rezultat. Ali to ne mogu svi. I moramo bit svjesni da od 556 općina i gradova to ne mogu svi. To ne možemo prepustiti njima, ali država se za to treba pobrinuti. I treba se pobrinuti na način da shvati da je to jedan veliki projekt, da u taj projekt uđemo

Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Prije svega kao što je i predlagatelj naveo, odnosno predstavnik predlagatelja naveo ono sređuje uočenu problematiku iz prakse u zemljišnim knjigama na način da osigurava prije svega bržu provedbu. Također uvažava napredak tehnologije i elektroničkih sustava, te omogućava njihovu primjenu u zemljišnim knjigama, te postavlja preduvjete za sređivanje razlika između katastra i zemljišnih knjiga.

Naime, ono što je bitna promjena ovog zakona je da da se sada uz savjetnike i suce pojedince omogućava i ovlaštenim referentima, zemljišno-knjižnim referentima, a i onima koji nisu ovlašteni postupanjem po predmetima što bi trebalo svakako ubrzati postupke donošenja odluke jer znamo iz prakse da zbog određenih statističkih zahtjeva suci prije svega rješavaju određene postupke prije svega iz predmeta nasljeđivanja dok ove koje malo duže traju stoje sa strane. Ja bih svakako ovdje htio da se možda i tu iznađu sredstva kako bi se upravo tim referentima, ali i cjelokupnom osoblju što smo imali i određenu raspravu na odboru osigurala sredstva da zbilja se poveća broj ljudi koji rade na rješavanju samih predmeta. Dakako tu je i pitanje različite sudske prakse što se tiče samih prigovora, odnosno žalbi na takva rješenja dok pojedini sudovi određene prigovore rješavaju u prvom stupnju kod istog suca koji je donio rješenje. Neki odmah to šalju na drugostupanjski sud, dok neki sudovi i žalbe, samo žalbe se šalju na drugi stupanj, a dok neki sudovi i prigovore i žalbe odmah šalju na drugostupanjski sud. Naravno da u tome svemu se produžuje sami proces.

Izvolite. Kolegice i kolege, znači o.k. uvodno klub SDP-a će podržat donošenje ovog zakona. Svaka promjena na bolje, a ovo je svakako promjena na bolje je dobra stvar. Neće. Hoćemo li se približit rješenju? Hoćemo, ali bojim se samo mali koračić. Ako gledamo već sam, dakle ja ću reći nekoliko tehničkih stvari, onda ću reći neke stvari koje mislim da trebamo reći. Prvo ovo je mislim 11 izmjena zakona, možda griješim 10 ili 11 i sigurno da je zakon već zreo da zapravo razmislimo i strateški gdje hoćemo ići. Jer kad nešto mijenjate 10 puta onda to znači da idemo pomalo, krećemo se, krećemo koračić po koračić ali to nemamo strateški smjer. Drugo, ovo ću vam sad staviti kao primjedbu i molio bih da do drugog čitanja se ispravi. Znači, mi ovdje govorimo o 5% usklađenosti od 2000. do 2014. Mi smo sad polovica 2017. Dakle, hajmo za drugo čitanje ministarstvo da nam da podatak tri godine friški pa da onda vidimo i usporedbu koliko se, da li se išta u te tri godine, tri i pol godine pomaknulo pa da vidimo gdje smo. Jer izlazi sad sa prijedlogom koji ima podatke iz 2014. nije dobro. Dakle, to treba, to jednostavno treba, ovo je jedna sugestija koja Imate članak 6. stavak 6., znači imate postupak osnivanja i obnove zemljišnih knjiga provest će se ako Zemljišni sud i tijelo nadležno za katastar ustanove da bi bilo bolje ga provesti. Sad parafraziram. Moje je iskustvo kad stavite dva tijela jedno radi po, zapravo po upravnom postupku, drugo je u sudbenom da zajedno procijene što će i kako će, neće procijeniti nikad. I tu je problem i mislim da bi se tu trebalo i tu i svugdje drugdje jasno definirati tko će odrediti. Jer ovdje imamo nekakvu paralelnu nadležnost koja će biti konkurirajuća i koja zapravo u praksi može dovesti do blokade. Samo da se razmisli o tome. Članak 12. stavak 5. to sada govorimo zapravo i o stratešku opredjeljenju, ja ću ga ovdje istaknuti kao tehničko. Kažemo, ako nije moguće utvrditi vlasnika, upisati će se RH. Da li želimo da se upisuje RH ili možda jedinica lokalne samouprave? To je jedna strateška stvar. Mi smo do sada u pravilu upisivali RH. Tu je ovaj problem, što je kolegica Mrak-Taritaš rekla oko Mljeta. To je to. Tu čak i nije bio problem u katastru zemljišne knjizi, nego u promjeni zakona. Da li ovdje želimo ići na to ili možda želimo početi spuštati na lokalnu samoupravu, koja je na terenu, koja zna, koja će možda te nekretnine staviti bolje u funkciju. Ono jedna stvar da se razmisli, ali ona nije samo za vas, ona je opće za nas kao saborske zastupnike. Znači, strateški, da li želimo da ono što nema vlasnika ide RH, a nažalost, do sada je Republika pokazala da se ne brine dobro o tome ili ćemo ići spuštati na lokalnu samoupravu. Ja sam zato da se spušta na lokalnu samoupravu. Pa ajmo dat, gradovima, općinama da upravljaju tim nekretninama. Koliko će toga biti ja ne znam, ali to može biti jedan dobar pomak. Dakle, čitav niz drugih stvari, razgovarali smo danas prijelazne i završne odredbe, pa neću ovdje sad ponavljati, ali to smo i na odboru rekli, znači ja bih predložio da se ispita mogućnost, da se odredba ovog zakona primjenjuje na postupke koje su u tijeku, ako ih to ne bi usporilo.

I to je nešto što sam htio istaknuti ovdje kao stvari koje se tiču samog zakona. Međutim, načelno i govorila je evo kolegica Mrak-Taritaš i drugi su govorili o tome, što god mi radili, dok ćemo imati 2 paralelna, istovrijedna postupka, od kojih je jedan sudski a drugi upravni, mi se pomaknuti nećemo. I tu nema rješenja. Ja znam, neki zagovaraju prednost katastra, neki zagovaraju prednost zemljišne knjige i ja ću se uvijek, ali možda zato što sam pravnički određen, opredijeliti za prednost zemljišne knjige. Zašto? Jer se u zemljišnoj knjizi rješava vlasništvo. I tradicijski katastar treba biti tehnička služba i potpora tome, jer vi samo u zemljišnoj knjizi možete zasnovati vlasništvo, to su one stvari koje su bitne. Naravno, vi to ne možete napraviti ako niste odredili zemljište i utvrdili kulturu itd. Ali, nikako mislim da ne bi bilo dobro, kad bi se išlo na stvaranje nekakve upravne agencije, gdje bi se ovo izvuklo sa sudova. Dakle, to po meni može ostati na sudovima, ali na način da katastar bude tehnička služba gruntovnice. Tada, ZIS koji je zapravo u pozadini ovoga, to je zajednički informacijski sustav i on može doći do punog izražaja i zapravo može doći do jednog relativnog brzog rješenja. Ali, ponavljam, dok budu sudski postupak i upravni paralelni i dok se ne zna koji je, uvjetno rečeno važniji, mi se nećemo pomaknuti. Ono što je zakon daje odlično, to je i mogućnost da se po tom zajedničkom informacijskom sustavu, uparuju podaci i to je jedan strahovito bitan iskorak. I ja vjerujem, dakle prema podacima koje smo mi radili i izračunima, prije 2 godine, ovaj postotak od 5%, će skočiti preko 60% kad se ti podaci upare. Mislim da smo mi bili na nekih 67%, ali to ćete izračunati pa ćete vidjeti. Zašto? Jer vi na čitav niz stvari imate, neznatna odustajanja koji vam blokiraju upise. Jedno, ne znam, Trg Petra kralja Krešimira 4, piše u gruntovnici, u katastru piše Krešimirov trg. Ista je stvar, ali to se ne može upariti. I morate promijeniti i morate povući postupak. I ovaj zakon, će dati mogućnost da se te koliko ja shvaćam, tako smo bili zamislili da se te stvari tehnički riješe i ubrzaju. Tamo gdje je malo odstupanje u zemljištu, pa zašto blokirati sve ako se radi o neznatnom odstupanju. Ponovno nešto što možemo upariti. Dakle, gdje god možemo maknuti problem, na način da ispravimo taj nekakvo tehničko odstupanja, to je odlična stvar. Sporni ili katastarski, zemljišno knjižni i onda se oni mogu rješavati. Dok god je to 90%, to se ne da riješiti. Dakle, naši postupci, kakve imamo, oni mogu se nositi sa pojedinačnim predmetima, ne mogu se nositi sa ovakvom masom. I zato ovaj zakon daje upravo mogućnost da se to napravi. I to je jako dobra stvar, samo kažem, moramo iskoristiti. Sljedeća stvar, treba razmisliti i ja sam se onda zalagao za to, mi smo imali Agenciju za legalizaciju, zašto ne bismo imali posebno tijelo koje će raditi ove postupke. To se sad vraćam na ono tko će raditi, tko neće. Ali vi ćete se u provedbi vrlo brzo sresti sa sljedećim, a to je da plaće mogu ići samo iz državnog proračuna. I što se onda dogodi. Vi imate jednu jako bogatu općinu, nije bitno Opatiju, koja je voljna sve sama financirati, ali vi to ne možete uzeti, ne možete uzeti, jer oni mogu platiti samo dnevnicu, mogu samo kupiti kompjutere itd., ali ne mogu platiti rad ovih ljudi. Jednostavno to ne ide, jer su državni službenici i ne može ih platiti nitko izvan. I vi tu imate silan problem, jer bi bilo izuzetno dobro, kad bi se našao način, da te općine mogu od financirati koje imaju, a onda ona sredstva koja nikad nisu dovoljna, vi možete usmjeriti na one općine koje zapravo nemaju dovoljno. I tako dođete do nekog poravnanja i možete napraviti iskorak. Zato i onih 90 postupaka čeka. Oni čekaju isključivo zbog novaca. I onda vam se dogodi da se mjerenje napravi ove godine, postupak krene za 4 godine i to mjerenje više ne valja. Bačeni su novci, lokalna samouprava je bacila novac ili država u nekim slučajevima, u pravilo lokalna samouprava. Dakle, to su neke stvari gdje možemo i gdje vjerujem da možemo i kroz raspravu i zajedničkim radom zbilja napraviti iskorak jer on nam je svima u interesu. Zemlja će ići naprijed kada se sredi zemljišno-knjižno stanje što god mi govorili. Ono je sređenije nego što je bilo i sve su dobri pomaci i svi možemo statistički dokazivati da smo mi ko ministri, državni tajnici dobro odradili posao, ali je činjenica da niti naši građani, niti oni koji hoće investirati nisu zadovoljni. Dok oni nisu zadovoljni mi nismo dobro odradili posao, ovaj Sabor nije odradio dobro posao, Vlada nije dobro, nijedna. I tu je jedan iskorak koji možemo probati napraviti. Evo sve sugestije one su u najboljoj namjeri, mi svakako podržavamo u prvom čitanju. Mislim da je dobro da se sada provede dodatna rasprava, ima se vremena, je da je ljeto, ali svejedno da se napravi jedan kvalitetan iskorak ali da se strateški počne razmišljati kako ćemo mi ta dva postupka spojiti. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku gospođa Mrak-Taritaš. Kolega Miljenić, mi kada smo zajedno bili u istoj vladi onda smo jako puno vremena proveli razgovarajući o tome i ima nekih stvari gdje smo se usuglasili i ja isto mislim da to mora biti postupak koji je na sudovima iz jednostavnog razloga što je jednostavniji i brži. Ali nije to tema. Tema je nešto što ste vi spomenuli što se dosta često spominje u ovoj sabornici, a to je decentralizacija. Ja apsolutno mislim da tamo kada se ne može utvrditi vlasništvo da to treba biti vlasništvo jedinica lokalne samouprave, a ne vlasništvo RH, zato što će se jedinice bolje brinuti o tom vlasništvu i bit će puno korisnije nego kada je to RH. Jednako tako kada je riječ o tom projektu ima općina i gradova koje su spremni to financijski, ali i oni koji nisu. Prema tome, ovo je jedno od stvari gdje možemo razgovarati o decentralizaciji jer sam sigurna da se možemo složiti i vezano uz te jedinice lokalne samouprave to bi trebalo biti njihovo vlasništvo i to je jedan od prijedloga predlagatelju da možda o tome razmisli. No međutim između ostalog vi ste i spomenuli da ovaj zakon daje mogućnosti nekakvih sitnih izmjena pa obzirom da će u gradu Zagrebu sigurno biti izmijenjen naziv jednog trga u jedno drugo ima onda zahvaljujući ovom zakonu će se moći ja pretpostavljam brže riješiti katastar i gruntovnica jer u protivnom će tu biti ponovo nesklada jer će biti stvarno stanje naziva tog trga, a drugo stanje u katastru, a ne znam koje će biti u gruntovnici pa ovaj zakon će omogućiti da to brže riješimo. Što god se dogodilo s promjenom imena trga istina će ostati ista, a to je da je antifašizam bio apsolutno dobro, a ono drugo apsolutno zlo. Dakle to se ne da promijeniti ni imenom ni ničim drugim. Slažem se ovdje i oni ko god rade to rade krivo, rade krivo na štetu RH i to će se pokazati s vremenom. Međutim nije tema. Ovdje i to se slažem potpuno s vama, ovo je prilika za drugačije strateško razmišljanje, zato sam i rekao, jedno je razgovarati o zakonu ove tehničke stvari, ali strateški. Ajmo počet s tim da ako ne znamo čija je imovina, čije je vlasništvo ajmo to dati lokalnoj samoupravi. RH se dokazala do sada u svim vladama da ne upravlja dobro imovinom. Lokalna samouprava od nje njezini građani to očekuju. Ona ima silne terete, ajmo mali korak, mali korak kada ne znamo čije je. Ajmo dati lokalnoj samoupravi. Ajmo napraviti to kao jedan pomak u razmišljanju. Idemo se zajednički dogovoriti oko toga. To je nešto, neće se puno promijeniti jer takve imovine u ovom trenutku neće biti puno, ali šaljemo drugačiju poruku, šaljemo poruku lokalnoj samoupravi, trudite se i radite za neke stvari i nešto imate od toga. Jer kod nas je kada govorimo o decentralizaciji to je ono najgore, dajemo lokalnoj samoupravi puno obaveza, ne dajemo sredstva, a što je najgore, ne dajemo cilj. A cilj mora biti da vi okrupnite nešto i da možete građanima reći ja sam to ostvario, s tim možemo bolje živjet. Evo to je jedna, ali ja znam da je to strateški, ovo o čemu vam govorim neće biti lako progurati ako se odlučite jer to je drugačija paradigma. Do sada smo svi imali jednu, ajmo razgovarati o drugoj. Da, da, tako je kolega vi govorite ja slažem tamo gdje je nova, nova je i idemo pokušati to promijeniti.

Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Teško je govoriti sada nakon svih govornika, zaista puno toga je ovdje rečeno i puno inovativnih i dobrih prijedloga za budućnost. Ali evo ja ću probati ukratko reći nekoliko riječi. Nastojat ću da se puno ne ponavljam. Dakle, reforma zemljišnih knjiga i katastra provodi se kontinuirano duže vrijeme kako je ovdje i rečeno, a ustvari cilj je vrlo jasan, da se uspostavi moderan, efikasan, transparentan sustav vođenja zemljišno-knjižnih i katastarskih podataka u elektroničkom obliku što će sigurno i svi pomaci koji su se dosada napravili utjecali na to, ali će i svi koji se u buduće budu napravili utjecati na to da sudstvo bude efikasnije, da se brže može doći do podataka i da na taj način budemo svi skupa kvalitetniji servis našim građanima, a prije svega investitorima. Ono što je bitno reći za ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona da se time nastavlja provedba reforme zemljišnih knjiga i katastara na način da se u zakon implementiraju novi pravni instrumenti koji su definirani dovršenjem projekta donacija EU IPA 2008. i IPA 2010. Dovršenjem tih projekta otvorna je mogućnost uspostave digitalnog poslovanja u svim poslovnim procesima zemljišno-knjižnog prava, a time i potrebu uređenja cjelovitog pravnog okvira poslovanja u zemljišno-knjižnim sudovima. Značajna je novina mogućnost pojedinačnog preoblikovanja zemljišne knjige bez potrebe provođenja dugotrajnih i skupih katastarskih izmjera što je vrlo pozitivno. Stvaranjem ustvari pravnog okvira za postupanja u pojedinačnom preoblikovanju zemljišnih knjiga i katastra te implementacijom IT aplikacija poslovnih procesa u zemljišno knjižni sustav očekuje se ustvari usklađenje zemljišno knjižnih i katastarskih podataka u kraćem roku. Ono što je također važno, osim bržih procesa doći će i do financijske uštede. Novina je također da se određuje ovlašteni zemljišno knjižni referenti, da samostalno sudjeluju u postupku osnivanja obnove i dopune zemljišne knjige s izradom nacrta zemljišno knjižnih uložaka bez potrebe da te postupke vode suci ili sudski savjetnici kojih i inače nema dovoljno za te vrste postupaka pa će se i na taj način ubrzati rješenje svih postupaka koji čekaju. Za provedbu ovog zakona ne očekuje se da su potrebna dodatna financijska sredstva. I ono što želim reći klub HDZ-a će podržati ove prijedloge zakona ali također se slažem i sa svime onim što je ovdje predloženo tijekom rasprave kao neka nova rješenja. Evo budući dolazim također iz lokalne samouprave gdje sam radila 10-ak godina, mislim da bi zaista bilo dobro da se razmisli o tome da se više jednostavno nadležnosti oko upravljanja imovinom koja eto ponekad se i ne zna čija je, pa nije upisana čak ni država na nju, da se jednostavno povjeri i da na brigu lokalnoj samoupravi jer će ona vjerojatno biti brža i efikasnija u stavljanju takve imovine u funkciju nego što to može država.

Sjećam se vrlo dobro da smo tražili određene stvari vezano za te zemljišne, oni uopće nemaju zemljišnih knjiga.

Ja pak dolazim iz grada Karlovca gdje smo mi na ovom problemu sređivanja zemljišnih knjiga i katastarskih podataka napravili zaista puno i dosta toga je i isfinancirano iz sredstava fondova.

Izvolite. Zahvaljujem se gospođi Anki Mrak-Taritaš, gospodinu Miljeniću, Mariji Jelkovac i gospodinu Čuraju na svemu onome što smo mi danas i na Odboru za pravosuđe raspravljali ali i iz vaših rasprava da ne ponavljam, puno je toga rečeno. Dakle mi ćemo, imamo vremena do jeseni, sve ove konstruktivne vaše prijedloge razmotriti. Naravno da smjernice su ovisne i o cjelokupnoj viziji politike Vlade ali ovo o čemu se mi slažemo a to je da pitanja ćemo svakako otvoriti, postupak pokušati ubrzati. Mene je zanimalo zašto je samo ovih 5% kada je gospođa Mrak-Taritaš govorila, jer je u bazu podataka ušlo samo potpuno obnovljene katastarske općine a ovo što ide pojedinačno preoblikovanje to da možemo dozvoliti upis u katastar to bi bilo oko 30% Tako da nekakva vizija do 2020. godine ako uspijemo sa ovim postupcima pojedinačnog preoblikovanja to bi moglo doći i do 50%, što bi bio veliki uspjeh u odnosu na cijelu intenciju zakona i još ovi smjernice koje želimo zajedno provesti.

Materijal je dostavljen svima. Raspravu su proveli Odbor za pravosuđe i Odbor za ravnopravnost spolova. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik podnositelja dati dodatno obrazloženje? Gospodin Salapić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Pred nama je Godišnje izvješće o stanju u kaznionicama i zatvorima u 2015. godini. Tijekom 2015. godine nastavljen je trend smanjenja ukupnog broja zatvorenika a koji je započeo 2011. godine. Usporedimo li 2011. i 2015. godinu može se zaključiti da je u 2015. godini ukupan broj zatvorenika na dan 31. prosinca u odnosu na stanje ukupnog broja zatvorenika istog dana 2011. godine manji za jednu trećinu odnosno izraženo postotkom manje za oko 33,91% zatvorenika.

U odnosu na 2014. godinu tijekom koje je kaznu izdržavalo 6 tisuća 68 zatvorenika, tijekom 2015. godine bilo ih je za oko 15% manje. U zatvorima je tijekom 2015. godine boravilo ukupno 2525 osoba u statusu prekršajaca, od kojih 507 zatvorenika kojima je u prekršajnom postupku izrečena kazna zatvora. 1869 zatvorenika kojima je izrečena novčana kazna zamijenjena kaznom zatvora te 149 osoba kojima je u prekršajnom postupku određeno zadržavanje što je u odnosu na prethodnu godinu 1034 zatvorenika manje. Stanje sigurnosti u zatvorskom sustavu ocjenjuje se dobrim. Uz relativno povoljan omjer službenika i zatvorenika, koji na dan 31. prosinca 2015. godine iznosio 2,14 zatvorenika na jednog službenika pravosudne policije, te se bilježi ukupno smanjenje incidentnih situacija uz blagu promjenu u pojedinim kategorijama incidenata. U 2015. godini u središnjem uredu je podneseno ukupno 216 pritužbi odnosno 15 pritužbi manje u odnosu na prethodne godine. Pritužbe zatvorenika odnosile su se prvenstveno na uvjete smještaja u zatvorima, 30 pritužbi, zdravstvenu zaštitu, 50 pritužbi, postupanje službenika, 92 pritužbe, kršenje ostalih ljudskih prava, 23, odluke sudova, DORH-a, obavijesti i drugih odluka, 21 pritužba. Osnovane pritužbe odnosile su se samo na uvjete smještaja. Uz odgovorno raspolaganje državnom imovinom i sredstvima koja su nam povjerena, racionalizacijom cijelog niza postupaka, ali istovremeno stavljajući u prvi plan zadaće koje moramo ispuniti, uspjeli smo tijekom 2015. godine nepodmirene obveze svesti, smanjiti za 58,8% te su odnosu na 2014. koji su iznosene, u odnosu na 2014. 15 milijuna 511 tisuća kuna, u 2015. godini smanjena na 6 milijuna 373 tisuće 165 kuna. Hvala lijepo. Hvala i vama.

Ne. Ispred kluba SDP-a, gospodin Orsat Miljenić.

Preozbiljna tema, i žao mi je šta se mijenja dnevni red iz minute u minutu, ne, iz dana u dan, nego iz minute u minutu.

Tko sudjeluje, lokalna samouprava ako je područje tih lokalnih županija, interesira me kako je sustav uvezan i da li je transparentno taj novac koji se plaća i da se ulaže baš u zatvorenike u njihove bolje uvjete življenja? Na kraju. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Državni tajniče, kolegice i kolege, dakle što reći? Izvješće je odlično. Pa 2015. sam bio ministar, dakle izvješće ne može biti bolje. Kao što vidite meni je drago su svi pokazatelji tu u usporedbi sa 4 godine prije, i ovo je jedan rezime mog rada u 4 godine pa ću evo privatizirat, nisam ga ja stavio na dnevni red. Zbilja smo mi kao zemlja koja je imala preko 5 tisuća zatvorenika i bili smo izloženi vrlo, vrlo oštrim kritikama i Vijeća Europe i čitavog niza drugih nadzornih mehanizama došli na zemlju koja je na nekih 3 tisuće 600, 500 vjerojatno sad broj, 3 i 400, što vam je znači da je popunjenost oko 80% Naravno da tu je problem i to je ono što treba reći. Problem je što ima puno mjesta u otvorenim uvjetima a vrlo malo u zatvorenim. I to je nešto što ministarstvo treba u perspektivi raditi i mijenjati. Ovdje mi je drago što se i konstatira da zapravo su i ti dugovi koji su bili veliki, svedeni na zapravo jedan upravljivi iznos, tako da što reći? Klub SDP-a će svako podržati izvješće sa zadovoljstvom.

Da mi u srpnju 2017. raspravljamo o izvješću za 2015. i to je potpuno besmisleno. Ja sam se ovdje šalio jer sam govorio da je to bilo u moje vrijeme i to je nebitno, ali to je potpuno besmisleno. Ovo izvješće nakon godinu i pol u nekakvoj dinamici događaja, stvari su se toliko promijenile da zapravo tu nemamo šta raspravljati. Vi ste nam ga dali, možemo ga pogledati, ali nakon godine i pol, ja bih evo apelirao na sve nas ovdje, sada na vas, vladajuće, ja ne kažem da nije tog bilo u i naše vrijeme, dakle ja kažem, uopće na političku kulturu u Hrvatskoj, da izvješća idu zbilja do trećeg mjeseca za prošlu godinu, i da ih mi ovdje u Saboru raspravimo. I to onda ima smisla. To ima smisla i onda kroz našu saborsku raspravu mi možemo ukazati na neke stvari, povezati logički sa nekim izmjenama koje ćete predložiti, i povezati sa proračunom. I ja ću ovdje iako nisam ja postavljen, dakle, plaćate ih vi gospodine Bulj, zatvorenike, jer sve piše u proračunu, tu lokalne samouprave nema, dakle državni proračun ja ne znam koliko su iznosi, to će kolega Salapić vam reći, ali mi ovdje izglasamo i koliko im izglasamo, toliko imaju. Evo hvala lijepo. Gospodin Krešo Beljak ispred HSS-a. Gubi pravo na raspravu. Izvolite ispred MOST-a, kluba MOST-a nezavisnih lista. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani zastupnici, poštovani državni tajniče. O nekim stvarima ipak treba progovoriti. Znači, pred nama je zaista detaljno izvješće o stanju i radu kaznionica i zatvora za 2015. Detaljno su obrazloženi svi aspekti sustava izvršenja kaznenih sankcija i prikazane su i poteškoće kroz koje taj sustav svakodnevno prolazi.

Dakle, stanje je poboljšano. Poslovi izvršavanja kazne zatvora od posebnog su interesa za RH. Od ostalih čimbenika sigurnosti u tehničkom smislu posebno treba istaći još uvijek tu prostornu prekapacitiranost zatvora, podkapacitiranost zatvora, arhitektonske nedostatke kaznionica i nedostatak specijalnih vozila za prijevoz zatvorenika, nemogućnost rada na što se zatvorenici žale unutar kaznionica pogotovo oni kojima obitelji ne mogu poslati nešto novca. Posebno je prigovor da se oni prijave za pregled specijaliste danas, pa ako to se danas ne obavi onda moraju se ponovo prijaviti sutra kao da od danas do sutra ta zdravstvena teškoća je prestala, te mnogih drugih zahtjeva koji su zatvorenici iznijeli u svojim pritužbama a koje zapravo kad pratite izvješće pravobraniteljice, Pučke pravobraniteljice, Pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom, Pravobraniteljice za djecu i pravobraniteljice za ravnopravnost spolova možda i kroz njihova izvješća vidjeti zapravo koji su nedostatci onoga što su zapravo one vidjele unutar zatvorskog sustava, a što zapravo u ovom izvješću samo rubno se spominje. No, apsolutno najveći sigurnosni problem je nedostatak pravosudnih policajaca. Na dan 31. prosinac 2015. u ustrojstvenim jedinicama Uprave za zatvorski sustav predviđena su radna mjesta sa sistematiziranim brojem od 3900 izvršitelja, znači skoro 4000 a bila su popunjena sa 2600 39 zaposlenika što je 1300 manje. Iz ovog podatka zapravo proizilaze svi problemi ovog sustava i zapravo to stanje ni do danas nije bitnije poboljšano.

Naravno oni su više izvršioci to se zna kaznenih djela i 5% i 47 žena. Tijekom 2015. znači nastavljen je trend smanjenja ukupnog broja zatvorenika koji je započeo 2011. U razdoblju od 2010. kada je prenapučenost dostigla najvišu razinu bilježi se stalno pad broja zatvorenika. Na to su prije svega utjecale i promjene u Zakonu o kaznenom postupku vezane uz ograničenja u trajanju istražnog zatvora, promjene u Kaznenom zakonu vezane uz mogućnosti izricanja alternativnih kazni, djelovanje probacijske službe u sve većem opsegu i na području cijele države, te u određenoj mjeri i blago povećanje uvjetovanog dijela kazne i ranijeg otpuštanja zatvorenika. Dakle, zbog nepopunjenja sistematiziranih radnih mjesta u odjelima zdravstvene zaštite zatvorenika ja ću vam sad reći jednu činjenicu, a to je da se sindikat pravosudnih zaposlenika, znači službenika obratio Hrvatskoj liječničkoj komori sa konkretnim problemom da zbog tog što nema dovoljnog medicinskog osoblja tokom vikenda, znači medicinski tehničari koji su slobodni jer nemaju organizirana dežurstva prepuštaju podjelu terapije pravosudnim službenicima i zbog toga su oni u situaciji da obavljaju nešto što nije u opisu njihovog radnog mjesta, niti su oni za to obučeni, a dijele terapiju koja jednim velikim, velikim dijelom zapravo radi se o psiho aktivnim lijekovima, o sedativima, antidepresivima, antipsihoticima koji zapravo nakon što oni podijele vrlo moguće potencijalno ulaze i postaju kao i inače što su takve terapije u zatvorima potencijalno i platežno sredstvo. Jer vi morate znati da jedna igla narkomanska je otprilike od 300 do 400 kuna je njena cijena u zatvoru kada se ona međusobno mora dijeliti. I tu bih nešto rekla o ovisnicima. Ovisnici su veliki problem i u našim zatvorima. Dakle, ovisnici o drogama, osobe koje zloupotrebljavaju drogu, odnosno osobe s drogom uzrokovanim poremećajima čine jednu od najbrojnijih, te tretmanski i sigurnosno najzahtjevnijih skupina zatvorenika. Složenost ove skupine očituje se prije svega u činjenici da je ovisnost izravno povezana sa činjenjem kaznenih djela, te da je u ovoj skupini stopa recidivizma viša nego u općoj zatvoreničkoj populaciji. Skloniji su rizičnom ponašanju u zatvoru od ostale zatvoreničke populacije, samo ozljeđivanju, pokušajima suicida, konfliktima s drugim zatvorenicima, pokušajima unosa droge i s većom sklonošću zdravstvenim problemima. Znači pozitivni su i na hepatitis, nosioci znači HIV-a, te općenito lošijeg su zdravstvenog stanja. Unatoč tome što su u prosjeku ovisnici mlađi od ostatka zatvoreničke populacije. Tijekom 2015. u zatvorskom sustavu boravilo je ukupno 1618 zatvorenika što možemo iščitati iz ovog izvješća. 1618 zatvorenika ovisnika o drogama što čini ukupno 13,98% ukupne zatvoreničke populacije u toj godini. Znači, od 11575. Od 2013. bilježi se trend smanjivanja broja zatvorenika ovisnika o drogama što se povezuje sa smanjivanjem ukupnog broja zatvorenika, ali i sa stupanjem na snagu novog Kaznenog zakona od 1. siječnja 2013. prema kojem je posjedovanje droga za vlastite postrojbe prešlo iz kaznene u zonu prekršajne odgovornosti. Među 508 zatvorenika ovisnika koji su tijekom 2015. zaprimljeni na izdržavanje kazne zatvora, maloljetničkog zatvora ili odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod svega njih 154 odnosno 30% su prvi put na izdržavanju kazne. O čemu ovo govori? Govori na visoku stopu recidivizma ovisničke populacije, koja iznosi skoro znači 70%, 69,69 što direktno ukazuje na nedostatak kvalitetnih sveobuhvatnih programa namijenjen ovim kažnjenicima. Unutar zatvora provode se mnogi programi, to ste mogli iščitati iz izvještaja. Ti programi se nastavljaju kroz ove godine, ali očito nešto što je zapravo znak da u tom dijelu bismo svakako trebali poraditi više, a posebno među ovom populacijom, koja će kad-tad, zapravo nakon ovog zatvora doći i u naš zdravstveni sustav i sustav socijalne skrbi, jer o sebi neće moći brinuti. Ali bi htjela sad reći o jednom dobrom programu unutar našeg zatvorskog sustava, a to je priča o zatvoreniku kao roditelju. Dakle, organizaciji Ministarstva pravosuđa, uprave za zatvorski sustav, pravobraniteljice za djecu i udruge Roditelji u akciji, RODA i uz podršku odbora za pravosuđe, predsjednika nije bilo, u maloj vijećnici Hrvatskog sabora 14. lipnja 2017. održan je okrugli stol razvoj, mreže i podrške djeci čiji su roditelji u zatvoru i organiziranje u sklopu kampanje, zločin nije moj, ali kazna ipak jest. Nažalost, ja sam bila jedni saborski zastupnik, a to je bilo organizirano unutar Sabora, Not my crime, still my sentence, znači o djeci čiji su roditelji zatvorenici. U organizaciji našeg odbora procjenjuje se da danas u Europi živi oko milijun djece čiji su roditelji u sukobu sa zakonom i koja su zbog toga odvojena od jednog ili obaju roditelja koji se nalaze na izdržavanju kazne zatvora. Time ova djeca bivaju i sama kažnjena zbog pogrešaka svojih roditelja, često se osjećaju obilježeno, isključeno, prestrašeno, suočena s brojim problemima zbog prekida veza s očevima i majkama, izložena pojačanom riziku zbog niza negativnih utjecaj. I ta djeca i njihovi roditelji trebaju podršku kako bi se lakše nosili s tim izazovom. Prepoznavanje tih njihovih potreba u samom zatvoru i angažiranje stručnjaka koji će im pružiti podršku za njih može značiti ključnu životnu promjenu. Dakle, želim ovdje ponovno naglasiti da su mnogobrojna istraživanja pokazala da redoviti i kvalitetan kontakt s obitelji, pridonosi boljoj resocijalizaciji zatvorenika, te da se zbog dokazanog pozitivnog utjecaja treba smatrati primarnim terapijskim čimbenikom i najvažnijom kaznenom popravnom mjerom, kontakt s obitelji. Procjene govore da gotovo 15000 djece u Hrvatskoj ima jednog ili oba roditelja u zatvoru. To je velika brojka. 2014. kada je ovaj projekt udruge RODA započeo, stanje je bilo vrlo loše i podaci su govorili da više od 75% roditelja zatvorenika, djeca ih uopće ne posjećuju. Ali nije stvar osjećaja nedostatka emocija, nedostatka veze, problem je vrlo često i zapravo najčešće je bio u nedostatku financija. Dakle, ako vi imate, mi smo imali majku, koja je bila u zatvoru i bila je majka 5-toro djece i kroz 6 godina što je bila u zatvoru, niti jedno jedino dijete njezino nije joj došlo u posjetu. Nakon, što je udruga RODA počela sufinanciranje, taj bio program iz europskih fondova, nakon što je udruga započela sa tim programom sva ta djeca u redovito počela posjećivati svoju majku, čak je bilo organizirano, prvi put su došla i sva ta djeca odjednom vidjeti. Dakle, tijekom 2015. već zabilježeno je ukupno 88075 posjeta djece roditeljima koji se nalaze na izražavanju kazne zatvora, kazne maloljetničkog zatvora i odgojne mjere upućivanju u odgojni zavod. Od toga, očevi su primili 82000 posjeta. Dakle, jako veliki broj roditelja djeca još uvijek ne posjećuju, zamjećuje se povećanje broja posjeta, što možemo zapravo propisati provedenim aktivnostima, usmjerenih na podizanju svjesnosti o potrebi i važnosti održavanje kontakata između roditelja i djece, kako samih zatvorenika, tako i djelatnika zatvorskog sustava i drugih institucija primarno socijalne skrbi, koji mogu savjetodavno i materijalno utjecati na održavanje kontakata. Dakle, najbolji interes djeteta, nije isti za svu djecu čiji roditelji završe u zatvoru. Sve ovisi i o kaznenom djelu. Dakle, već ovisi o svakom pojedinom slučaju i poseban je za svako dijete. Iako roditeljev boravak u zatvoru može biti kratkotrajan period u djetetovim životu, njegov utjecaj može trajati mnogo dulje i zbog toga je to javno zdravstveni problem u društvu. Ja sam rekla da govorimo o 15000 djece u Hrvatskoj. Nužno je prikupljati podatke o ovoj djeci, dužnost je medija jačati svjesnost o njima bez stigmatizacije kroz osjetljivost i odgovornost u izvještavanju. Obitelj je najefikasniji faktor za resocijalizaciju zatvorenika, zato podrška djetetu zatvorenika ima dugoročne pozitivne posljedice u smanjenju ponavljanja kršenja zakona i u poboljšanju metalnog zdravlja. Hrvatska je u jačanju svjesnosti i stručnom pristupu ostvarila izuzetan napredak posljednjih godina što može biti poticaj i drugim zemljama u našem okruženju. Dakle, mi možemo biti primjer tim zemljama jer smo zbilja u zadnjih nekoliko godina učinili pomak. Škole mogu biti one koje mijenjaju negativne aspekte djetetove obiteljske situacije, tako da nikako ne postanu još jedna arena za stigmatizaciju i diskriminaciju. Nužno je dakle, razvijati sredstva, alate i smjernice za sve koji rade za djecu zatvorenika, profesionalce u području pravosuđa socijalne skrbi u zatvorima, policijama, školama, civilnom sektoru i udrugama roditelja. Programa ima dosta, pitanje samo koliko se provode. Ovo je jedan program koji su praktički prihvatila većina naših zatvora. Ono što je zamjerka i što se može vidjeti iz izvještaj, to je da većina zatvora ima vrlo, jako neadekvatne prostore, gdje se mogu primati djeca. Neki zatvori su imali mogućnost da se samo 10 minuta telefonom može roditelj javiti djetetu u toku jednog tjedna, pravobraniteljica za djecu je na to upozoravala. To je nakon toga ispravljeno. Prostori su neadekvatni, ako je dijete starije od 14 godina, ima tretman kao i odrasla osoba, znači govori najčešće samo preko stakla sa roditeljem, te sve neke stvari zapravo i treba razmišljati, koliko to može imati posljedica na to dijete, jer to dijete nije kažnjeno ako je njegov roditelj otišao u zatvor i njemu zbog toga, ovisi zbog koje je djela tamo, prestao biti roditelj. Još bi samo htjela kratko, reći, neki dan sam spomenula nešto, pa sam se informirala u vezi doma u Ivancu. O tome ću progovoriti sljedećih dana kad budemo pričali o izvješću pravobraniteljice za djecu ali bi htjela reći da još uvijek moramo znati da djeca bez adekvatne roditeljske skrbi odnosno djeca bez pratnje odraslih koja dođu na naše područje, djeca azilanti se smještaju u 12 ustanova na području RH. 6 od tih ustanova su odgojne ustanove za maloljetničke delikvente. Dakle ja sam provjerila, godišnje imamo i do 500 takve djece. U svakom trenutku u Hrvatskoj je 40, 50 do 60 takve djece bez pratnje odraslih osoba koja su došli kao azilanti u Hrvatsku i oni se smještaju u odgojne domove u kojima su djeca delikventi, naša djeca iz Hrvatske. Smatram da je to apsolutno neprihvatljivo, kroz dom u Ivancu je prošlo 50 do 60 djece, 52 djece evidentirano je u toku jedne godine, najčešće su tamo, ali se smještaju i u Rijeci i u Osijeku i u Sisku. Dakle to su ustanove u kojima su već djeca s poremećajima u ponašanju i tamo smjestiti dijete azilanta koje je na nepoznatom govornom području traumatizirano zbog toga zbog čega dolazi je apsolutno neprihvatljivo i to je nešto što isto spada u ovu domenu i što treba znati i što je nešto što trebamo promijeniti.

Dakle spomenuli ste nedovoljan broj osoblja u zatvoru, ali to je problem nas zastupnika. Dakle mi smo izglasali taj proračun prema kojem tamo nema dovoljno ljudi jer nema za njihove plaće. To nije problem ministarstva možda utoliko što ministarstvo predlaže, ali ja bi evo sada vas pozivam i vas i sve nas koji jesmo koji smatramo da je to problem, proračun ćemo imati kada ga budemo imali i ajmo o tom voditi računa. Jer samo pričati o tome, a kada nam dođe na izglasavanje proračun i dignemo ruku za proračun koji ne omogućuje povećanje broja ljudi, evo ja danas sam nekako pomirljiv prema onoj strani pa ću sada se isto referirati na gospodina Šukera što je jutros govorio o izvršenju itd. to nema smisla.

Kako koja točka dolazi evo vi sami isto kažete ovo je 2015., shvaćamo probleme koji samo ispadaju i pokazuju se u pravom svjetlu. Smatram da adekvatan broj pravosudnih policajaca je human ne samo prema zatvorenicima nego i prema njima samima. Oni su ili prisiljeni raditi jedan pravosudni policajac na 70 njih koliko ih bude na odjelu čime je ugrožena i njihova sigurnost ne mogu imati prekovremene sate, njihove plaće nisu adekvatne onome što oni obavljaju, smatram da preraspodjelom unutar nekih poslova, a posebno onih koji nisu vezani direktno unutar samog izdržavanja kazne možda je moguće i unutar samog sustava pronaći nekakve unutarnje rezerve.

Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Evo kao što je rekao kolega izvješće iz 2015. malo se pitamo koliko ima smisla sada o njemu puno raspravljati odnosno što naša rasprava koje učinke može polučiti. Ali evo probat ćemo istaknuti ono što je bitno iz tog izvješća koje je vrlo opsežno i iscrpno, tako da evo ja ću pokušati to sažeti u kratko izlaganje. Vidljivo je ono što je već konstatirano da se zatvorska populacija smanjila u odnosu na 2014. godinu te ukupno sagledavajući situaciju u sustavu može se reći da je sustav stabilan, uređen u smislu poštivanja ljudskih prava osoba lišenih slobode, sa se slijedi politika smanjenja troškova i racionalizacije, ali ne na uštrb kvalitete. Godišnje izvješće sadrži osnove pokazatelje o brojnom stanju i strukturi zatvorenika, vrsti i opisu poslova vezanih uz postupanje sa zatvorenicima, broju i strukturi službenika kao i u financijskom poslovanju Uprave za zatvorski sustav. Značajno je istaknuti viziju Uprave za zatvorski sustav koja je u skladu sa Zakonom o izvršavanju kazne zatvora, a to je da je glavna svrha izvršavanja kazne zatvora uz čovječno postupanje i poštovanje dostojanstva osobe koja izdržava kaznu zatvora i njegovo osposobljavanje za život na slobodi u skladu sa zakonom i društvenim pravilima. Ustrojstvene jedince Uprave za zatvorski sustav čine središnji ured, 12 zatvora, 8 kaznionica među kojima je zatvorska bolnica u Zagrebu, 2 odgojna zavoda, Centar za dijagnostiku u Zagrebu te Centar za izobrazbu. Novom organizacijskom strukturnom pokušalo se nekim područjima dati veći značaj izdvajanjem u nove organizacijske jedinice, a da se pri tom nije povećao broj rukovodećih radnih mjesta. Tako je Samostalna služba za preventivno djelovanje prikupljanje, analizu i vrednovanje podataka trebalo osigurati veću efikasnost u preventivnim aktivnostima, a Sektor za gospodarstvo i rad zatvorenika ima ulogu pripreme strateških smjernica, planiranje mjera za unapređenje gospodarskih aktivnosti i rada zatvorenika. Sigurnosni aspekt je također vrlo važan i treba ga kontinuirano unapređivati. Iz izvješća je vidljivo da se sustav nastoji unaprijediti i kroz projekte koji su se financirali iz europskih fondova. Također je vidljivo da se zatvorenicima osiguravaju redovito tri obroka a za one zatvorenike koji rade osigurava se i četvrti obrok. Isto tako bitno je reći da postoji mogućnost različitih jelovnika. Evo mogu reći, ali nema sada kolege Bulja da prosječan obrok iznosi 19,58kn čini mi se a ustvari cijena koštanja cijelog dana, prosječna cijena je čini mi se 52 kune. Nadalje mogu reći da je tijekom 2015. godine kroz zatvorski sustav prošlo oko 11 tisuća 575 zatvorenika i da je od toga bilo 94,5% muškaraca a samo 5,47% žena. I značajno je da je u odnosu na 2014. godinu ukupan broj zatvorenika manji za 14,51% Tijekom 2015. godine zatvorsku kaznu izdržavao je 5 tisuća 141 zatvorenik što je smanjenje za 15% u odnosu na 2014. godinu. Najbrojnija skupina zatvorenika izdržava kaznu zatvora u trajanju od jedne do tri godine, zatim slijedi kazna od 3 do 5 godine a najmanje zatvorenika izdržava kaznu od 5 do 10 godina odnosno onu najstrožu kaznu zatvora. Obrazovna struktura zatvorenika što je vrlo zanimljivo pokazuje da je više od pola zatvorenika sa završenom srednjom školom. U 2015. godini u zatvorskoj bolnici u Zagrebu zaprimljena su 43 zatvorenika kojima je uz kaznu zatvora izrečena i sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja a mjera se tijekom 2015. godine provodila prema 71 zaposleniku. Taj podatak ustvari pokazuje trend smanjenja izvršavanja te mjere. Na kraju 2015. godine mjeru istražnog zatvora izdržavalo je 10,22% manje istražnih zatvorenika u odnosu na 2014. i to najviše ih je bilo za kaznena djela protiv imovine, zatim za kaznena djela vezana na zloupotrebu droga. I na trećem mjestu za kaznena djela vezana na, za kaznena djela protiv života i tijela. Na dan 31.12.2015. godine u zatvorskom sustavu nalazilo se ukupno 106 osoba koje nisu hrvatski državljani. A treba također istaknuti da naš sustav ima dobru suradnju i sa veleposlanstvima i konzularnim predstavništvima. Bitno je reći da se izvršavanje sankcija izrečenih maloljetnicima temelji na pojedinačnom programu postupanja, kroz individualni rad i rad u manjim skupinama sukladno specifičnim potrebama maloljetnika što je vrlo važno. Kod maloljetnika također prevladavaju kaznena djela protiv imovine. A važno je reći da pola njih nema završenu ni osnovnu školu a u 2015. niti jedan od maloljetnika nije imao završenu srednju školu što zaista govori isto tako koja je to struktura mladih ljudi. I ono što je značajno da zaista treba kroz sustav obrazovanja puno toga pokušati dati mladim osobama koje imaju problema u ponašanju. Dakle postoji taj program koji je vrlo značajan, program izobrazbe, pogotovo za maloljetnike i bitno je da se on i ubuduće provodi, da se inzistira na provođenju tog programa. Sa osobama sa invaliditetom koje su na izdržavanju kazne zatvora također se njima pridaje posebna pažnja, odnosno u uvjetima koji su im potrebni kao osobama sa posebnim potrebama te im se nastoji osigurati uvjeti i u zatvoru da mogu se poštivati njihova osnovna prava. Također navodi da se od 2013. godine konstantno smanjuje i broj zatvorenika, ovisnika o drogama, a u sustavu je kontinuirana prisutna primjena terapije opijatskim agonistima te je o tome nešto govorila i kolegica, znači bilo je tretirano 298 osoba u 2015. godini. Također je tijekom 2015. godine u sustavu boravilo 950 zatvorenika ovisnika o alkoholu što je ustvari 8,21% ukupne zatvorske populacije i to je ustvari jedan dosta veliki broj jer znamo da su takove osobe dosta često sklone i agresivnom ponašanju što dodatno iziskuje veće napore za uspostavljanje ponekad i reda u samom zatvorskom sustavu. Bitno je također istaknuti napore da se učini iskorak u području poslijepenalne problematike a da se spriječi kriminalni povrat. Tu je ustvari potrebno potaknuti po mom mišljenju i veću suradnju svih institucija što bi sigurno doprinijelo smanjenju recidivizma. Odnos broja zatvorenika na jednog službenika pravosudnog policajca je bolji nego ranije i to sigurno pridonosi i tome da je sustav sigurniji i da je i u 2015. godini bilo manje bjegova iz zatvorskog sustava nego što je to bilo u ranijim godinama. Evo ja sam probala istaknuti neke stvari iz ovog izvješća koje su mi se činile značajne, mogu reći da je ovo zaista jedan velik sustav i sigurno je da treba se pokušavati u budućnosti iznaći načina da on bude što efikasniji i što sigurniji i da se pri tome sve više pažnje pridaje i zaštiti osnovnih ljudskih prava koje imaju i osobe lišene slobode. Pa ja bih vam ponovno preporučila da osim izvješća o kaznionicama, pročitate izvješća svi četiri pravobraniteljica. Dakle, ono što se kaže u izvješću, to su ove suhe brojke. Ono što kažu one ipak obzirom da su imale i nenajavljene i unaprijed najavljene posjete kaznionicama i zatvorima i odgojnim zavodima, dobiju uvid u to kakvo je pravo stanje, pa biste znali da je propisano i piše u izvješću da svaki zatvorenik ima pravo na 3000 kalorija, 3 ima obroka, pravo na dodatni obrok onaj koji će biti angažiran i radit, ali onda kažu koliko zapravo je problem osobama sa invaliditetom, koja imaju određena teža oboljenja, koje trebaju posebnu ishranu zbog toga čega boluju, zbog svojih bolesti i što se zapravo uopće ne primjenjuje u zatvorima. Tako da kada gledate situaciju u zatvorima, trebate uvijek pogledati ukoliko niste u mogućnosti donositi konkretnu informaciju od samih zatvora, da bi ste imali realnu situaciju, morate pročitati izvješća pravobraniteljica u kojima one jasno kažu da se neke stvari ipak nisu poštivale. Poštovana kolegice, u pravu ste, postoje izvješća pravobraniteljica, ja sam ih također pogledala, nisam se posebno osvrtala na njih, ali sam samo kad sam navodila u stanju troškova zatvorenika i o prehrani uz to što sam navela dakle da postoji mogućnost različitih jelovnika a navela sam ovu cijenu zato što je zastupnik bio za nju pitao. Dakle, nisam išla u detalje navoditi sve ovo što ste rekli, postoji i u izvješću je rečeno koja je vrijednost obroka i isto tako da se osigurao i nastoji osigurati i jelovnici za one koji imaju posebne dijagnoze itd. Naravno da uvijek to bože biti i bolje, i da zato pravobraniteljice imaju tu mogućnost da upravo zbog takvih posjeta koji nisu najavljene, utvrde pravo stanje stvari, to je njihova uloga, i da ukazuju na to da se stanje treba poboljšati i u kojim segmentima. Imamo dvije pojedinačne rasprave, gospođa Romana Jerković, nema. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajniče. Evo nekako mi je kolegica Strenja-Linić dala šlagvort sa ovom pričom o tome kako jedne stvari pišu u izvještajima koji su suhoparni, u principu pišu službe i unutra sve izgleda jako lijepo, no međutim, pravobranitelj imaju nekako bolju sliku, a evo ja sam iskoristio danas ovu priliku da vas i svoje kolege u principu upoznam s time kako to izgleda iz prve ruke. Imao sam tu potrebu danas govoriti na ovu temu, jer sam to na kraju krajeva obećao ljudima s kojima sam tamo dijelio jedno ustvari kratko vrijeme, ali opet vrlo intenzivno vrijeme, dio jedan vrlo uzak životni prostor. Tako da mogu reći da ono što piše u ovome izvještaju, ne bi rekao da ne odgovara istini, ali to su samo brojke. Život je puno drugačiji. Ne bih odmah krenuo sa hranom, mislim ne bih odmah krenuo in medias res, htio bih samo reći da ova tema meni baš nije najjednostavnija, ali mislim da je dobro da se dobije i ta strana priče. Da nikad ne zaboravimo da su isto tako ljudska bića tamo, i da mi kao društvo moramo razmisliti o tome kakav želimo imati kazneni sustav, dal i želimo imati sustav koji rehabilitira ili želimo imati sustav koji isključivo kažnjava i kojeg nakon što netko odsluži svoju kaznu, od toga nema nikakve dobrobiti, nikakve koristi. Tamo ima svakojakih ljudi, ima onih kojima je tamo mjesto, ima kojima je tamo malo mjesto, ali svi oni imaju tu zajedničku kvalitetu, tj. zajedničko svojstvo da su ljudska bića koja imaju nekoga tko ih voli, koja vani tko ih čeka, imaju djecu kao što ste danas to istaknuli, i ne smijemo nikad zaboravit i na tu komponentu. Htio bi pohvaliti ono što je nabolje u zatvorskom sustavu a to su njegovi djelatnici. Ja osobno iz prve ruke vam mogu reći da nikad ni u jednom trenutku nisam osjetio pa ni na trenutak nikakvu grubost, naravno stega mora postojati, to je ipak zatvorski sustav, mora postojati red, a pravila ponašanja su stroga, no međutim postoji jedan nepisano, sad ne znam koliko je nepisano ili pisano pravilo, ali mi se jako svidjelo, što si ti bolji prema nama, to smo mi bolji prema vama. I ja sam nastojao maksimalno respektirat sve koji su bili oko mene i zatvorenike ali naravno, na prvom mjestu i djelatnike zatvorskog sustava jer oni tamo rade kao što su mi rekli, ljudi dođu u zatvor i odu, a oni tamo provedu cijeli svoj radni vijek. I izuzetno cijenim njihovu humanost i predanost tom poslu i ta jedan drugačiji pristup koji je na način zaista jedini tračak ljudskosti kojeg imaš u takvom jednom mjestu kao što je zatvor. Htio bi reći da problem, dakle nije u sustavu, u onom smislu njegovoj ljudskoj dimenziji, niti na upravi, meni je žao da možda nema ovdje danas ravnatelja, ali vi ste tu državni tajniče, vi ćete to prenijeti, vi ste hijerarhijski tu viši u liniji zapovijedanja, problem je naravno u uvjetima i ja sam svjestan da ti uvjeti, naravno da moramo raditi prioritet i naravno da dokle god imamo jednu učionicu u Hrvatskoj kojoj boja sa zidova ili strop se urušava, da nam to nekako mora biti prioritet. A kao što sam već nekoliko puta rekao u tim zatvorima isto tako su ljudi, ljudska bića, i vjerujte mi, kad vas netko zatvori u 6, 7 metara kvadratnih, i kada vam se u prostoriji nalazi vaš krevet, stol s kojeg jedete, školjka za WC koja se nalazi na pola metra od stola na kojem jedete i kada u toj prostoriji provedete 22 sata dnevno, onda nakon toga shvatite da možda to baš i nije najbolje. I možda baš i nije najbolja kazna politika tijela koja su zadužena za progon, koja tako beskrajno lako posežu za mjerom pritvora. Jer nemojmo izgubiti nikada sa uma činjenicu da se tu radi o nepravomoćnim, tj. ljudima, oni to zovu u sustavu nepravomoćnicima, tj. ljudima koji su u kaznenom postupku, koje vrlo lako preko noći nečijom odlukom i na tom završe u istražnom zatvoru i tamo provedu neki kraći, neki dulje, neki po 500 dana, 500 dana u Remetincu. I onda 500 dana provedu po 22 sata u ćeliji i 2 sata kaže se imate pravo na 2 sata boravka na otvorenome. To otprilike izgleda tako da vam netko u 7 ujutro pokuca na vrata od ćelije, pardon ne pokuca, uđe unutra, privatnosti naravno nema, nema izbora i kaže vam imate 15 minuta da izađete van iz ćelije i da idete šetati. A ta šetnja izgleda tako da hodate u principu u krug, to je jedna osmica onako betonski izlivena, prilično onako malog radijusa i onda sat vremena hodate u jednom smjeru, onda sat vremena se netko sjeti da okrene drugi smjer da nam se ne zavrti. To je tih dva sata i to je vrlo dragocjenih dva sata.

Ne govorim ovo sada da bi na bilo koji način ne znam kod vas, mislim moja situacija, ono što sam ja prošao je nebitno. Govorim u ime onih čiji glas se ovdje u principu neće moći čuti ili se vrlo rijetko čuje. I postoje neke male stvari koje bi tom sustavu se mogle promijeniti, a ljudima koji su u zatvorima i u istražnim zatvorima prvenstveno, a strašno puno značile. Jer ono što je paradoksalno da upravo u istražnom zatvoru su prava zatvorenika najmanja. U kaznionicama čovjek može raditi, ima ne znam dopuste, dakle pušta ih se na nekakve da tako kažem vikende kad ste u istražnom zatvoru. Ničeg od toga nema. Nema nikakve zanimacije, 22 sata si u ćeliji sam sa sobom ili sa nekim drugime i razmišljaš o sebi ili čitaš knjige ako ti to živci dopuštaju. Ja apeliram na vas i ja ću se za to isto kao zastupnik zalagati da se ti uvjeti dodatno humaniziraju. A pitanje hrane, vjerujte mi to je hrana koja kruh je osnovna prehrambena namirnica. Tamo sam naučio da kruh čuvaš jer nikad ne znaš kakva će bit večera, pa onda to nadopuniš kruhom. Ne mogu se kalorije samo nadomjestit kruhom. Znam mnoge ljude koji su mi se tamo požalili da su se stravično udebljali, a obroci su nikakvi. Tako da možda znam da tu ne može, nema prostora za nekakvu veliku kreativnost niti ima dovoljno sredstava. Ali samo to svest na puke kalorije i na neke statističke podatke nije dovoljna. Što se tiče sanitarnog čvora u samoj prostoriji u kojoj živiš, obitavaš ne znam da li je to ikako moguće riješiti. Sad naravno novi zatvori se ne grade, ali to je jedan strahovito ponižavajući tretman. I rekao bih isto tako i zdravstveno vrlo upitan ono dakle ne moram ulazit u detalje. Još jedna stvar za koju nikako nisam uspio shvatiti zašto je to tako, pa evo sad isto tako apeliram na vas tuširanje. Dakle evo, ne znam da li znate da u zatvoru se po zimi možete, imate pravo tuširati dva puta sedmično, a po ljeti tri puta sedmično. I sad po zimi još nekako čovjek izdrži, a zamislite sada ovu situaciju recimo ovakvi uvjeti, 35 stupnjeva vani, vi ste u ćeliji sa sedmero ljudi, imate prozor sa rešetkama bez zavjese, bez ikakve zaštite od sunca. Unutra je jedno tako 38 stupnjeva i vi imate pravo tri put tjedno se otuširati. Ne mogu to nikako shvatiti logiku. Pretpostavljam da je to zbog manjka ljudi, pretpostavljam da ta količina vode koja bi se potrošila nije toliko strašna, a ljudima koji su tamo bi to strahovito puno značilo. Dakle, vrijeme mi se bliži kraju. Samo bih htio reći da apeliram na sve nas da počnemo razmišljati o tome da su tamo ljudi, da nisu brojke, da su to ljudi sa svakakvim sudbinama i životnim pričama, a nitko ne želi završiti tamo. Neki tamo završe silom prilika i trebamo razmišljati o tome da li želimo da oni iz tih uvjeta izađu bolji ili lošiji, da li želimo te ljude naprosto kao društvo ih se unaprijed odreći ili želimo rehabilitirati i kasnije moći uklopiti u društvo.

Ja ću se kratko samo nadovezati na vas a vezano za osobe sa invaliditetom. Kolegice su prije mene u prethodnim raspravama govorile i prije vas o osobama sa invaliditetom kako su im se popravili uvjeti. Međutim, znamo kao što je rekla i kolegica Strenja-Linić da pravobraniteljica već duže vrijeme za osobe sa invaliditetom upozorava na upravo ja bih rekla i nehuman smještaj osobama sa invaliditetom u kaznionicama. Ja bih pohvalila ovo što ovdje piše, ovih kratkih nekoliko rečenica koje se odnose na osobe sa invaliditetom. Ali ne vidim ovdje, pogledala sam pritom kolegu Miljanića obzirom da je on rekao u to vrijeme je on bio ministar i u to vrijeme su se i dogodili neki pomaci i to je za pohvalu. Ali ja ne vidim ovdje sanitarni čvor za osobe sa invaliditetom. Vidim da je u bjelovarskoj kaznionici uređeno nekoliko kaznionica uređeno nekoliko soba, da su uređene neke rampe itd. Da li je sanitarni čvor doista prilagođen osobama s invaliditetom? I državni tajniče, vas lijepo molim da prenesete i u izvješću za 2016. godinu, ja bih voljela vidjeti, kako je moguće, kaže se ovdje da su neke zgrade iz 19. stoljeća i da ih nije moguće prilagoditi. Ja se s time ne bih složila, jer znamo da postoje i montažne rampe koje se mogu i na neke zgrade koje su spomenici kulture, mogu se na montirati i one se mogu i skinuti. Dakle, kolega kada ste govorili o uvjetima, bilo bi dobro da su svima bolji, ali osobama evo s invaliditetom očekujem da će biti još bolji. Kolegice mislim u principu ovo nije bila replika upućena meni, ali drago mi je da ste imali priliku i tu dimenziju reći, mislim da se o tome isto tako treba itekako razgovarati, ja nisam imao prilike vidjeti niti jednu osobu s invaliditetom, tj. vidio sam nekoliko starijih osoba sa otežanim kretanjem, mogu vas utješiti da je postupanje pravosudnih policajaca prema njima bilo izuzetno humano, ali cijeli taj, ne znam, iskreno, kako se to rješava u, konkretno u zatvoru Zagrebu, popularnom Remetincu, ali mislim da se generalno gleda treba itekako na to obratiti pažnju. Jedan dio populacije zatvorske jest starije i mislim da sveukupno tome treba pristupit na jedan drugačiji, malo humaniji način. A ovo je tema koja je tema sama za sebe.

Izvolite. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Htio bi u ovoj svojoj završnoj raspravi ukazati na izvješće Odbora za ravnopravnost spolova koji je raspravljao također o ovoj temi. Izvješće vam je predano na klupe. Mi smo stavili fokus na temu, dakle, djece, odnosno, maloljetnih osoba u slučajevima kada su njihovi roditelji u zatvoru. Sad ne znam jeste čitali izvješće, htio bi završno samo istaknuti nekoliko teza, koji će pokazati 2 stvari. Prva stvar je da naš zatvorski sustav, ima još dovoljno prostora za napredak, znači, još mnogo treba tu truda uložiti od financijskih sredstava, novih projekata, osposobljavanja. A druga stvar je naš kronični problem u zatvorskom sustavu a to su kapaciteti. Evo nekoliko citata iz izvješća. Ukazalo se da odredba prema kojoj maloljetnici u zatvoru ne bi smjeli biti smješteni zajedno sa odraslim osobama, dakle, ta odredba se ne provodi uvijek dosljedno kada je riječ o maloljetnicima u istražnom zatvoru. Znači, postoje djeca koja su diskriminirana nemaju svi jednake uvjete u zatvorskom sustavu. To treba popraviti. Nadalje, iako su prostorni uvjeti u kaznionicama i zatvorima limitirani, u većini postoji prostor za kontakte opremljena djetetu na primjeren način, uz odgovarajući dječji namještaj, društvene igre, pribor za crtanje i slično. Ponavljam, u većini postoji prostor. I sad nekoliko sličnih pojava, da sad ne čitam cijelo izvješće, još ću završiti samo s jednim odlomkom. Dakle, vezano uz smještaj maloljetnika odvojeno od odraslih okrivljenika, u istražnim zatvorima. Ukoliko je stručna procjena da bi odvojen boravak sam u sobi maloljetnik oštetio, u skladu s procjenom te uz dodatnu suglasnost, maloljetnik se može smjestiti i s punoljetnom osobom. Međutim, ističem ovaj dio, zbog prenapučenosti i manjka prostora, opet smo na tom problemu, punoljetne osobe se smještaju u prostor namijenjen maloljetnicima ukoliko je trenutačno taj prostor nepopunjen. Sad se postavlja pitanje, što bi se dogodilo da se pojavi potreba da se taj prostor popuni. Gdje bi završila ta odrasla osoba.

Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Materijal je dostavljen. Raspravu je proveo Odbor za pravosuđe i izvješće ste primili. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici, predstavljam vam izvješće o ostvarivanju prava na pravnu pomoć i utrošku sredstava u 2016. godini. Institut pravne pomoć u RH, umrežen je Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći. Zakon je stupio na snagu 1. siječnja 2014. godine, zamjenjuje dotadašnji Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji se primjenjivao zaključno do 31. prosinca 2013. godine. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći uređuje se svrha, korisnici vrste pravne pomoći. Pružatelji pravne pomoći, uvjeti i postupak za ostvarivanje pravne pomoći, eko granično ostvarivanje pravne pomoći, financiranje pravne pomoći, nadzor nad provedbom zakona. Zakon razlikuje i dvije vrste pravne pomoći, a to su primarna i sekundarna pravna pomoć. Novim uređenjem pružanja primarne pravne pomoći omogućilo se tzv. pravno savjetovanje korisnika u cilju detektiranja konkretnog pravnog problema njegovog rješavanja. Uključivanjem udruga civilnog društva, pravnih klinika i tijela državne uprave u sustav primarne pravne pomoći povećana je teritorijalna dostupnost primarne pravne pomoći, a što je uz pojednostavljivanje postupka ostvarivanja prava na primarnu pravnu pomoć rezultiralo porastom broja korisnika te vrste pravne pomoći. Sekundarna pravna pomoć odnosi se na ostvarivanje pravne zaštite u građanskim i upravnim sudskim postupcima, te na oslobađanje od plaćanja troškova sudskog postupka i oslobađanja od plaćanja sudskih pristojbi. Napuštanjem strogoga imovinskog cenzusa pristup sekundarnoj pravnoj pomoći omogućen je većem broju korisnika, a uključivanjem odvjetnika kao jedinih pružatelja sekundarne pravne pomoći korisnicima je osigurana profesionalna pravna pomoć u najsloženijim predmetima. Ministarstvo pravosuđa RH prati provedbu zakona i obvezano je svake godine Vladi RH izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i utrošenim sredstvima. U uvodnom dijelu izvješća za 2016. godinu daje se kratki osvrt na institut pravne pomoći, način na koji je sustav uređen zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći te ukazuje se na važnost ovog instituta. U drugom i trećem dijelu ovoga izvješća daje se pregled zakonskog okvira kojega čine zakon i podzakonski propisi te institucionalnoga okvira kojega čine uredi državne uprave koji u prvom stupnju odlučuju o zahtjevima građana za odobravanje korištenja pravne pomoći te Ministarstvo pravosuđa koje kao žalbeno tijelo provodi drugostupanjski postupak i prati primjenu zakona i odgovorno funkcioniranje ovoga sustava u cjelini. Radi praćenja sustava pravne pomoći osnovano je posebno Povjerenstvo za besplatnu pravnu pomoć kao tijelo Ministarstva pravosuđa kojega čine dva predstavnika Ministarstva pravosuđa, po jedan predstavnik ministarstva nadležnog za financiranje, ministarstva nadležnog za sustav državne uprave, Hrvatske odvjetničke komore, jedan predstavnik Pravnih fakulteta te jedan predstavnik ovlaštenih udruga. U središnjem i najopširnijem četvrtom dijelu ovoga izvješća daje se pregled broja podnesenih odobrenih zahtjeva u RH kao i zahtjeva o pojedinim županijama. Nadalje, daje se pregled ukupno utrošenih sredstava osiguranih za sustav pravne pomoći u državnom proračunu za 2016. godinu, a on je iznosio predviđenih 2 milijuna 880 tisuća kuna, utrošeno je 2 milijuna 848 tisuća kuna. U petom dijelu izvješća opisane su aktivnosti Ministarstva pravosuđa u procesu daljnjeg jačanja sustava pravne pomoći dok u šestom posljednjem dijelu daje se ocjena s obzirom na rezultate postignute u promatranom razdoblju za 2016. godinu. Prvi će govoriti gospodin Miroslav Šimić ispred kluba Most-a nezavisnih lista. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici, državni tajniče.

I mislimo da se radi o jednom odličnom institutu koji je uveden u Hrvatsku kako je i rekao državni tajnik Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći tamo još tijekom 2008. i 2009. godine. Do tada smo taj institut prepoznavali kroz različite druge zakone Zakon o kaznenom postupku, parničnom, sudskim pristojbama i slično. Svrha ovog instituta je da se pravna pomoć i pravna zaštita osigura svim građanima bez obzira na njihov materijalni i socijalni status i mislim da s ovim zakonom to uspijeva. Naravno bilo bi puno bolje da su nešto veća sredstva na raspolaganju, međutim kako je i gospodin Miljenić rekao to nam je u mandatu da se borimo prilikom donošenja proračuna. Ovaj zakon, sam zakon je doživio nekoliko promjena, mislimo da se ta osnovna intencija koja čiji je zakon imao namjeru na samom početku sve više kvalitativno popravljala, tako da je evidentno iz podataka koje možemo pogledati i ako uspoređujemo 2009. i 2016. godinu vidimo da se broj odobrenih zahtijeva povećao za duplo. Tada smo ih imali negdje 3100, a sada ih ne nešto iznad 6000. Mislim da je dobar smjer odluka o širenju oblika primarne pravne pomoći koja se dogodila tijekom usavršavanja i izmjena zakonskih prijedloga, također uključivanjem udruga civilnog društva, pravnih klinika i tijela državne uprave u sustav primarne pravne pomoći povećali smo dostupnost pravne pomoći na cijelom teritoriju RH. To vidimo iz statističkih pokazatelja, da ih ovdje ne ponavljam i ne pokušavam na taj način ispuniti cijelu minutažu. Mislimo također da je dobro ono što se tijekom vremena napravilo, a to je napuštanje jednog strogog imovinskog cenzusa koji je na samom početku postojao oko sekundarne pravne pomoći koja je također dovela do većeg broja korisnika. Ono što bi posebno htio pohvaliti, to je uključivanje pravnih klinika i to je jedan od razloga zašto sam htio govoriti u ime kluba da na neki način apeliram na dvije stvari. Mislim da su pravne klinike pomogle našim pravnim fakultetima, sada ih imamo u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu da se studenti dodatno educiraju, da nemamo studente koji nakon završenog fakulteta nisu bili suočeni niti sa jednim sporom. Znamo da oni ne mogu biti sudionici u tim sporovima, ali ipak se susreću sa konkretnim slučajevima i mogu pomoći konkretnim ljudima, daleko su educiraniji i tu apeliram i na ministarstvo da se ovakav oblik pravne pomoći što više potiče i na kraju financijski, ali i samim edukacijama. Također ono što bi htio apelirati pri kraju svog izlaganja, a to je da se javnost ponovo, dakle mi smo imali jednu relativnu pristojnu kampanju oko besplatne pravne pomoći kada se ona uvodila kroz poseban zakon, međutim toga više danas nemamo. Imamo u zadnjih nekoliko godina prosječno oko 6000 zahtjeva odobrenih, no mislim da s obzirom na socijalnu sliku Hrvatske njih bi bilo puno više kada bi građani bili informiraniji o ovom institutu i evo tu apeliram na ministarstvo da se posebno tim bavim. Ispred Kluba zastupnika SDP-a gospodin Orsat Miljenić.

Izvješće o besplatnoj pravnoj pomoći. Ja ću ovdje sad okrenuti pa ću prvo reći jednu načelnu stvar. A to je da mislim da se mi kao Sabor i kao zastupnici trebamo opredijeliti da li želimo izvješća ove prirode saslušavati i raspravljati ovako u forumu, znači u sjednici ili možda da ona s vremenom počne ići na odbore. Jer to je jedna stvar gdje zapravo ona su dosta tehnička, dosta tehnička i mi svi zastupnici koji sjedimo u nekim odborima i jesmo više orijentirani prema nekoj temi i vjerujem da bi rasprava bila kvalitetnija i da bismo mogli napraviti jedan bitniji iskorak. Ajmo mijenjati neke stvari koje mogu biti jednostavnije. Tako da bih predložio, naravno da će biti teško kada budemo razgovarali tko je da ide pred odbor, tko je da ostane ovdje u plenarnoj sjednici ali recimo ovo je jedan od prijedloga, ovo izvješće za koje vjerujem da bi se u jednom ili dva, tri odbora, dva, tri odbora moglo kvalitetnije raspraviti nego sada ovdje. Dakle evo ovo je jedan prijedlog i na predsjedništvu da se da, da se ide vani pa da vidimo da li se možemo pomaknuti u tom smjeru ili ne. Ima čitav niz izvješća o kojima bi se moglo tako raditi. Što se tiče same besplatne pravne pomoći, to je jedna stvar koja na papiru lijepo zvuči, odlično izgleda ali s njom nešto ne štima. I tu ne govorim sada vama za 2016., tako je bilo i 2015., tako je bilo i prije, tako i 2017. Prvo ne štima 2 milijuna i koliko, 900 tisuća kuna, 800. Ako mi možemo zadovoljiti potrebe za besplatnom pravnom pomoći u ovoj zemlji gdje stvarno ljudi nemaju novaca a gdje imaju egzistencijalne probleme koje moraju rješavati u nekom pravnom postupku sa 2 milijuna 800 tisuća kuna onda smo genijalci ili u sustavu nešto ne štima. Ja mislim da ne štima. Ja nisam uspio svojevremeno naći rješenje i pravi iskorak, nadam se da ćete vi biti uspješniji u tome ali stvarno mislim da trebamo o tome razgovarati jer je nemoguće da svi naši sugrađani koji trebaju dobiti besplatnu pravnu pomoć budu na neki način namireni i da dobiju kvalitetnu pomoć sa 2 milijuna i 800 tisuća kuna, za sve građane Hrvatske u jednoj godini, to je nemoguće. I to je nešto o čemu ako hoćemo imati besplatnu pravnu pomoć na pravoj razini trebamo razgovarati. Opet jedna strateška stvar. Druga stvar je što bih vam predložio a to je kod izrade cijelog modela, mi stalno govorimo o besplatnoj pravnoj pomoći s jedne strane a obrane po službenoj dužnosti tretiramo kao da one to nisu. Obrana po službenoj dužnosti, znači kada vam država plaća branitelja je također besplatna pravna pomoć. I kada se izlista koliko Hrvatska daje ili ne, to je jedan parametar koji se ne spominje a trebao bi jer druge zemlje to računaju kao besplatnu pravnu pomoć jer to je, nemate novaca država vam plaća branitelje a mi zapravo se bavimo samo građanskim i upravnim predmetima i to je jedna stvar čisto metodološki koju mi cijelo vrijeme vrtimo u jednom smjeru a trebali bismo razmišljati da to objedinimo, možda čak da bude i jedinstven zakon pa da bude isto tako i cenzus tu drugačije postavljen. Jer to su neke stvari gdje onda radimo pravi iskorak. Kažem, moramo se maknuti od ovih 2 milijuna 800, one nemoguće je da zadovoljavaju potrebe. Primarna, sekundarna, u to neću ulaziti, one su određene kakve jesu. Da li se na pravilan način dodjeljuju ili ne, o tome kada čujete ima ovako i onako primjedbi, ali u to neću sada ulaziti. Međutim, mislim da je osnovni nedostatak problem nedostatak sredstava. I to ne ono što se u proračunu određuje nego to što smo postavili mehanizam, ja sam sudjelovao u njemu, dakle ne ide vama kao zamjerka na način da se više sredstava ne može ni povući, to je problem. Tu treba naći rješenje i napraviti iskorak. Jer bez nekakvih 20, 30 milijuna kuna koje će građanima biti na raspolaganju za to ja mislim da mi ne možemo reći kako god mi pisali da mi imamo kvalitetan sustav besplatne pravne pomoći. Ne zaboravimo stotine tisuća ljudi koji ne mogu zaštiti svoj pravni interes jer nemaju novaca ovise o ovome a mi im ne dajemo dovoljno mogućnosti da to naprave. Dakle kada to maknemo s strane, ovo su, jesu neke strateške stvari, mi ćemo ipak podržati izvješće, dakle samo kao izvješće, ali kažem neke stvari trebamo razgovarati kako promijeniti. I ja još jednom apeliram na sve nas da razmislimo da li sva ovakva izvješća trebamo raspravljati u ovom … [[Govornik se ne razumije.]] Hvala lijepa. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Ako uzmemo samo današnji dan a i inače mi nismo raspravili niti 80% izvješća za 2016. godinu. Praktički se treba kreirati proračun temeljem čega će ga kreirati, da li smo mi zadovoljni, nezadovoljni sa radom, da li netko misli da bi kao što je bilo u prethodnoj raspravi trebalo izdvojiti više sredstava ali kažem lako je pričati dok se ne donosi proračun. No ono što je daleko bitnije svi smo mi manje-više došli u nekakve odbore prema nekakvim osobnim, da li znanjima, iskustvom, afinitetima itd., sigurno da rasprava na odboru među ljudima kojima je to područje bliže će biti daleko kvalitetnija i daleko bolja nego što je ovdje ovako polupraznoj sabornici. Ja se sjećam tamo kada sam postao friški zastupnik, tamo još davno prije 16, 17 godina, sjednice saborskih odbora su medijski bile jako interesantne zato što se na njima stvarno raspravljalo do dubine što se kaže problema i na većini sjednica je sjedilo po 15, 20 novinara. Međutim, danas kada pogledate, evo neki dan sjednica Odbora za financije, raspravlja se o izvršenju državnog proračuna, nitko, znači totalno nebitno. Tako da, postavlja se pitanje kako ćemo mi, možda će i percepcija prema nama kao saborskim zastupnicima biti drugačija ako mi svoj rad napravimo da bude pristupačniji, kvalitetniji, prihvatljivi hrvatskim građanima jer ovo očigledno što sad radimo, što se događa, više ih iritiramo nego što oni prihvaćaju to što mi radimo. Kolega Šuker, slažem se potpuno, zato jesam otvorio to pitanje na ovom izvješću i mislim da bismo o tome trebali razgovarati međustranački i nadstranački, ako hoćete. Dakle, tu svi imamo zajednički interes. I potpuno bi se složio da bi rasprave u odborima bile onda i popraćenije i da bi se na naš rad kao zastupnika, gledalo drugačije jer jedno je kad sjedite ovdje i zapravo slušate o nekoj temi o kojoj ne znate ništa i ne zanima vas, a drugo je kad jeste u odboru tamo gdje želite biti i kad imate priliku kvalitetno raspraviti. Ovo izvješće bi bilo bolje raspravljeno da smo ga raspravljali na dva, tri odbora nego ovako. I ovo što ste rekli, tako bi se digla kvaliteta rada Sabora, ovdje bi se omogućilo da raspravljamo zbilja o zakonima ali i oni trebaju imati na odborima imati kvalitetniju raspravu, imali bi više vremena ovdje za drugačije rasprave, a građani bi nas drugačije gledali. Jer onda kad je na Odboru za financije, kad vi počnete o tome raspravljati, kad je to koncentrirano u sat, dva, jedna priča, a druga priča kad ovdje počne ujutro, i onda završimo popodne i to više se zapravo ne da slijediti. I mi sebi sami nanosimo štetu. Odbori onda mogu biti i fleksibilniji u raspravljanju. Znate i vremenski drugačije, dakle to je jedan sasvim drugačiji način rada za koji bi se ja potpuno založio, jer ja vjerujem da svaki Parlament zapravo i dobar dio svoga rada ako želimo biti kvalitetni zastupnici, treba voditi kroz odbore. Ovdje kad sjedimo, izglasavamo zakone, to je sasvim jedna druga priča, možemo raspravljati. Ali kad idemo u odbor, tamo smo gdje želimo biti. I tamo možemo puno kvalitetnije dat, pokazat građanima što zapravo radimo, što ne radimo i dignut kvalitetu rada. Tako ako ide nekakva inicijativa, ja sam apsolutno za da idemo, mislim da ćemo se svi na tome naći, idemo razgovarati o tome, zašto ne. Ajmo napraviti jedan pomak.

Cijeli život pričamo o odborima, nitko ne sluša.

potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je Izvješće Vlade RH o ostvarenju prava na besplatnu pravnu pomoć i utrošku sredstava u 2016. godini. Prije svega treba napomenuti da Institut pravne pomoći u RH je uređen Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći koji je stupio na snagu 01. siječnja 2014. godine. I zamijenio dotadašnji Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći te s obzirom da se radi o roku primjene zakona od 3 i pol godine, može se doći do zaključka o njegovoj učinkovitosti u praksi. Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći se uređuje svrha, korisnici, vrste pravne pomoći, pružatelji pravne pomoći, uvjeti poslova za ostvarenje pravne pomoći, prekogranično ostvarivanje pravne pomoći, financiranje pravne pomoći i nadzor nad provedbom zakona. Da bi se bolje shvatilo samo izvješće, potrebno je razumjeti pojmove sekundarna pravna pomoć i primarna pravna pomoć. Sekundarna pravna pomoć odnosi se na ostvarivanje pravne zaštite u građanskim, upravnim sudskim postupcima te na oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka i oslobađanja od plaćanja sudskih pristojbi. Dok se primarna pravna pomoć odnosi na pravno savjetovanje korisnika u cilju detektiranja konkretnog pravnog problema i njegovog rješavanja. Novim uređenjem pružanja primarne pravne pomoći omogućuje se tzv. pravne savjete za korisnika u cilju detektiranja konkretnog pravnog problema, i njegovog rješavanja. Uključivanjem udruga civilnog društva, pravnih klinika i tijela državne uprave u sustav primarne pravne pomoći, povećana je teritorijalna dostupnost primarne pravne pomoći a što je uz pojednostavljivanje postupka ostvarivanja prava na primarnu pravnu pomoć, rezultiralo porastom broja korisnika te vrste pravne pomoći. Tijekom 2016. godine u RH podneseno je 10256 zahtjeva za sekundarnu pravnu pomoć, od čega je odobreno 6956, odbijeno 1880, odbačeno 308, obustavljeno 494, proslijeđeno drugim službama 83, te sa danom 31. prosinca 2016. godine nalazi se u radu 1327 zahtjeva. Što nam ove brojke govore? Govore da je socijalni status naših građana još uvijek vrlo loš, da postoji niska razina povjerenja u pravne institucije te pravnu nesigurnost. Analiza rada Ureda državne uprave po županijama vidljivo je da postoje ogromne razlike po pojedinim županijama što je vrlo indikativno. Najveći broj takvih zahtjeva za bilježen je u Istarskoj županiji, čak 747 zahtjeva, ako izuzmemo Grad Zagreb, što pak opovrgava raniji iznesen zaključak da je osnovi razlog za podnošenje zahtjeva za odobravanje besplatne pravne pomoći, socijalni status. Jer kao što nam je svima poznato, Istarska županija jedna je od najbogatijih županija u RH. Stoga je nelogično da tamo imamo najviše zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć, međutim to može ukazivati na drugi zaključak a to je da je broj zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć ne ovisi o socijalnom statusu županije već je više vezan za primjenu zakonskih propisa i pravne odnose među građanima, općenito u pravnu sigurnost. Iz statističkih podataka navedenih izvješća, te prikazanih grafikonom, vidljivo je da se najveći broj ostvarenih pravnih pomoći odnosilo na sudske postupke u kojima su prevladavali obiteljski postupci te ovršni postupci i da se kao najčešći oblik sekundarne pravne pomoći u 2016. godini koristio u postupcima zastupanja sudskim postupcima, oslobađanju od plaćanja sudskih pristojbi te oslobađanja plaćanja troškova postupka, Dok se najmanje koristilo za mirno rješavanje sporova. Upravo to je i najveći problem našeg pravnog sustava te bi mirno rješavanje sporova kao način rješavanja svih vrsta sporova trebalo ohrabriti i osnažiti, da tome trebamo težiti. Naime, rješavanjem sporova mirnim putem u konačnici bi dovelo do značajnih ušteda u državnom proračunu koji je sada opterećen ne malim financijskim izdacima za pružanje pravne pomoći naročito odvjetnicima, vještacima i tumačima a radi se o iznosu od ukupno 2 milijuna 848 tisuća 656 kuna, a od tog iznosa je navedenim pružateljima pravne pomoći isplaćeno 2 milijuna 153 tisuće 792 kune. Ono što je vidljivo iz usporedbe 2015., 2016. godine to je drastično povećanje sekundarne pravne pomoći u odnosu na primarnu pravnu pomoć. Činjenica je da uspostavom sustava pravne pomoći učinjen je značajan korak u unapređenju pravnog sustava RH. No, očito je da i nadalje u našem društvu postoji velika potreba za pravnom zaštitom, a što u svakom slučaju nije dobro. A isto tako minorna je uloga mirnog načina rješavanja sporova što u budućnosti zasigurno treba promijeniti. Izvješće ovakvo kakvo jest ocrtava trenutno stanje u društvu, no svi skupa trebamo težiti ka tome da potrebe za primarnu i sekundarnu pomoć i građana RH u budućnosti bude manja, a da se pri tome ne utječe na kvalitetu pružene pravne pomoći. Klub HDZ-a će podržati izvješće o ostvarenju na besplatnu pravnu pomoć. Hvala vam lijepa. I sada ispred kluba nezavisnih zastupnika i HSU-a gospođa Vesna Pusić. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Besplatna pravna pomoć, jedan institut o kojem smo mi počeli ozbiljno razgovarati paralelno sa pripremama i prilagodbom za hrvatsko članstvo u EU. To je institut koji ako baš ne znači pravdu, a ono znači mogućnost pristupa pravosudnim institucijama i možda eventualno nekoj šansi za pravdu za najsiromašnije ljude. Vrlo često ljude koji žive i u takvim područjima koja su prometno teško dostupna, koji su vrlo često stari, vrlo često sami i vrlo često su imali i neke predmete koji su de facto bili posljedica rata ili različitih stvari koje su se događale za vrijeme rata i poslije toga. Kad smo počeli sa tim institutom, odnosno prije nego što smo ušli u EU imali smo kao što znate jedan zakon i imali smo sasvim drugo financiranje. Imali smo otprilike nešto više od 10 puta više nego što sada imamo za primarnu besplatnu pravnu pomoć. Dakle, samo od UNHCR-a smo imali milijun eura. A od drugih donatora to je negdje desetak milijuna kuna je bio taj iznos koji je bio na raspolaganju za besplatnu pravnu pomoć. Iz nekog meni ne sasvim razumljivog razloga Ministarstva pravosuđa kroz mnoge generacije ministara su uvijek imala određenu nelagodu i antipatiju prema ovom institutu besplatne pravne pomoći. Međutim, kad smo se pripremali za ulazak u EU to je bio jedan od zahtjeva, jedan od kriterija i o tome se puno raspravljalo. Raspravljalo se i ovdje u Saboru, raspravljalo se i na različitim okruglim stolovima koje su organizirale nevladine udruge pogotovo one udruge koje su počele sa tom vrstom pravne pomoći čak i prije nego što je to bilo regulirano. Samo za usporedbu u 2016. na koju se ovo izvješće odnosi za primarnu pravnu, besplatnu pravnu pomoć, dakle to je onaj savjet koji čovjeku treba da uopće vidi što bi mogao i kud bi mogao i šta da radi u jednoj situaciji u kojoj se našao je ukupno podijeljeno institucijama koje se bave ili koje su se kandidirale za novac na tom projektu nešto malo manje od 700 tisuća kuna. Dakle, od desetak milijuna na 700 tisuća kuna. Također jedna boljka tog instituta besplatne pravne pomoći je uvijek bila kompliciranost. Dakle, vama bi trebala besplatna pravna pomoć da vam pomogne pronaći načina kako da tražite i da se kvalificirate za besplatnu pravnu pomoć. To nije samo karakteristika 2016. To je nekako permanentna karakteristika tog instituta. Nekad su bile one famozne uputnice, dakle jedan model ili sistem koji je većini ljudi koji su, bi se kvalificirali ili bi bili ti koji bi trebali besplatnu pravnu pomoć bio tako kompliciran da nisu mogli ga koristiti. Kolega iz HDZ-a je rekao nešto što mislim da je dobra primjedba kako je u Istri gdje je najviše ljudi se prijavilo za tu pravnu pomoć, gdje je de facto ta vrsta informiranosti i mogućnosti uopće da se koriste neki instituti koji postoje vjerojatno veća a potreba gledano općenito ja bih se skoro zaklela manja nego recimo u Lici ili u nekim dijelovima Hrvatske koji su bili pogođeni ratom i gdje postoji puno više ljudi koji bi tako nešto trebali. Međutim, Lika je istovremeno područje koje najmanje imate ljudi koji se kandidiraju za tu besplatnu pravnu pomoć. E to sigurno nije zbog toga što ih tamo ima najmanje ili u drugim krajevima gdje je zaista bilo rata i na samom terenu. Dakle, očito postoji poteškoća koja je uvijek pratila institut, a to je da oni ljudi koji zaista to trebaju i mogli bi se kvalificirati, ne znaju kako do toga doći. Prekomplicirano im je do toga doći. I ako hoćemo, suprotno onome što se događa, a to je da institut besplatne pravne pomoći, polako ubijamo. Ako ga hoćemo zadržati i razviti, faktički pružiti ljudima šansu da ga koriste, onda se svakako model pristupa mora pojednostaviti i vjerojatno količina novaca povećati. Ali za početak barem način pristupa i mogućnost korištenja te besplatne pravne pomoći pojednostaviti. E sad, konkretno govoreći za ovo izvješće koje se odnosi na 2016. odluka o tome, koje će organizacije, koje se bave pružanjem primarne besplatne pravne pomoći, dobiti sredstva, za 2016. donesena je od anonimne interne komisije ili povjerenstva unutar Ministarstva pravosuđa. Jer, za 2016. nije uspostavljeno Povjerenstvo za pravnu pomoć u kojem nisu samo predstavnici ministarstva, nego su i predstavnici civilnog društva, dakle, malo je šire, javnije, transparentnije i preglednije tko i o čemu odlučuje.

Zato, možda ovaj popis ako ste malo pogledali, udruga koje su dobile novac za besplatnu pravnu pomoć izgleda neobično. Ima nekih, ja sam malo proguglala neke od tih udruga i ima nekih koji se okupljaju i povremeno drže predavanja o različitim temama, ali ne u tom smislu da se čovjek može obratiti njima i dobiti pomoć u svom nekom slučaju ili predmetu, nego naprosto, recimo neka vrsta općeg pravnog obrazovanja. Istovremeno, svi oni su dobili zaista male iznose, dakle, svi oni su dobili za takav posao, iznose između 33850 kuna i 75000 kuna po organizaciji. S druge strane, najpoznatija, najstarija institucija koja u Hrvatskoj pruža takvu pomoć, koja je između ostalog za to dobila i nagradu Micro Tripalo je pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu. Oni su dobili 0 kuna. Što je, moram reći, mene apsolutno šokiralo, kad ih tu nisam vidjela i mislila sam da je slučajno se nešto ispustilo, pa sam išla provjeriti na Pravni fakultet, o čemu se radi, zašto nisu dobili ili zašto su ispušteni iz tog izvještaja. I dobila sam informaciju, da je od njih traženo da daju solemniziranu bjanko zadužnicu da bi mogli sudjelovati u tom natječaju i dobiti sredstva. Onda se od toga odustalo, pa se tražilo da dekan da neku izjavu, ili da neku vrstu garancije za taj novac koji bi oni dobili za pružanje besplatne pravne pomoći. Kao što je poznato, oni su institucija, dakle, pravna klinika Pravnog fakulteta, sa dugačkim iskustvom, sa prepoznatim rezultatima, oni i sada rade taj posao, ali rade ga zato što su ga uveli u program edukacije. Dakle, profesori rade sa studentima i studenti rade taj posao, ali bez pare iz proračuna za taj posao, za razliku od nekih drugih, da sad nikoga ne uvrijedim tu, pogledajte si koje su to udruge koje su dobile novac, koje sigurno organiziraju neka zgodna druženja i predavanja, ali to pravna pomoć nije. To nije besplatna pravna pomoć. Osim toga za razliku od mog prijatelja i kolege Orsata Miljenića, ja nisam sigurna koliko obrana po službenoj dužnosti treba ući u ovu kategoriju. Ona može se uvrstiti u kategorije besplatne pravne pomoći samo ako hoćete pokazati malo više novaca. Ali, ako hoćete stvarno osigurati ljudima pomažu, to obrana po službenoj dužnosti nije. Drugo, u ove izvještaje je također uključeno ili ono što se broji u besplatnu pravnu pomoć je oslobađanje od troškova postupka. Oslobađanje pola ovoga o čemu se ovdje govori, je oslobađanje od troškova postupka. Ja ne vidim kako je to besplatna pravna pomoć, naročito ova koja se meni čini i nama u klubu čini naročito važna, a to je primarna besplatna pravna pomoć, gdje ljudi uopće dobiju neku informaciju što mogu dobiti, što mogu raditi. Dodatno, iz ovog izvješća je vidljivo da su novci i to malo novaca, tom malom broju i neobično izabranih bez javne kontrole udruga i organizacija koje se bave primarnom besplatne pravne pomoći, dodijeljeni u 9. mjesecu. Dakle kako su ljudi natječaj bi trebao biti u siječnju pretpostavljam i novac bi trebao ići odmah iza toga da bi se moglo raditi godinu dana na tome, kako netko može raditi i pružat pomoć ljudima od početka godine, što bi bilo logično, ako novac dobije u rujnu i mora ga potrošiti do 31. prosinca i gotovo, nema prenošenja. To je ako malo detaljnije pogledate sve vidljivo iz ovog izvješća i mi u našem klubu smatramo da se 2016. nije dobro radilo. Mi ovaj izvještaj nećemo podržati, ali apeliramo na sve vas, sve nas kako god hoćete da ako se ovaj institut ne želi ukinut da se onda malo vrati u fokus javnosti ili nekako skrene na njega javna pozornost, da li da organiziramo jednu raspravu o tome ovdje u Saboru pa pozovemo različite dionike tog cijelog sustava. To je po našem mišljenju jedan važan i vrijedan institut. Nikome nije škodio, nažalost bojim se da je vrlo malom broju ljudi koristio ali kada bi se na jedan pravilni način primjenjivao bio bi od koristi i donijelo bi ajmo reći pristupu pravosuđu, da ne kažem pravdi, ali pristupu pravosuđu za jedan broj ljudi koji su zaista najmarginaliziranije i koji drugog izlaza i pomoći nemaju. Prema tome, naše glasanje će biti stav prema ovom izvješću, ali stav prema besplatnoj pravnoj pomoći naš je izrazito pozitivan i spremni smo sudjelovati i pomoći da se organizira takva rasprava i da vidimo zajednički što možemo pametnije i efikasnije napraviti. Nema više govornika. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.

Predlagatelj akta je Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora na temelju članka 144. Zakona o Državnom sudbenom vijeću i također istog člana istog Zakona o Državnom sudbenom vijeću za treći prijedlog. Ja bih molio zastupnika gospodina Orsata Miljenića barem da čujemo tko će biti razriješen i tko će biti nominiran.

Dakle, Državno sudbeno vijeće zbog promjene saborske većine i manjine što znači kolega Šimić mijenja sa kolegom Lackovićem, to je prijedlog saborske većine nove. A Državnoodvjetničko vijeće zbog odlaska kolege Bošnjakovića na mjesto ministra to su nespojive dužnosti i sada je kolegica Jelkovac. Otvaram raspravu. Nema zainteresiranih barem do sada. Hvala lijepa.

Sutra počinjemo sa Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama u 9,30.